Hvala lijepa poštovani predsjedniče Hrvatskoga sabora, uvažene zastupnice i zastupnici. Danas imam čast izvijestiti vas o radu Vlade u trećoj godini mandata. Godini u kojoj smo očuvali političku stabilnost, učvrstili gospodarski rast, nastavili sa poreznim rasterećenjima i strukturnim reformama. Godini u kojoj smo pokrenuli izuzetni veliki broj infrastrukturnih projekata, značajno povećali korištenje europskih fondova i vratili investicijski kreditni rejting. Godini u kojoj smo postigli snažan rast zaposlenosti, plaća, mirovina i socijalnih davanja čime kontinuirano podižemo standard života naših sugrađana.

Prije 3 g. kada smo preuzeli odgovornost, zatekli smo polarizirano društvo, političku nestabilnost, visoku nezaposlenost, previsoke poreze, proračunski deficit, loš kreditni rejting, sporu provedbu strukturnih reformi, slabu iskorištenost europskih fondova a ubrzo smo bili suočeni s krizom sistemskih razmjera u Agrokoru. Danas iako je još mnogo posla pred nama, možemo ustvrditi da smo na svim tim područjima ostvarili značajan napredak i postigli opipljive rezultate na političkoj, gospodarskoj i društvenoj razini. Zdrav gospodarski rast koji danas ostvarujemo, ne temelji se više na zaduživanje već na reformama, ulaganjima, fiskalnoj konsolidaciji i korištenju članstva u EU-u. Na inicijativu Vlade od početka našeg mandata, Hrvatski sabor donio je 585 zakona. Ponovit ću još jednom, štitimo i unaprjeđujemo manjinska prava jer to držimo civilizacijskim imperativom, jer to smatramo dobrim za hrvatsko društvo i za Hrvatsku, danas članicu EU-a koja je snažnija u međunarodnom pogledu nego ikada prije u svojoj povijesti. Pravnu sigurnost, konkurentnije gospodarstvo i ravnomjerni razvoj, zaštita obitelji, tolerantnog i pravednog društva te jača i sigurna Hrvatska u Europi i svijetu. Dopustite mi da se uvodno osvrnem i na sadašnji politički trenutak kao i na načela kojima se vodimo u obavljanju dužnosti i vođenju Vlade kako bi smanjili društvene podjele, gospodarski razvili Hrvatsku i vratili optimizam hrvatskom narodu. U proteklom desetljeću politička scena se promijenila, diljem Europe pa tako i u našoj zemlji. Obećavajući razvoj komunikacijskih tehnologija, doveo je nažalost i do velikog porasta lažnih informacija i govora mržnje koji zahvaljujući anonimnosti i koristeći društvene mreže u eri ovakvih globalnih komunikacija, imaju utjecaja na kvalitetu informiranja naše javnosti i naših građana i to u negativnom smislu. Mi smo u protekle 3 g. unatoč brojnim pokušajima destabilizacije, predano radili na ostvarenju naših izbornih obećanja na dobrobit hrvatskih ljudi i ostvarili postignuća na koja smo ponosni. Bilo je onih koji su prije nas imali priliku voditi Hrvatsku na put gospodarskog oporavka ali se nisu na tom poslu pokazali na visini zadatka. Podijelili su društvo, nisu iskoristili članstvo u EU-u, zamrznuli plaće i mirovine, imali rekordnu nezaposlenost, povećali poreze i zadužili zemlju. To je rezultat mandata u kojem je svaki građanin zadužen za dodatnih 17 500 kuna, to je bio uspjeh SDP-ove Vlade. No unatoč takvim postignućima, mi svakodnevno slušamo kritike i savjete onih koji su kada su bili u prilici da pokažu što znaju i umiju, bili upravo ovakvi kako sam opisao, loši. Stoga smo kao Vlada koja rješava brojne probleme, svakog trenutka spremni ići pred hrvatske birače pa neka oni odluče kome žele povjeriti budućnost Hrvatske i svoje djece. Da li onima koji se u svakom rješenju trude pronaći problem, a nemaju mogućnost okupiti većinu i voditi RH ili onima koji su pokazali da nisu kadri voditi odgovornu ekonomsku politiku i podizati standard građana. Za razliku od njih, mi vođeni domoljubljem, solidarnošću za najpotrebitijima u društvu, vrijednostima slobode i odgovornosti svakog pojedinca, gradimo RH svjesnu svojih potencijala, zemlju samopouzdanih, radišnih, složnih i slobodnih ljudi. Njegujući našu povijest, našu kulturu, našu tradiciju, našu vjeru, običaje, obiteljske vrijednosti koje su temelj hrvatskoga društva, gradeći položaj RH u Europe, a na temeljima vrijednosti i postignuća u domovinskom ratu. Kad je riječ o pravosuđu, jedna od ključnih pitanja koje muči naše građana je velik broj neriješenih predmeta i sporost pravosuđa. Da bi pravda bila pravda mora ne samo biti dostupna svima, već i brza. U tom pogledu ostvaren je značajan napredak, prije 3.g. bilo je 530 000 neriješenih predmeta, a do ljeta ove godine taj broj je pao na 350 000, dakle smanjen za 180 000. Ulažemo u bolju opremljenost i efikasniju organizaciju sudova i državnoga odvjetništva, danas je ulazak u pravosudnu profesiju, imenovanje pravosudnih dužnosnika, kao i proces donošenja odluka, isključivo prepušten struci, praktički bez sudjelovanja izvršne vlasti, te je lišen bilo kakvog političkoga utjecaja. Izvršna vlast ne može ni na koji način ulaziti u konkretne postupke za koja su nadležna pravosudna tijela, kao i odluke koje se tim povodom donose, neovisnost pravosuđa je ustavno načelo koje ova Vlada razumije i poštuje, a to sam u posljednje vrijeme često naglašavao. Istodobno, neovisnost pravosuđa ne isključuje i odgovornost pravosudnih dužnosnika za odluke koje donose, a koje trebaju biti nepristrane, te se uvijek temeljiti na zakonu i činjenicama.

Učinkovitost pravosuđa poboljšat će se i revidiranjem pojedinih pravnih instituta koji usporavaju parnični postupak, uvođenje novih rješenja čime smo brže i ekonomičnije vođenje postupka osigurali uz očuvanje pravne sigurnosti vladavine prava, e-komunikacijom nastavljamo digitalizaciju pravosuđa, radi djelotvornije borbe protiv korupcije posebnim zakonom bolje se štite prijavitelji nepravilnosti tzv. zviždači. Jedan od problema koji smo zatekli bio je i veliki broj blokiranih građana, vođeni načelom solidarnosti donijeli smo paket zakona za rješavanje pitanja blokiranih kako bismo najugroženijima pružili ruku spasa i omogućili novi početak, omogućili smo da država i pravne osobe povezane s državom otpišu dio dugova građanima u iznosu do 10.000,00 kn, omogućili smo obustavu dugotrajnih ovrha koje su se pokazale nenaplativima, te oslobođenje obveze kroz jednostavni postupak stečaja potrošača, posljednji u nizu je Ovršni zakon kojim se vraća sudska nadležnost kod ovrhe na vjerodostojnoj ispravi, uvodi elektronička komunikacija i znatno smanjuju troškovi svih uključenih tijela. Ujedno isključujemo mogućnost deložacija u zimskom razdoblju, dodatno podižemo i iznos zbog kojeg se ne može ovršiti nekretnina, sa 20 na 40.000,00 kn, proširujemo krug primanja izuzetih od ovrhe, te rasterećujemo poduzetnike od provedbe ovrhe na plaći. Kao posljedica ovih mjera u odnosu na 325 000 blokiranih u ožujku 2018., u kolovozu ove godine bilo ih je 251 000. Iznos blokade kod FINA-e iz ožujka prošle godine smanjen sa 43 milijarde na 17 milijardi kuna. Kad je riječ o javnoj upravi, poruka koju šaljemo da birokratizirana javna uprava odlazi u povijest, da gradimo učinkovitu i digitaliziranu upravu koja je na usluzi građanima. Broj korisnika sustava e-građanin koji pruža preko 60 elektroničkih usluga, dosegao je 750 000 naših sugrađana. Sve te i mnoge druge javne usluge mogu se danas jednostavno obavljati preko računala ili mobitela, pa se time štedi i vrijeme i novac. Decentralizacijom i racionalizacijom javnu upravu približavamo građanima. Preko 200 poslova državne uprave koje su prije obavljali uredi državne uprave u županijama od 1. siječnja iduće godine radit će županije, a broj, ukupni broj službenika koji će se s ovom reformom smanjiti je preko 6 stotina. Racionalizirali smo državnu upravu, te smanjili broj agencija, zavoda i trgovačkih društava i drugih pravnih osoba s javnim ovlastima. Depolitiziramo i profesionaliziramo javnu upravu tako što smo podvukli jasnu crtu između državnih službenika i politički imenovanih dužnosnika čiji smo broj smanjili također od 1. siječnja. Konkretno, politički imenovane pomoćnike ministara zamijenit će od iduće godine 96 ravnatelja uprava imenovanih na temelju natječaja. Nastavljamo raditi na fiskalnoj i funkcionalnoj decentralizaciji RH uz redovan dijalog utemeljen na povjerenju sa županijama, gradovima i općinama, konkretnim projektima koji unapređuju infrastrukturu, stvaraju radna mjesta i podižu kvalitetu života. Održali smo 10 sjednica Vlade van Zagreba, na tim sjednicama ukupno je ugovoreno projekata ili potpisano ili doneseno različitih odluka vrijednosti 25,6 milijardi kuna, održano je 6 sastanaka sa županima, gradonačelnicima odnosno čelnicima udruge gradova i Hrvatske zajednice općina. Kada razmišljamo o općem interesu i ravnomjernom razvoju RH poseban akcent dali smo na Slavoniju kroz naš projekt Slavonija, Baranja i Srijem, 9 sjednica toga savjeta je već do sada održano, iduća će biti u Vukovaru ove jeseni. Izmjenama Zakona o financiranju lokalne samouprave, ustupanjem svih prihoda od poreza na dohodak, lokalni proračuni su u prvoj godini povećani za 18,4% odnosno preko 2 milijarde kuna u prvih 9 mjeseci ove godine ti prihodi rastu za dodatnih 9% odnosno 900 miliona kuna. Svi lokalni čelnici dobro znaju što im znači financiranje infrastrukturnih projekata i europski i povlačenje europskih fondova. Na ovaj način oni postaju akteri. Kad je riječ o državnoj imovini upustili smo se u rješavanje pitanja koje su neiskorištena i zapuštena državna imovina bili potencijal koji nije pridonosio niti državi, niti lokalnoj razini. Stoga smo intenzivno u procesu rješavanja 2.300 zahtjeva kojima gradovi i općine rade, traže određene nekretnine radi razvoja svojih sredina i realizacije investicijskih projekata. Srednjoročni ekonomski potencijal ovih mjera je 5 milijardi kuna. Cijenjene zastupnice i zastupnici kada je riječ o našem gospodarskom rastu važno je reći da se on za razliku od ranije ne temelji više na zaduženju budućih naraštaja, nego na smanjenju zaduživanja poreznom i administrativnom rasterećenju, strukturnim reformama, povećanju ulaganja, boljem korištenju europskih sredstava. Zahvaljujući tome imamo makroekonomske rezultate koji u Hrvatskoj ranije nisu bili zamislivi. Zbog velikih deficita javnog duga koji je bio dosegao 85% BDP-a Hrvatska se donedavna nalazila u europskoj proceduri prekomjernog proračunskog manjka i zaduživala se, a krizi se nije vidio kraj. U svega 3 godine mi smo to preokrenuli odgovornim vođenjem javnih financija, provedbom nacionalnog programa reformi i programa konvergencije. Temeljita fiskalna konsolidacija koju provodimo omogućila nam je da unatoč isplati državnih jamstava, uglavnom ranijih vlada, za Uljanik grupu u visini od 4,5 milijarde kuna mi i dalje uspijevamo smanjiti javni dug. Podsjećam da je 2015. udio BDP-a bio premašio 84%, dok bi do kraja ove godine trebao pasti na 71,7, a 2021. na 65% BDP-a. Time postižemo jedno od najbržih smanjenja javnoga duga među članicama EU. U protekle dvije godine ostvaren je suficit opće države, a izvješće o izvršenju proračuna za prvih šest mjeseci sugerira nastavak trenda uravnoteženja javnih financija. BDP kontinuirano raste po stopi do 3%, ali na zdravim temeljima i uz istodobno smanjenje udjela javnoga duga za oko 3 postotna boda te kontinuirane suficite na tekućem računu platne bilance. To je svakako bolje od stope rasta od 4 ili 5% koje smo imali prije krize, a uz istodobno povećanje javnoga duga za oko 10 postotnih bodova BDP-a. Tu je ta ključna razlika. Što znači da je tadašnji rast zapravo bio zaduživanje na teret današnjih generacija. Izvoz roba i usluga raste nam u prvom polugodištu ove godine za 2,7%, potrošnja kućanstava rasla je po stopi od 3,5% Hrvatska je od veljače ove godine, nakon 5 godina, više ne bilježi niti prekomjerne makroekonomske neravnoteže. Time smo ostvarili cilj koji sam najavio u prošlogodišnjem izvješću ovdje pred vama. Bolja krvna slika hrvatskoga gospodarstva omogućila nam je povoljnija refinanciranja. Tako da su kamate na javni dug pale sa 12 na ispod 9 milijardi kuna, sa 12 milijardi godišnje na ispod 9 milijardi kuna. Mi očekujemo nastavak tog trenda. O povjerenju u ekonomsku stabilnost Hrvatske najbolje govori činjenica da smo se ove godine u kolovozu, prvi put smo izdali trezorski zapis Ministarstva financija, dakle refinanciranje s negativnom kamatnom stopom od 0,05% Naime, dok je naš kreditni rejting 2 puta smanjivan između 2012. i 2015. ove su godine dvije ili tri najveće svjetske rejting agencije Fitch i Stanadard & Poors podigle naš krediti rejting na razinu investicijsku. Time smo ostvarili još jedan cilj strateški kojeg sam najavio prošle godine. Time smo uklonili i važnu prepreku za privlačenje stranih ulaganja koja je ključna za daljnji razvoj Hrvatske i otvaranje novih radnih mjesta. U dosadašnja 4 kruga porezne reforme koju smo započeli u siječnju 2017. pojednostavili smo porezni sustav, učinili ga stabilnijim i pravednijim, a porezni teret je sada ravnomjernije raspoređen na sve porezne obveznike. Kroz prva tri kruga porezne reforme od 2017. do danas porezno smo rasteretili građane i poduzetnike za 6,5 milijardi kuna, a danas je zadnji dan javnog savjetovanja za nova porezna rasterećenja. Snizili smo stopu poreza na dobit sa 20 na 18%, a za male i srednje poduzetnike na 12% Zadnjim prijedlogom izmjena koji je u ovom paketu praga na 7,5 miliona kuna u Hrvatskoj će 93% poduzetnika plaćati upravo ovu najnižu stopu od 12% Povećali smo osobni odbitak sa 2.600 kuna na 3.800 kuna, a povećani su i porezni odbici za djecu i druge uzdržavane članove s naglašenom progresijom za brojne hrvatske obitelji. Uz to smo i značajno povećali obuhvat i iznose neoporezivih primitaka čime dajemo poticaje poduzetnicima da povećaju i primanja onih zaposlenika koji nisu u škarama poreza na dohodak. U prvom koraku smo uveli mogućnost isplate dodatnih do 5.000 kuna za uspješnost u poslu. Rezultati te mjere je da je samo u jednom mjesecu prošle godine, dakle u prosincu 471.000 zaposlenika prosječno dobila dodatnih 2.500 kuna. Ove godine smo povećali i neoporezive primitke za prehranu i smještaj, dječje vrtiće, proširit ćemo obuhvat i na dopunsko i dodatno zdravstveno osiguranje te na cro-karticu. Povećali smo iznos neoporezive potpore za novorođenče 3 puta, sa 3.326 kuna na 10.000 kuna. Snizili PDV s 25 na 13 na isporuku električne energije, odvoz smeća, repromaterijal u poljoprivrednoj proizvodnji, svježe meso, ribu, jaja, voće, povrće, dječje pelene i dječje sjedalice. Nažalost efekti ove mjere iako pozitivni, manji su od očekivanih prije svega zbog nesolidarnog ponašanja distribucijskih lanaca i nepovoljnih tržišnih okolnosti. Snizili smo stopu PDV-a na bezreceptne lijekove na 5% Smanjena je stopa poreza na nasljedstva i darove te stopa poreza na promet nekretnina sa 5 na 3% Ukinut je porez na tvrtku, povećali smo prag za prelazak na paušalno oporezivanje što je mogućnost danas svima koji obavljaju samostalnu djelatnost ugostiteljstva ili trgovine. Prepolovili smo stope doprinosa za mirovinsko i zdravstveno osiguranje po osnovi obavljanja druge djelatnosti i po osnovi drugog dohotka s 20 na 10 odnosno sa 15 na 7,5. Glavni razlog zbog kojeg snižavamo poreze i jačamo gospodarstvo je stvaranje novih radnih mjesta i podizanje standarda našim građanima. Broj zaposlenih u srpnju dosegnuo je milijun i 578 tisuća. To je ne samo veći broj zaposlenih nego što smo imali prije krize već je to i najveći broj zaposlenih u Hrvatskoj od neovisnosti dakle u proteklih 28 godina.

Stoga Hrvatska danas bilježi jedno od najviših povećanja stope zaposlenosti u EU koju smo podigli sa 61% kada je počeo mandat ove Vlade na 66% a kazali smo da nam je cilj 68% Broj nezaposlenih u tri godine je gotovo prepolovljen, na početku mandata zatekli smo 217 tisuća nezaposlenih, koncem rujna bilo ih je 112 tisuća. Stopu nezaposlenosti koja je 2014. bila premašila 18% smanjili smo u 3 godine sa 13 na današnjih rekordno niskih 6,8% Što je najniža stopa od 1991. godine. U politike zapošljavanja uložili smo 6,5 milijardi kuna, nastavili smo provoditi projekt Zaželi koji zapošljava preko 7 tisuća žena u ruralnim krajevima. Prosječna plaća u mandatu ove Vlade porasla je za 846 kuna, odnosno za 15% što je 3,5 puta više nego u mandatu prethodnih triju Vlada. Povećali smo minimalne plaće na 3 tisuće kuna neto, to je za više od 20%, odnosno za 504 kune što je dva puta više nego u mandatu prethodnih triju Vlada. Osnovicu za izračun plaće državnih i javnih službenika koja se nije povećala za kunu od 2012. do 2016. povećali smo za 587 kuna, odnosno za 11,5% iako smo bili povećali povećanje mirovina za 5% do kraja mandata već smo ih sada povećali za 12% što je dva puta više nego u mandatu prethodnih triju Vlada. Dakle ponavljam, zdravim gospodarskim rastom i smanjenjem poreza građanima i poduzećima osigurali smo u svega tri godine 3x veće povećanje prosječne plaće i 2x veće povećanje minimalca i mirovina nego u mandatu prethodnih triju Vlada. Unatoč tom postignuću zbog dugogodišnjeg zaleđivanja plaća mi razumijemo nestrpljenje zaposlenih u obrazovanju, zdravstvu i drugim javnim službama i poštujemo njihov stav da bi plaće trebale biti još veće. Međutim držimo da nakon povećanja plaća svim državnim službenicima od 11,5% u tri godine i ponude koja je bila neki dan na stolu za 4% govorimo o obrazovanju, štrajk kojeg smo sada svjedoci nije po našem sudu opravdan zato što je Vlada iskazala više nego susretljivost za nastavak dijaloga. Dužnost je Vlade da vodi računa o dugoročnom interesu svih zaposlenih u javnom i privatnom sektoru i osigura daljnje povećanje njihovih plaća i u narednim godinama a da to pri tome bude održivo za porezne obveznike, za one koji to sve plaćaju. Stoga, evo sada ću to prvi put reći, ponuditi ćemo povećanje plaća u idućoj godini od 6 i nešto posto, 6,12% svim državnim i javnim službenicima po tri vala povećanja po 2%

Istodobno smo svjesni da su brojni koeficijenti koji danas postoje u državnim i javnim službama nepravedni te da su se godinama nekonzistentno mijenjali. Mi želimo riješiti i to pitanje. Želimo ih riješiti na način da ćemo dodatno angažirati stručnjake koji će nam na temelju detaljne analize pomoći da precizno utvrdimo realnu složenost svih poslova, otvoreni smo za dijalog o tome sa socijalnim partnerima i tu pozivam i sindikate i poslodavce, prije svega sindikate kako bi pronašli rješenje za probleme koji su godinama nagomilani i koji su rezultirali sa određenim nelogičnostima.

Ujedno najavljujem konzultacije sa socijalnim partnerima te daljnje značajno povećanje minimalne plaće. Što se tiče mirovina, Vlada je donijela mirovinsku reformu koja se godinama odgađala kako bi osigurala održivost mirovinskog sustava koji bi jamčio kontinuirano povećanje mirovina. Moramo biti svjesni da se od doprinosa pokrije 24 milijarde kuna od potrebnih 41 milijarda kuna, 15% državnog proračuna ide na mirovine umjesto na povećanje plaća ili na dodatno porezno rasterečenje u visini od čak trećine PDV-a. Starenjem stanovništva, potrebna proračunska sredstva za isplatu mirovina povećavaju se iz godine u godinu te je naša dužnost da pronađeno održiva rješenja kako bi i naša djeca imala pravo na mirovinu. Uz već spomenuto povećanje prosječne mirovine za 12%, izmjenama zakona od 1. srpnja, najniže mirovine za 255 000 umirovljenika povećali smo za 3% što je ukupno 15% u 3 godine. Osim toga, proširili smo krug umirovljenika koji rade i primaju mirovine te njih 14 000 koristi mogućnost da pola radnog vremena rade uz istodobno primanje mirovine. Od 2019. uveli smo i kategoriju dodatnoga staža za sve majke i posvojiteljice od 6 mj. za svako dijete 2% te po0većanje mirovine za svako dijete čime smo uvažili majke, žene osim što rade i odgajaju djecu a povrh toga često imaju manje plaće. Bili smo suočeni i sa u protekle 3 g. sa brojnim rezidualnim problemima hrvatske gospodarske tranzicije. Mi smo samo 5 mj. nakon dolaska na vlast bili u situaciji da moramo spriječiti potencijalni kolaps cijelog hrvatskog gospodarstva i našeg financijskog sustava kao i gubitak brojnih radnih mjesta. Upravo smo Zakonom o postupku izvanredne uprave u trgovačkog društvima od sistemskog značaja koji je u međuvremenu priznat kao jedan od insolvencijskih zakona u članicama EU-a, zaštitili hrvatske interese, sačuvali radna mjesta, napravili strukturnu promjenu koja će u konačnici ostati kao jedna od pozitivnih ostavština rada Vlade sa onim što nismo planirali. Ovaj uspjeh je prepoznat i u međunarodnim stručnim krugovima koji se bave restrukturiranjem više nego što je to slučaj u Hrvatskoj. Suočili smo se i sa problemima u Uljaniku, u Trećem maju, riječ je o nagomilanim problemima iz proteklih desetljeća a brodogradilišta su kao što znamo, funkcionirala najvećim djelom sa više od 30 milijardi kuna državnih potpora u tom razdoblju. Naš je cilj opstanak hrvatske brodogradnje ali na tržišnim načelima kroz model koji će omogućiti održivo poslovanje i proizvodnju te očuvanje radnih mjesta. Vidite koliko smo koraka odgovornih i obazrivih poduzeli kada je riječ o Trećem maju i suradnji sa aktualnom upravom. Slično planove resori poduzimaju i kada je riječ o Uljaniku. Rješenje smo pronašli i za uspješnu dokapitalizaciju i privatizaciju Petrokemije koja danas posluje i restrukturira se. Istodobno radimo i za proces dokapitalizacije Croatie Airlinesa jer je Hrvatskoj kao turističkoj zemlji potreban nacionalni avioprijevoznik. Kad je riječ o poslovnom okruženju, svjesni smo da konkurentnost, investicije, inovacije i digitalizacija procesi koji u suvremenom svijetu jedino jamče uspjeh. Konkurentno poduzetništvo i inovacije su ključ gospodarskog rasta kojeg nerijetko ograničava prevelika administracija i neučinkovitost javne uprave. Stoga smo kroz provođenje našeg programa, proveli mjere iz tri akcijska plana za rasterećenje gospodarstva vrijedne 2,7 milijardi kuna. Na području javne nabave kroz poboljšanje propise, olakšali smo poslovanje, uveli veću fleksibilnost i transparentnost, pojeftinili postupak, povećali pravu sigurnost i osigurali kvalitetnije tržišno natjecanje. Izmijeniti ćemo i dopuniti propise koji su vezani za javnu nabavu kako bi se digitalizirao i ubrzao žalbeni postupak. Formirali smo Državni inspektorat, osigurali bolju koordiniranost te smanjenje broja inspekcija. Izmijenili smo i Zakon o obrtu te njime unaprijedili sustav obrazovanja na principu dualnog obrazovanja. Investicije su jedna od ključnih poluga razvoja zemlje. Od početka 2017. g. do sredine ove godine, u Hrvatskoj je privučeno milijarda i 800 milijuna eura izravnih inozemnih ulaganja. Unaprijedili smo propise koji uređuju sustav poticanja ulaganja te uvjeta za realizaciju velikih strateških projekata. Planiramo povećati ulaganja mirovinskih fondova. Oni upravljaju iznosom od 100 milijardi kuna. Želimo da se uključe u privatizacije javnih i državnih poduzeća te ulažu u infrastrukturne projekte, tako bi povećali transparentnost i efikasnost poslovanja državnih tvrtki, pridonijeli razvoju tržišta kapitala a time i utjecali na prinose mirovinskih fondova. Planiramo intenzivirati prodaju dionica i udjela trgovačkih društava u državnom vlasništvu kojih je 373 aktivnih, to bi omogućilo nove investicije i rast preduvjeta za produktivnost ovih poduzeća. Do sad je pokrenut natječaj za 30 društava. Politika ravnomjernog regionalnog razvoja je u srcu programa ove Vlade. U tu svrhu smo sa 574 milijuna kuna diljem Hrvatske financirali gotovo 2000 važnih projekata, komunalne, socijalne i gospodarske infrastrukture. U protekle 3 g. pomogli smo županijama, gradovima i općinama u financiraju njihovog udjela za gotovo 800 projekata sufinanciranih iz europskih fondova. Od siječnja Zakon o brdsko-planinskim područjima i Zakon o potpomognutim područjima okvir za jačanje konkurentnosti ovih područja a u to ulažemo 420 milijuna kuna. Donesen je novi Zakon o otocima, u pripremi je Zakon o razvoju grada Vukovara te treba posebne mjere gospodarskog oporavka i demografske revitalizacije. Kad je riječ o europskim fondovima, mi smo značajno povećali korištenje europskih sredstava, oni su zamašnjak razvoja Hrvatske, predstavljaju 80% svih javnim investicija. Za razdoblje od 2014. do 2020. na raspolaganju nam je 80 milijardi kuna, to je više od vrijednosti svih izgrađenih autocesta od neovisnost koje su stajale 62 milijardi kuna. Ugovoreno je 9 a isplaćeno manje od 3. Danas su natječaji raspisani za cijelu alokaciju, 100%, ugovoreno je 76, isplaćeno 27 a 22 milijarde kuna je ukupan iznos onoga što je već isplaćeno. To vam je vrijednost 6 Peljeških mostova. Do kraja godine trebali bismo dostići 85% ugovorenih sredstava odnosno preko 9 milijardi eura ili gotovo 68 milijardi kuna. U Projekt „Slavoniju, Baranju i Srijem“ kanaliziramo 19 milijardi kuna za pet slavonskih županija, već je ugovoreno više od pola, isplaćeno 4 milijarde kuna. Ispravili smo postojeću nepovoljnu podjelu statističkih regija koja ograničava razvoj pojedinih dijelova Hrvatske, koja će se primjenjivati od 2021. godine. Nova podjela na četiri u razvojnom smislu homogene regije Panonsku, Sjevernu, Jadransku i Grad Zagreb umjesto današnje dvije omogućit će bolju gospodarsku kartu potpora u Hrvatskoj i bolje korištenje i europskih sredstava. Do sada je Vlada kroz sufinanciranje projekata pružila lokalnoj i regionalnoj samoupravi potporu za 788 projekata. Značajnim ulaganjima u prometnu infrastrukturu povezujemo Hrvatsku. Od početka mandata uložili smo oko 20 milijardi kuna u resor prometa od čega se 14 milijardi kuna financira europskim sredstvima i to različitim. Spajamo vlastiti teritorij, povezivanje Južne Hrvatske Pelješkim mostom sa ostatkom infrastrukture u Hrvatskoj je projekt koji će trajno ostati kao postignuće od nacionalnoga interesa. Upravo prije nekoliko dana potpisani su ugovori za izgradnju pristupnih cesta. Završili smo prvu fazu restrukturiranja i refinanciranja duga cijelog cestarskog sektora čime štedimo 50 milijuna eura godišnje. Dovršili smo i značajne infrastrukturne projekte, poput rekonstrukcije i dogradnje Zračne luke Split, izgradnje Zagrebačke obale u luci Rijeka, novog Putničkog terminala luke Gaženica u Zadru koja je proglašena jednom od najboljih destinacija za kruzere, dovršili smo dugo očekivanu izgradnju mosta Kopno-Čiovo, gradi se most na Svilaju na Savi, započeli smo izgradnju mosta kod Gradiške, radi se na dovršetku pripreme projekta Koridora 5C u Baranji. U protekle tri godine uložili smo gotovo 700 milijuna kuna u obnovu malih otočnih i primorskih luka, toliko se u to područje nije ulagalo još od Austro-Ugarske. Moderniziramo željezničku infrastrukturu za koju smo predvidjeli 3,5 milijarde kuna do 2030. Nabavljamo autobuse za javni gradski prijevoz u brojnim gradovima kako bi povećali kvalitetu građana. Jedno od ključnih reformskih procesa je i digitalizacija koja je način da i transformiramo između ostaloga javnu upravu. Središnji državni ured za razvoj digitalnog društva ima posebnu ulogu, zajedno sa Ministarstvom uprave i Ministarstvom gospodarstva dominantno. Pokrenut je Projekt Centra dijeljenih usluga vrijedan 360 milijuna kuna kojim na jednom mjestu spajamo sve elektroničke usluge i 300 institucija u tzv. državni oblak, a građani i poduzeća će time dobiti jeftinije, brže i kvalitetnije usluge. Usvajanjem Nacionalnog programa širokopojasne agregacijske infrastrukture postavili smo temelje uključivanje Hrvatske u jedinstveno digitalno tržište EU i njezine konkurentnosti. Na DES Indeksu bili smo 24., a sada smo u 2019. na 20. mjestu ispred Slovačke, Cipra, Mađarske, Italije i Poljske. Broj korisnika e-Uprave u Hrvatskoj iznad je europskog prosjeka, što nam je potvrda da radimo u dobrom smjeru. Turizam, ne samo da pridonosi prepoznatljivosti i brendiranju Hrvatske i čini gotovo petinu hrvatskog BDP-a u tri godine broj noćenja porastao je za 16%, broj dolazaka za 20%, a prihodi za 17% Nastavljamo i ove godine s rekordnim rezultatima, više od 19 milijuna dolazaka za sada preko 108 milijuna noćenja, prihod oko 12 milijardi eura. To znači da su protekle dvije godine prihodi u turizmu porasli ponavljam za 17% U ovoj godini očekujemo preko milijardu eura investicija, što je povećanje od 55% u tri godine. Napredovali smo za pet mjesta i dosegli 27. mjesto po Indeksu konkurentnosti Svjetskog ekonomskog foruma. Modernizacijom zračnih luka povezujemo i ulogu nacionalne zračne kompanije i razvoj hrvatskoga turizma. Izmijenili smo pet turističkih zakona koji desetljećima nisu ozbiljnije mijenjani i prilagodili ih modernim turističkim trendovima. Od siječnja uvodimo CRO karticu kojom ćemo poticati domaću turističku potrošnju i dati mogućnost poslodavcima da nagrađuju svoje zaposlenike. U kontekstu borbe protiv klimatskih promjena, zaštita okoliša i prirodnih resursa kao i prijelaz na obnovljive izvore energije danas su postala prvorazredna pitanja koja su izazov za cjelokupno društvo, ali i velika prilika za gospodarstvo. Stoga smo zbog boljeg gospodarenja vodnim resursima proveli reformu vodno-komunalnoga sektora. Do sada je potpisano 45 ugovora o dodjeli bespovratnih sredstava za vodno-komunalne projekte vrijednosti 18,5 milijardi kuna. Mi smo u europskim sredstvima financirali i sustav gospodarenja otpadom. europskim sredstvima sufinancirana je izgradnja 143 reciklažna dvorišta, ugovorena sanacija 23 odlagališta. U Hrvatski sabor ćemo uskoro poslati prijedlog Strategije energetskog razvoja Hrvatske do 2030. sa pogledom na 2050. Analize pokazuju da bi provedba mjera iz strategije potaknula porast svih najvažnijih makroekonomskih pokazatelja u Hrvatskoj. No želim istaknuti da je udio obnovljivih izvora energije u ukupnoj potrošnji energije 27%, čime Hrvatska već sada premašuje cilj od 20% koje je Unija postavila za 2020. Paralelno s tim, obzirom na našu ovisnost o opskrbi plinom pokrenuli smo strateški Projekt LNG terminala na otoku Krku zbog osiguranja energetske neovisnosti. Za taj projekt dobiveno je 101 milijun eura iz europskih fondova. Na području graditeljstva, olakšavamo stambeno zbrinjavanje, ulažemo napore u energetsku učinkovitost zgrada, izgrađeno je preko 8300 stanova iz programa poticajne stanogradnje, planira se gradnja novih 1000 stanova do 2021., omogućili smo rješavanje stambenog pitanja širem krugu građana koji kupuju stanove na slobodnom tržištu, a smanjena je i kamatna stopa na javna sredstva u otplati sa 2 na 3% Omogućena je kupnja stanova za osobe deficitarnih zanimanja, liječnike, nastavnike, znanstvenike, djelatnike u kulturi, stvorili smo efikasniji i brži sustav izdavanja građevinskih i uporabnih dozvola, ali i samo građenje. Osigurali smo 311 milijuna EUR-a za energetsku obnovu javnih i stambenih zgrada, obnavljamo 1300 bolnica, škola, vrtića i više stambenih zgrada. Time je obuhvaćeno 16 000 kućanstava i 70 000 učenika i djece. U poljoprivredi koja je važna sastavnica našega gospodarstva i očuvanju hrvatskoga sela, provodili smo mjere usmjerene zaustavljanje pada poljoprivredne proizvodnje, povećanje njenog obujma i zaštitu dohotka poljoprivrednika. Broj poljoprivrednih gospodarstava povećao se za 7000, a istodobno generacijski obnavljamo hrvatsku poljoprivredu. Danas imamo preko 22 000 mladih poljoprivrednika koji čine ukupno 13% ukupnog broja poljoprivrednika, što je 2 puta više nego u EU gdje je prosjek 6% U našem mandatu mladi poljoprivrednici ugovorili su 5 puta više projekata nego za vrijeme prethodne dvije Vlade. Ugovoreno je u području konkurentnosti hrvatskih poljoprivrednika i ribara 13,1 milijardi kuna, a isplaćeno 7,5 milijardi kuna. Također povećali smo površinu poljoprivrednog zemljišta i eko poljoprivrede, razminirali preko 6000 hektara poljoprivrednog zemljišta, sufinancirali smo nabavu najmodernije opreme za nadzor i kontrolu u ribarstvu, čime će se omogućiti nadzor i kontrola cjelokupnog našeg teritorijalnoga mora, kao i ZERP-a. U protekle 3.g. povučeno je 6 puta više novaca za ribarstvo nego prije, 2000 projekata za 1,4 milijarde kuna, moderniziramo i opremamo 6 ribarnih luka i iskrcajnih mjesta. Kad je riječ o obrazovanju i znanosti koji su ključ osobnog, gospodarskog i društvenog razvoja i od posebnog su nacionalnog interesa, povećali smo izdatke za znanost i obrazovanje u 3.g. našega mandata gotovo za 3 milijarde kuna, od čega su 2 milijarde kuna išle za materijalna prava zaposlenika, kurikularna reforma od ove školske godine uvedena je u osnovne i srednje škole, u 1. i 5.r., u 7.r., stem predmeti i u 1.r. srednje škole. Donijeli smo 40 novih kurikulima koji će našim učenicima omogućiti stjecanje temeljnih kompetencija za cjeloživotno učenje temeljem primjena znanja, vještina i stavova. Naglašavam, oni su doneseni konsenzusom, što je za naše društvo postignuće koje treba podcrtati. Projektu e-škole dodijeli smo dodatnih 40 milijuna EUR-a, a u nabavu opreme didaktičkih sredstava i drugih pomagala u osnovne i srednje škole uložili smo preko 68 milijuna kuna. Unaprijedili smo strukovno obrazovanje osiguravši za strukovne škole milijardu kuna, 25 strukovnih škola postalo je regionalnim centrima kompetentnosti što ujedno znači novu opremu, više prakse i raniji ulazak učenika u svijet rada. Osnovali smo 30 znanstvenih centara izvrsnosti za koje je dodijeljeno 370 milijuna kuna. Osigurali milijardu kuna za znanstvenu opremu i infrastrukturu, što je najveće opremanje hrvatske znanosti u posljednjih 15.g. Na području kulture naše su trajne zadaće njegovanje našeg kulturnog identiteta, zaštita baštine, podrška stvaralaštvu i kreativnim industrijama, promocija kulture i umjetnosti u domovini i svijetu, te međunarodna suradnja. Povećali smo proračun Ministarstva kulture koji sada iznosi gotovo 1% državnog proračuna, usvojili 5 zakona iz područja kulture, uključili u Zakon o audiovizualnim djelatnostima i video igre kao brzo rastuću industriju u RH. Paketom Zakona o muzejima i arhivima i arhivskom gradivu prilagođavamo se digitalnom vremenu i digitaliziramo arhivsku građu i kulturnu baštinu. Treće područje o kojem želim govoriti je zaštita obitelji, te solidarno i pravedno društvo. Obitelj je najvažnija jedinica i temelj hrvatskoga društva, stoga je obitelj i pojedinim, osobito osjetljivim, zato obitelj i pojedinim osobito osjetljivim članovima u svom djelovanju dajemo posebnu pozornost. U RH su prisutni negativni demografski trendovi karakteristični za veliki broj europskih zemalja, hrvatsko stanovništvo stari, suočeni smo s negativnim pojavama toga procesa uključivši i iseljavanje, a osobito mladih. Svjesni smo da svojom politikom moramo pomiriti i neuzaustavljivu mobilnost naših ljudi i činjenicu da bez ljudi nema ni napretka, ni razvoja. Zato smo nastavili i intenzivirali naše aktivnosti na demografskoj obnovi. Demografskim mjerama uspjeli smo postići pozitivne trendove demografskih kretanja, u 2018.g. bilo je 417 rođene djece više nego godinu prije, a prirodni prirast je povećan za 927.

Očekujemo da će tom mjerom više od 60% roditelja zadržati punu neto plaću. Izmijenili smo dohodovni cenzus za ostvarivanje doplatka za djecu s 50% proračunske osnovice na 70% proračunske osnovice, čime smo omogućili proširenje broja korisnika. Posebnu pozornost pridajemo usklađivanju obiteljskog i poslovnog života roditelja, izgrađujemo ili obnavljamo više od 500 dječjih vrtića diljem RH, što je bez presedana u našoj povijesti. Zapošljavanjem 836 radnika omogućen je dvosmjenski rad čak 96 vrtića. Kad je riječ o mladima koji su nam posebno važni za razvoj društva želim ponoviti da predstojećim poreznim izmjenama ukidamo porez na dohodak za mlađe od 25.g., a prepolovljujemo ga za one do 30.g., potičemo pripravništvo za ulazak mladih na tržište rada uz postupno ukidanje stručnog osposobljavanja bez zasnivanja radnog odnosa. Kontinuirano podižemo i studentski standard. Povećali smo neoporeziv dio za studentski rad na 60 tisuća 600 kuna godišnje, povećali minimalnu satnicu, omogućili studenske ugovore za izvanredne studente. Stalno povećavamo broj socioekonomskim i STEM stipendija a s više od 1,2 milijarde kuna obnavljamo i gradimo studentske domove i infrastrukturu.

Do sada je uz pomoć te mjere više od 5 tisuća 300 obitelji osiguralo svoj dom a posebno veseli da je u tim obiteljima rođeno preko 850 djece. Ove godine zaprimljeno je preko 4 tisuće 200 novih zahtjeva što pokazuje izniman interes za ovu mjeru. Zaštita od nasilja u obitelji, zaštita žene i djece najčešćih žrtava obiteljskog nasilja, pojava protiv koje se naše društvo najoštrije mora boriti je također jedan od naših prioriteta. Svjedočili smo strašnim zločinima koji su se dogodili ove godine i to je pokazalo da smo itekako bili u pravu u našem nastojanju da ratificiramo Konvenciju Vijeća Europe o sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Isto tako svi vidimo da strahovi koji su bili propagirani nisu bili utemeljeni, naprotiv, čuli smo zabrinutost i interpretativnom izjavom koja je dio našega pravnoga poretka, anulirali sve te strahove i zebnje. Broj prijava kaznenog djela nasilja u obitelji porastao je u odnosu na prethodnu godinu za 88% To ukazuje da se nešto mijenja, ukazuje na hrabrost žrtava. Za rad skloništa za žrtve nasilja u posljednje tri godine izdvojili smo 23 milijuna kuna, pokrenuli smo izgradnju skloništa u 6 županija u kojim ih do sada nije bilo. Potpisali smo sporazum o međuresornoj suradnji u sprječavanju i borbi protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Osnovali nacionalne i županijske timove za sprječavanje borbe protiv nasilja nad ženama i nasilja u obitelji. Uspostavili smo suradnju s organizacijama civilnog društva i građanskim inicijativama čiji su predstavnici čak bili uključeni u radne skupine Ministarstva pravosuđa. Izmjene Kaznenog zakona, Zakona o zaštiti od nasilja u obitelji, Zakona o kaznenom postupku prošle su postupak javnog savjetovanja i idu na Vladu i biti će upućene Hrvatskom saboru. S time promjenama propisujemo kvalificirane oblike kaznenih djela prema bliskoj osobi i proširujemo definiciju službene osobe. Pored toga uklanjamo u Zakonu o kaznenom postupku nedostatke uočene u praksi u konkretnim slučajevima te omogućujemo brže procesuiranje počinitelja kaznenih djela nasilja i bolju zaštitu prava žrtava. Vezano za slučaj koji se dogodio u Zadru i u kojem je žrtva maloljetna osoba, oštro osuđujemo ovakvo nasilje a osobito kaznena djela protiv spolne slobode počinjenje nad maloljetnim osobama. Županijsko državno odvjetništvo u Zadru uložilo je žalbu na odluku Županijskoga suda u Zadru a Ministarstvo pravosuđa će kao što ste čuli sa osobitom pozornošću pratiti daljnji tijek kaznenog postupka i odluke koje se u ovom slučaju donose. U pogledu zdravstva s obzirom da nam je to tema za popodne, dopustiti ćete da o tome govorimo tijekom popodneva puno šire ali ono što ovdje želim reći da je naš cilj osigurati financijski održiv zdravstveni sustav koji će građanima pružiti zdravstvenu sigurnost i jamčiti dostupnu i kvalitetnu zdravstvenu zaštitu. Uložili smo čak, odnosno ugovorili 2,2 milijarde kuna projekata europskih sredstava u zdravstvu, restrukturirali i racionalizirali troškove, provedena je funkcionalna integracija 12 bolnica, model funkcionalne integracije na djelatnost hitne službe, na svim razinama zdravstvene djelatnosti. Uspostavljamo pomorske medicinske službe prijevoza specijaliziranim brodicama. Također radi se i na projektu centralnog upravljačkog sustava i e-naručivanja. Preko prioritetnih lista čekanja koje smo uveli za bolesti koje traže hitno liječenje u 2018. naručeno je preko 24 tisuće bolesnika. Opremili smo 14 bolnica radi poboljšanja medicinske usluge u dnevnim bolnicama, pokrenuli niz kapitalnih investicija, spomenuti ću samo neke. KBC Rijeka, izgradnja Opće bolnice Pula, planirana je izgradnja nacionalne dječje bolnice u Zagrebu. Udvostručili smo iznos sredstava za posebno skupe lijekove. On sada iznosi 1,4 milijarde kuna, to je 1% državnoga proračuna za posebno skupe lijekove, važno je da se to zna. Pokazali smo brigu prema liječnicima potpisivanjem dodatka o kolektivnom ugovoru, kao što ste vidjeli i na temelju današnjih vijesti istinite informacije o razlici u plaćama. Kada je riječ o sportu, važnom segmentu hrvatskoga društva, donijeli smo prvi strateški dokument u području sporta to je Nacionalni program za 2019., 2026. povećali ulaganja u našem mandatu kroz Središnji državni ured šport za više od 100 milijuna kuna. Vodimo računa i o uključenosti u sport osoba sa invaliditetom. U pogledu socijalne skrbi imali smo ove godine nažalost ubojstvo koje se dogodilo u Đakovu stoga sam i rekao da ćemo uvesti status službene osobe i pojačati mjere osiguranja. Kroz europske fondove osigurali smo za najpotrebitije školski obrok za više od 32 tisuće učenika u 467 škola na području 18 županija. Preko 200 tisuća najpotrebitijih osoba zaprimilo je pomoć u hrani od toga su 29% starije i nemoćne. Kada je riječ o osobama sa invaliditetom a naših sugrađana sa invaliditetom je čak pola milijuna. Vodimo brigu o osobama sa invaliditetom i djeci s poteškoćama u razvoju, povećali smo osobnu invalidninu i doplatak za pomoć i njegu. Povećali se sa 1250 na 1500 kuna a doplatak za pomoć i njegu u punom iznosu je sada 600 kuna, u smanjenom 420, dakle povećana je naknada za 20% Financiranje usluga osobnog asistenta od 2017., izdvojili smo 355 milijuna kuna. Radimo na socijalnoj i radnoj uključenosti osoba sa invaliditetom. Kad je riječ o hrvatskim braniteljima odlučno štitimo dostojanstvo hrvatskih branitelja, vrijednosti i istine o Domovinskom ratu što je naša moralna dužnost jer bio bi poraz Hrvatske kada ne bi bili dostojni davanja poštovanja prema onima koji su dali žrtvu za hrvatsku slobodu. Stoga smo u brojnim aktivnostima, ne samo donijeli novi Zakon o hrvatskim braniteljima i članovima njihovih obitelji, zbrinuli stambeno 1.537 stradalnika Domovinskog rata, omogućili preventivne sistematske preglede kojima je pristupilo više 52.000 hrvatskih branitelja, u programu posjeta učenika osmih razreda Karlovcu, Kninu, Pakracu, Okućanima, Vukovaru sudjelovalo je više od 120.000 učenika i njihovih pratitelja. Donijeli smo jedinstveni Zakon o nestalim osobama u Domovinskom ratu koji do naše Vlade nije postojao. Vjerujemo da će to pomoći u traganju za 1.891 nestalom osobom iz Domovinskog rata, pri čemu se 1.480 vode nestalima, a za 411 smrtno stradalih nije poznato mjesto ukopa. Kad je riječ o ratnim zločinima, procesuiranje i rasvjetljivanje ratnih zločina je obveza svih tijela nadležnih u RH budući da oni ne zastarijevaju. To trebaju radi Državno odvjetništvo i policija i stoga oni imaju posebne i odjele i posebne radne skupine koje se bave tim poslom, to je njihova zadaća, oni u tome moraju biti samostalni i neovisni, ali trebaju pridonijeti na temelju svojih rezultata da se utvrdi istina i da se počinitelji ratnih zločina kazne. Kad je riječ o sigurnosti, tu želim iskazati priznanje hrvatskim policajcima, njih 20.000 koji danonoćno rade, interveniraju 750 puta na dan, 750 puta na dan. Od početka godine uhićeno je 770 krijumčara, svjesni smo težine policijskog posla, osigurali smo odgovarajuća sredstva, uskoro ćete vi ovdje prihvatiti izmjene Zakona o hrvatskom državljanstvu kako bismo olakšali i stjecanje državljanstva pripadnicima hrvatskoga naroda u inozemstvu i hrvatskim iseljenicima. Novi rigorozniji Zakon o sigurnosti prometa na cestama, već sada pokazuje značajan pad broja smrtno stradalih u prometu. Kad je riječ o Schengenu, napravili smo svoju domaću zadaću, a činjenica da će Europska komisija idućega tjedna imati na dnevnom redu komunikaciju kojom će preporučiti da Hrvatska pristupi Schengenskom prostoru potvrđuje da smo i tu zadaću dobro napravili svjesni da je to u interesu i naše sigurnosti, a u konačnici po našem uvjerenju u interesu je i drugih članica EU osobito kad jer riječ o suzbijanju nezakonitih migracija. Kad je riječ o provedbi strategije za uvođenje EUR-a, želim ponoviti da su naši sugrađani čak 66% ukupne štednje kod naših sugrađana je u EUR-ima, nikad nije pala ispod 66% Udio kredita u kunama s valutnom klauzulom u EUR-ima nikad nije pao ispod 47% Analiza koristi i troškova ekonomskih daje nam za pravo da provodimo strategiju, prihvatili smo akcijski plan za europski tečajni mehanizam 2, provodi se u 6 područja, 19 mjera na kojima radi 9 institucija. U području obrane, nekoliko riječi. Nastavljamo jačati hrvatsku vojsku koja je jamac hrvatske sigurnosti, vratili smo vojsku u Sinj, Vukovar, Ploče, Varaždin i Udbinu, a do kraja godine i u Pulu. Imamo strategiju nacionalne sigurnosti, sustav domovinske sigurnosti unaprjeđeni sustav od zaštite od požara, gdje posebno priznanje dajem hrvatskim vatrogascima i svim drugima koji su uključeni. Povećali i materijalnu ali i tehničku opremljenost hrvatske vojske i na tome ćemo raditi i dalje. U pogledu vanjske politike mislim da ću se samo referirati na snažni međunarodni položaj o kojem sam govorio ovdje točno prije mjesec dana, a posebno na kraju želim samo kazati nekoliko poruka koje su na relevantne za ono što nas čeka. Prvo da želimo jačati i dalje pravnu sigurnost u RH, to mora biti jedan od glavnih prioriteta. Drugo, povećati ulaganja jer je to poluga razvoja. Treće, poduzimati i nastaviti mjere demografske obnove i povratak iseljenih Hrvata. U tom kontekstu usvojiti prvu nacionalnu razvojnu strategiju. Četvrto, nastaviti sa poreznim i administrativnim rasterećenjem gospodarstvenika i građana. Peto, razvijati energetsku, prometnu i digitalnu infrastrukturu kako bismo na taj način omogućili daljnji razvoj Hrvatske. Ulagati u sve, u sva područja, a osobito ponavljam još jednom u obrazovanje koje je ključ hrvatske budućnosti.

Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora po Članku 248. tražim stanku u ime Kluba MOST-a iz razloga što smo danas mogli čuti i zbog toga tažim konzultacije kluba o jednoj političkoj stabilnosti u kojoj se evo svako malo netko prešetava preko Trga Sv. Marka ucjenjujući jedni druge čak javno ispred kamera dok je gotovo pola Vlade smijenjeno iz razloga što su pod istragom USKOK-a, ja to ne mogu nazvati političkom stabilnosti, ja to mogu nazvati krizom i kriza Vlade. Govori se o uspješnoj mirovinskoj reformi s kojom se je hvalilo po Bruxellesu da bi konačno ona bila demontirana voljom naroda. Govori se o izbornoj reformi, provedeno je zapravo jedino što se dogodilo digli ste županiji stupanj više na razinu pašaluka. Napravili ste od župana politički neodgovorne osobe jer ste ih „lex šerifom“ učinili nesmjenjivima a onda ste im dali 200-injak poslova da obavljaju iz državne uprave bez apsolutno ikakve analize. Govorite o obrazovnoj reformi, takva obrazovna reforma koju ste doveli, dovela vas je do toga da imate štrajkove. Mogli smo također čuti razno različita obećanja za sve i svašta pa i danas prilikom izlaganja, sjetite se različitih obećanja, sjetite se obećanja da ćemo vratiti INA-u u naše ruke da bi evo sada novi ministar državne uprave rekao da se to neće dogoditi u ovom mandatu ove Vlade. Moje je samo jedno pitanje, do kad će trajati agonija ove Vlade i mrcvarenja apsolutno svih građana u RH? Kolega Petrov, imate pravo naravno na stanku ali sve ovo možete reći i u svom izlaganju koje će trajati 20 minuta. Javlja li se još netko? Kolega Zekanović, izvolite. Poštovani predsjedniče Sabora, također tražim stanku radi dodatnih konzultacija. Naime, ovdje je predsjednik Vlade g. Plenković rekao jednu neistinu, ne jednu, zapravo rekao ih je više a toj temi je posvetio od svojih sat vremena svega 30 sekundi a radi se o ključnoj temi za hrvatsku državu a radi se o demografskoj politici. Naime, vi ste rekli da je rođeno 417 djece više u 2018. nego prošloj, što je točno, zatim ste rekli jednu laž a to je da je prirodni prirast povećan za 927 odnosno da je u Hrvatskoj u toj godini rođeno 927 ljudi više nego što je umrlo. To je čista laž jer je samo smanjen prirodni pad. Te godine a govorim o 2018. g. je umrlo više nego što je rođeno, 15 761 osoba. Ponovit ću, 15 761 osoba i ne možete govoriti o prirodnom rastu kad možemo govoriti jedino o prirodnom padu. Dakle, za vrijeme vašeg mandata je u Hrvatskoj umrlo više nego što je rođeno, 45 000 osoba. Dakle, nemamo prirodni rast, imamo prirodni pad, to je jedan termin koji morate usvojiti. Zatim niste spomenuli niti jednu riječ o jednoj temi koju ste morali reći a obveza je Ustavnog suda. Dakle, morali ste već donijeti u proceduru, staviti u proceduru i donijeti Zakon o zaštiti života, vi ga nazivate „zakon o pobačaju“ i ja ću vam ovdje dati jedan podsjetnik, poklonit ću vam jednu knjigu, radi se o Abby Johnson, knjiga je „Neplanirano“, osoba se obratila pa se možda i vi obratite pa onda kao pravi kršćanski demokrat budete imali hrabrosti pa donesete ovaj zakon.

Dobro, dobro ali ovo je bila, vi ste tražili stanku za konzultacije kluba, održali ste raspravu a raspravu imate svi pravo držati 20 minuta, tako da ja ću naravno odobriti stanku jer je to sukladno Poslovniku. Dakle nastavit ćemo u 11 sati i 50 minuta, 12 klubova se prijavilo po 20 minuta, dosta dugo će trajati,

Kolegice i kolege ja vas molim da zauzmete svoja mjesta kako bismo mogli nastaviti s radom.

Izvolite. Poštovani predsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade. Na početku mog obraćanja o izvješću o radu ove Vlade najvažnije pitanje koji si svi moramo postaviti je u kakvoj to Hrvatskoj danas živimo i kako danas žive građani. Danas u Hrvatskoj 50 tisuća ljudi radi za minimalnu plaću, ogroman broj zaposlenih radi i ne prima plaću, a kada se taj broj uveća za one koji godinu dana provedu uglavnom na bolovanju ili pak one koji rade nepuno radno vrijeme dođe se do brojke od više od 200 tisuća ljudi s primanjima manjim od minimalne plaće, čak preko milijun ljudi radi za plaću manju od prosječne plaće. Ogromna većina radnika nakon umirovljena ne može dostojanstveno živjeti od svoje mirovine.

Više od pola tog broja su umirovljenici koji su radili cijeli život kako bi danas neki od njih kopali po kantama za smeće, koji su radili cijeli život kako danas ne bi mogli kupiti vrećicu bombona svojim unucima, koji su radili cijeli život da danas nemaju za malo bolji obrok ili za topli kaput ili za cipele, koji su radili cijeli život da danas nemaju za režije. Da, oni su radili cijeli život da danas nemaju adekvatnu, kvalitetnu zdravstvenu zaštitu, a stanje u zdravstvu je pred potpunim kolapsom. Nažalost, gotovo svakodnevno svjedočimo aferama u zdravstvenom sustavu. Veliki dugovi, nestašica lijekova, duge liste čekanja, male plaće, odlazak liječnika i medicinskih sestara, dok se s druge strane događa tiha privatizacija zdravstva jer su ljubi zbog dugih lista čekanja prisiljeni spas potražiti kod privatnika. Zbog opće klime u društvu i malih plaća mnogi mladi, radno sposobni ljudi napuštaju našu zemlju, masovno iseljavaju. U mandatu ove Vlade iz Hrvatske je pobjeglo glavnom bez obzira čak 150 tisuća radno sposobnih ljudi, što je danas za Hrvatsku na tržištu rada nenadoknadiv gubitak, a posljedice toga ćemo nažalost još dugo osjećati. I u isto vrijeme se hvalite da ste smanjili nezaposlenost, da ste povećali zaposlenost, a istina je i zapravo se radi o tome da su se ljudi iselili. Pada broj zaposlenih, pada industrijska proizvodnja, pada izvoz. Ono što raste su potrošnja i uvoz. Građani se zadužuju, dižu kratkoročne kredite kako bi mogli preživjeti. Poslovna klima se pogoršava, korupcija je nikada veća, a investicije nikad manje u povijesti novije Hrvatske. S druge strane imamo Vladu koja umjesto da rješava problem siromaštva, malih plaća i mirovina, iseljavanje se odlučila na planiranu taktiku stvaranja kaosa i poticanja nacionalizma kako bi prikrila svu nemoć, nesposobnost i neznanje u rješavanju ključnih problema hrvatskog društva. Za to vrijeme Hrvatska tone po svim indeksima, po indeksu slobode medija, globalnom indeksu vladavine prava, indeksu ljudskih sloboda, te po indeksu percepcije korupcije. Hrvatsku ustvari ta ista korupcija proždire. Ovo ljeto morali ste otjerati pola vaše Vlade zbog sumnje na korupciju. Korupcija je postala vaš svojevrsni zaštitni znak, to je ono kako vas ljudi percipiraju, pa i zbog afera imenovanja i zapošljavanja kumova i rodbine. U konačnici, to je ono što vi u biti jeste. I kako bi spriječili da se ovakva Vlada više nikada ne dogodi Hrvatskoj, SDP će inzistirati na provođenju antikorupcijskog plana koji obuhvaća utvrđivanje porijekla imovine jer u našoj zemlji ne smije postati normalno da visoki državni dužnosnik u dvorištu ima parkiran skupocjeni Mercedes ili je vlasnik skupocjenih vila koje od svoje dužnosničke plaće nikako nije mogao zaraditi ili npr. da u Hrvatskoj jedna profesorica, članica vladajuće stranke ima navodno vrijednost imovine od preko 5 milijuna eura. Želimo i strožu kontrolu javne nabave kako se ne bi moglo dogoditi da tvrtka kojoj je jedan bivši župan, danas već bivši ministar angažirao da obavlja poslove za županiju u isto vrijeme gradi njegovu obiteljsku kuću. Inzistirat ćemo na transparentnosti financiranja izbornih kampanja kako se one ne bi financirale iz torbi zainteresiranih tajkuna ili iz crnih fondova čime smo svjedočili u novijoj hrvatskoj povijesti. Postrožit ćemo kontrolu imovinskih kartica kako se ne bi događalo da bude upola manje prikazanih kvadratura skupocjenih vila ili da se ne bi ta kvadratura skrivala iza kvadratura pečenjare, a da ne govorim o tome da neki uopće ni ne prijavljuju svoje nekretnine. Povjerenstvo za sukob interesa oslobodit ćemo pritiska svake vrste, a pogotovo one koje dolazi od političara i stranaka čemu danas svakodnevno svjedočimo, pogotovo od strane predsjednika Vlade. Podsjetit ću da je to povjerenstvo upravo bilo osnovano i formirano kao uvjet pristupanja Hrvatske EU. Moje je pitanje stoga kakvu to poruku šaljemo EU pred preuzimanje predsjedanja od strane Hrvatske i kakvu to poruku predsjedniče Vlade šaljete građanima kada ne poštujete institucije svoje vlastite zemlje? Rušenje digniteta institucija od strane predsjednika Vlade i njegovih suradnika je samo dokaz općeg rasula i kaosa koji vlada u našoj zemlji. A vaš strah od gubitka svoje fotelje je toliko velik da ne prezate ni od čega pa ni od političke korupcije kojom ste osigurali većinu u Saboru. Zbog toga ovaj Sabor više ne predstavlja volju građana jer je čak 28 zastupnika promijenilo politički dres i izdalo svoje birače u Hrvatskom saboru. Vladajuću većinu ionako drži na okupu samo i jedino interes, vlastiti interes a ne interes građana i građani to osjećaju. Osjećaju tu nepravdu na svakom koraku. A najveća nepravda koju osjećaju je kada vide da zakoni u ovoj zemlji nisu jednaki za sve. Da su silovatelji na slobodi, da nema kazna za lopove, da moćnici i korumpirani političari godinama izbjegavaju ruku pravde. SDP će stoga pokrenuti nikad veću reformu pravosuđa jer pravosuđe mora biti učinkovitije, sudovi organiziraniji a sudska praksa ujednačena, pravo mora biti jednako za sve, pravosuđe mora biti u službi zakona a ne iznad zakona i mora biti u službi građana a ne iznad građana kao i Vlada. I kakva je to Vlada koja i danas građanima tvrdi da je sve super, da gospodarstvo raste, da raste turizam, da se smanjuje deficit, da je uzela od građana 3 milijarde kuna više od poreza na dodanu vrijednost, da su se prihodi proračuna digli za više od 5 milijardi kuna? Ako je sve već tako sjajno, čega se bojite, zašto ne raspišete izbore? Podsjetiti ću vas da ste imali novca za povećanje plaća ali da ste taj novac nepravedno usmjerili da povećate plaće najbogatijima i sebi. Da niste povećali plaće samo najbogatijima i sebi medicinske sestre, učitelji, policajci, vatrogasci imali bi veće plaće već od ove godine za u prosjeku 700 kuna. Smanjenjem PDV-a na voće, povrće, meso, hrana nije pojeftinila, to svi znamo ali ste zato omogućili što nije nimalo slučajno da se obogati uvozni lobij i vlasnici trgovačkih lanaca. Tih 2 milijarde kuna moglo je biti usmjereno u povećanje plaća.

I opet ste danas prevarili birače po tko zna koji put jer ste im obećali da ćete smanjiti PDV i opet ništa. Građanima ste opet prodali jeftini populizam no od vas ništa drugo i nismo očekivali, samo lažna obećanja i korupciju. Ali u zadnje tri godine možete se pohvaliti samo jednom pravom velikom ozbiljnom bitnom reformom za građane ove zemlje na kojoj vam čestitam, to je reforma datuma blagdana i praznika. I sasvim sam siguran da će građani upravo zbog te reforme živjeti bolje. I tako svaki put, kad nemate odgovor na ključne probleme građana, siromaštvo, korupciju, male plaće i mirovine, iseljavanje, vi se bavite trivijalnostima poput mijenjanja datuma blagdana i praznika. I ljudi više ne mogu to trpjeti, ne mogu gledati ovu nepravdu, ne mogu gledati ovaj kaos koji se prelijeva u gotovo sve sfere našeg društva, između ostalog i zbog toga iseljavaju. Nažalost, ljudi su izgubili povjerenje i u institucije naše zemlje, DORH, pravosuđe, Vlada, predsjednik Vlade, predsjednica Republike, sve su to institucije kojima građani više ništa ne vjeruju. I da bi vratili povjerenje ljudi u Hrvatsku moramo vratiti i povjerenje u instituciju. Toliko ste sve upropastili da je Hrvatskoj potreban novi početak, Hrvatskoj treba red i povjerenje. Red i povjerenje su preduvjet rasta, razvoja i uspjeha. Ja i dalje vjerujem da je Hrvatska zemlja koja ima velik potencijal i šansu za uspjeh ali samo ako ju vode ljudi koji su je spremni služiti a ne oni koji se od nje bogate i oni koji je pljačkaju. Mi u SDP-u znamo da nositelj razvoja nisu ni makroekonomski podaci, ni kvartalna statistika, ni brojevi noćenja turista na Jadranu. Mi znamo da su nositelji razvoja i uspjeha jedino i isključivo ljudi, samo im treba dati šansu, moramo postati društvo jednakih šansi. Put prema boljem će biti težak, svjesni smo u SDP-u da nas čeka puno posla no mi vjerujemo u našu zemlju i vjerujemo u naše ljude i nećemo odustati od ravnopravne Hrvatske za sve njene građane u kojoj svatko treba imati jednaku šansu za uspjeh. Bez obzira tko je, odakle je i kako se zove, vjerujemo u Hrvatsku jednakih mogućnosti za sve a ne samo za neke. Hrvatska se mora promijeniti, Hrvatska jednostavno mora biti bolja zemlja i zato vas pozivam da raspišete prijevremene izbore i omogućite građanima da izaberu bolju Hrvatsku. Hvala vam. Drugi na redu je Klub zastupnika MOST-a Nezavisnih lista i poštovani kolega Božo Petrov. Izvolite. Kolegice i kolege zastupnici. Predsjedniče Vlade, ova rasprava i ovaj početak rasprave dobio je jedan prizvuk bizarnog. O čemu mi ovdje pričamo? Vlada se trese, politički partneri u ovoj Vladi se svađaju, javno ucjenjuju sad već pred kamerama a ovdje se raspravlja uglavnom o onome što je bilo vrlo malo o onome što nas čeka. Ja ću zato iskoristiti jedan povijesni citat da bi upitao predsjednika ove Vlade, dokad ćete zlorabiti strpljivost naroda? Dokad će trajati ova politička agonija, ovo prenemaganje? Mi smo se mogli nagledati u Hrvatskoj svega, mogli smo se nagledati u zadnjih 30 g. i afera i korupcija i pogodovanja i novaca koji su se nosili u torbama i dijeljenja utjecaja državnim tvrtkama i njihovim dionicama, mogli smo također svjedočiti jednome predsjedniku Vlade koji je na kraju otišao a da nitko ne zna zašto je otišao, možemo ga danas vidjeti po sudnicama. Mogli smo također svjedočiti jednome predsjedniku Vlade koji je više volio lamentirati u poznatim restoranima nego u Vladi ali nikad, nikad nismo imali ovakvu situaciju. Ova Vlada viče već 3 g., viče koliko je stabilna, koliko je transparentna, otvorena a pola Vlade je neki dan smijenjeno, gotovo pola Vlade je zbog istraga USKOK-a. nevjerojatno. Beskonačno, kao pokvareni gramofon se ponavlja koliko je netko transparentan a zapravo nam se treba nacrtati da se ne poštuje Povjerenstvo za sprječavanje sukoba interesa i cijelo vrijeme dok se ponavlja koliko je nešto stabilno, mi možemo svjedočiti paralelno kako neki politički partneri pretrčavaju, prešetavaju Trg Sv. Marka, od Vlade do Sabora i nazad da bi se pokazalo koliko su oni ozbiljni u svojim namjerama, veliki ozbiljni igrači iznoseći svoje namjere. I ta Vlada koja je doslovno skupljena zbrda-zdola, političkom trgovinom, nikakva stabilna Vlada nego doslovno kuća od karata, troši cijelu svoju energiju da bi se sačuvala na vlasti, da bi sačuvala svoje fotelje. Nema tu građana. I onda mi možemo također svjedočiti budući a su taoci sami građani ovakve Vlade, umjesto mirovinske reforme, porezne prave reforme, obrazovne prave reforme, pravosudne prave reforme, tu su bili pošteni, rekli su da ipak je to mini reforma, mi svjedočimo reformi državnih blagdana. Početak mandata ove Vlade bio je obilježen zakulisnim igrama i onda kada su mislili da je sve riješeno, da će postojati poslušnici koji će odigrati točno onako kako to vama odgovara, dogodilo se da je dio ucijenjenih postao bahat, dio ucijenjenih su postali sami ucjenjivači a onda ste vi trebali zadnjih par godina plesati u balansu između svoje stranačke desnice, koalicijske ljevice, ucjenjivača, velikih salonskih filozofa i veličina i puno je vremena ovaj predsjednik Vlade potrošio na balansiranje, na smirivanje svojih igrača zaboravljajući građane, braneći te iste ljude, pa sjetite se čovjeka koji je mijenjao zbog svoje osobne koristi amandmane i urbanističke planove, tada je naš predsjednik Vlade rekao da je njegov integritet neupitan, da nema uopće nikakvoga govora o nečem lošem, da bi na 3/4 mandata smijenio gotovo pola Vlade zbog istraga USKOK-a i to tada kada ih je smjenjivao, nije postavio eksperte, postavio je ljude po dinastijskom klimoglavskom ključu šaljući time poruku da reforme nisu bitne, promjene i ono što se treba napraviti u Hrvatskoj nije bitno, bitno je da se sluša jer pijun se zamijene pijunima, nikakav problem. Toliko posla u onome da sačuvate svoje fotelje umjesto u onome što bi trebala biti vaša zadaća i zašto su vam uostalom građani dali povjerenje 4 godine. Budući da ova Vlada trči svoju zadnju dionicu, onda je red da malo opširnije kažemo. Mene kad netko pita za ovu Vladu, prva slika, ja vjerujem pa barem 3 milijuna Hrvata je Trg Sv. Marka, pretrčavanje, kamere su vam se namjestile, sad je to već standardno dolje, na Trgu Sv. Marka i samo prate, samo pretrčavaju od Vlade do Sabora, nazad, velike veličine, naši dragi kolege zastupnici pa onda možemo vidjeti jednoga kolegu Pupovca pa onda istrči Vrdoljak pa onda kolege iz 365, reality show. I svako malo od njih netko istrči da bi pokazao koliko su njegove namjere ozbiljne, za koje se oni sve probleme zalažu. Ali nije tu kraj. Možemo se sjetiti našeg zastupnika Đakića koji izađe i kaže nikada sa kolegom Pupovcem a onda tjedan, dva dana iza moli članove HVIDRA-e da odustanu od njegovog prijedloga brukajući se. I to je taj dojam po kojem će ova Vlada ostati upamćena. Kriza vlada, propušteno vrijeme. I umjesto istinskih i pravih reformi, jačanja institucija i veće transparentnosti kako smo mi slušali od ovog predsjednika Vlade na početku mandata, pa ja mogu reći da ste vi afirmirali političku trgovinu kao dio javnog diskursa. To je ono što ste napravili. I sve ste nam to nacrtali u zadnja tri mjeseca nacrtali.

Dakle, u sektoru zdravstva o čemu ćemo mi pričati poslijepodne Europska komisija je rekla dovoljno. Rizici u zdravstvu zbog financijskog kolapsa su toliko veliki da vam je to istaknula, dugovi bolnica za lijekove mjere se u milijardama, struktura zdravstva ne odgovara potrebama stanovništva, zdravstveni ishodi uglavnom ispod prosjeka EU. To su činjenice. To vam je rekla Europska komisija ove godine. Mi smo vam ponudili clean start, ali ne, vi ste odlučili zadržati ministra zdravstva koji ništa po ovom pitanju nije napravio u ove 3 godine, dati mu još jednom povjerenje, preuzeti odgovornost za njegovo nečinjenje, vi ste na kraju odgovorni. Vi ste zapravo afirmirali nered u sektoru zdravstva. U području državne javne uprave, digli ste županije na razinu pašaluka, župane učinili politički neodgovornima jer ih se ne može smijeniti još ste im dodijelili 200-tinjak poslova bez ikakve analize i to je vaša reforma. Sada vidite s obzirom na ono što se događa sa štrajkovima da je sve propalo, ali nemojte se čuditi. Obećavali ste plaće i Zakon o plaćama istih tih službenika već 3 godine, ništa niste napravili. Pa kako možete očekivati red u sustavu u kojem sustava nema, niti sustavnog pristupa. Mirovinska reforma, druga stvar, hvalili ste se po Bruxellesu, snimili propagandu, mini serijal, poruka da bi vam bila demontirana voljom naroda. Sada ste sakrili tog istog ministra u neko drugo ministarstvo, nema čovjeka. Nakon toga pokušavate spasiti svoju Vladu pišući te prijedloge iz mirovinske reforme doslovno preko vikenda, ne praveći nikakvu analizu da biste izbjegli referendum, ali o referendumima ćemo malo kasnije. Vaš sustavi pristup, taj stabilni pristup o kojem pričate se zapravo ogleda upravo u Ministarstvu rada, treći ministar u tri godine, moram priznati vrlo stabilno. Obrazovnu reformu, obrazovnu reformu ste tako napravili podijelili ste tablete po školama, mislili ste o svemu, gotovo svemu. Mislili ste o kurikulima, o ishodima učenja, o tabletima jedino o čemu niste mislili su isti ti učitelji, profesori i nastavnici. I čemu se čudite kad vam oni sada javno govore da su očekivanja od njih u nesrazmjeru s onim što ste im dali u ruke da obave taj svoj posao. Čemu se čudite? I još se cinizmom rugate, neki dan se rugate tim učiteljima, profesorima i nastavnicima, prije pola godine govorite naš državni proračun je u suficitu 750 milijuna kuna, danas im se rugate. Što se tiče same reforme izbornog sustava, pa o tome ne treba trošiti riječi. Vi ste obrisali pod sa 400.000 potpisa ljudi koji su tražili promjenu izbornog sustava jer je vi niste kadri napraviti u tri godine, ali je meni jasno zašto. Kako god da se napravi promjena izbornog zakona meni je jasno da vaši partneri u Vladi, ti mali partneri više neće proći na idućim izborima. Vi ne smijete napraviti nikakvu reformu izbornog sustava. I sada ćemo nažalost dočekati nove izbore sa ovakvim izbornim zakonodavstvom, s neredom u izbornim jedinicama gdje takav sustav ne jamči sustav osobne odgovornosti, nego doslovno proliferaciju stranačkog uhljebizma i negativne selekcije. A stanje u demografiji je posebna pjesma, mogli smo čuti da se ovdje s tim hvalite, a ja ću vas jednu stvar. Pa vi niti krovni dokument demografske politike niste uspjeli donijeti u tri godine. Obećavali ste nacionalnu demografsku strategiju. Nema ga, a o čemu trebamo govoriti, trebamo možda govoriti o 1.000 EUR-a koje ste isplaćivali odnosno namjeravali isplatiti. Ništa. O delimitiranju porodiljnih naknada odnosno da svaka žena dok je na porodiljnom prima punu plaću, ništa. To vam je sve bio predizborni program. Ništa. Dakle, ništa se neće dogoditi. Ljudi odlaze, a ova godina koliko su zapravo neuspješne vaše mjere, u ovoj godini u prvih 9 mjeseci rođeno je nikad manje djece u Hrvatskoj. To su vaši rezultati, nikad manje, a pričate o demografskoj revitalizaciji. Naravno ima tu i drugih neispunjenih obećanja tipa vraćanja INE, sjetite se ja sam pitao 2018., na početku 2018. što se s tim događa, predsjednik Vlade je rekao imao sam izabrat konzultante. Konzultante ste birali godinu i po dana da biste rekli da oni koje ste odabrali ne mogu to radit, odabrat ćete druge, a neki dan smo mogli čuti od ministra državne imovine da ova Vlada neće vratiti u ovom mandatu INA-u. Pa o čemu ćemo pričat? O vašim današnjim obećanjima koje ste dali za vrijeme izlaganja o rastu plaća kad se ne držite apsolutno nikakvog obećanja jer u vas obećanje traje jedan dan. O reformi pravosuđa i sektoru pravosuđa, čuo sam da se hvalite rastu RH na indeksu konkurentnosti, jeste možda pogledali poštovani predsjedniče gdje je RH na tom indeksu kada se gleda pravosuđe i rješavanje sporova, efikasnost rješavanja sporova, od 141 svjetskog gospodarstva, RH je na 140 mjestu, predzadnja na svijetu, RH je predzadnja na svijetu, dobro pogledajte to čime se vi hvalite, toliko ste uspješni. I u trenutku kad ste govorili da provodite reformu, mogli smo vidjeti da se vrišti sa naslovnica imovinske kartice sudaca će biti dostupne, gdje su, gdje su nestale, nema ih, nema ih već godinu dana, još jedno obećanje koje niste na kraju proveli. Porezni krug reforme napravili ste tako da ste ovdje nama docirali s govornice kako ćemo mi tek osjetiti to da će apsolutno sve to što ćete smanjiti poreze na određene proizvode i hranu prouzrokovati smanjenje cijene tih proizvoda, pa ne znam je li vi živite možda u paralelnom svemiru, ti isti proizvodi o kojima ste govorili da će se smanjit, povećali su se, cijene tih proizvoda su se povećale, a poduzetnike ste svojom reformom bacili u očaj jer trenutno više ne mogu izdržati razinu PDV-a, a to danas smo mogli čut da neće biti još jedno vaše predizborno obećanje ispunjeno nećete smanjivati PDV ko fol zato da date veće plaće, a ja ću vama reć i ovo, danas je RH dosegla razinu one RH prije recesije, kako to da smo tada imali niži PDV, plaćeno sve, a danas imate za 3% veći PDV, imate deficit već nekoliko godina za redom i nedostaje vam novaca, toliko o onome što vi govorite što se tiče poduzetništva i da usput bilježimo najveći pad industrijske proizvodnje u cijeloj EU, super ste nas riješili za ono što se može očekivat uskoro, to nova recesija. Naravno želeći riješiti svoje aluzije iz Vlade, poslali ste nam te aluzije u HS kao da nemamo dovoljno aluzija ovdje i na tome vam hvala, to se također dogodilo u ovih pola godine. A što se tiče sektora gospodarenja otpadom, pa to je negdje između apsurda i katastrofe, to se može vidjeti po odluci Ministarstva zaštite okoliša o zatvaranju odlagališta i rješenju Državnog inspektorata u kojem se naređuje jednom gradu da preuzme otpad iz grada udaljenog 100 km bez da ste napravili mrežu sortirnica, kompostišta, bez da ste napravili zdravu alternativu, to je to vaše rješavanje, bravo. I što nakon svega bi vam trebao reći? Vlada koja je sastavljena političkom trgovinom, Vlada koja grca u aferama svojih članova, koja stranačke interese stavlja ispred države i naroda, koja se bori, boji referenduma, koja se boji volje naroda i direktnog odlučivanja naroda, koja se boji novih izbora, pa nadrealno vas je nekada slušati kolko bi zapravo izbori bili loši za RH, ne izbori bi bili odlični za RH jer ovo prešetavanje kojima svjedočimo u HS zadnje 3.g., ova sramota, ona sramota na političkom trgu sa reality show-om toga ne bi bilo da se ne bojite toliko izbora i gubitka svojih fotelja, problemi ne počinju s krizom, problemi počinju kada svoje krize rješavate iza zatvorenih vrata sa vrlo skupim kompromisima i kad kao vrag od tamjana bježite od volje naroda i od referenduma i od izbora. Ja vas samo na kraju pitam što ćete napravit, dokad će trajat agonija, dokad će trajati vaše prenemaganje i mrcvarenje apsolutno [[Upadica: Hvala vam]] svakog u RH? Idemo sada na treću raspravu, to je Klub zastupnika HDZ-a, poštovani kolega Branko Bačić, izvolite.

To je jedina prava ocjena kojom možemo se odrediti prema radu Vlade RH. A da bismo mogli dati ocjenu o radu Vlade, žive građani bolje danas ili prije 3 godine puno više od dojma kojim ovdje u ovoj sabornici pokušavaju uvjeriti i gospodin Bernardić i gospodin Petrov, puno veću, puno više vjerujem i vjeru poklanjam podacima koji govore, bilo da su to međunarodne financijske institucije, bilo da je to Državni zavod za statistiku, bilo da su to podaci koje vode državna tijela. Dakle, vaš dojam može biti takav kakav je ali kažem i građani puno više vjeruju onim pokazateljima koje dobivaju od relevantnih institucija i da li je njihova plaća, njihov standard danas bolji nego što je bio prije 3 godine. Nakon govora predsjednika Vlade u kojemu je iznio sve što je napravljeno a još više kada je najavio što ćemo napraviti u idućoj godini i kad je u pitanju odnos Vlade kao poslodavca prema svojim zaposlenicima a to su državni i javni službenici i namještenici gdje je najavljeno povećanje plaća od 6%, gdje je i pored toga još i povećanje osobnog odbitka sa 3800 na 4000 kuna čini mi se da su pripremljeni govori gospodina Bernardića i gospodina Petrova bačeni i onda su dosta smušeno, rekao bih nastupili pod takvim dojmom ovdje u Sabornici sa svojim izlaganjima koji očito su rezultat neznanja odnosno nemogućnosti odgovora na ovo što je predsjednik Vlade najavio za iduću godinu u kojoj će se značajno povećati plaće. A kad govorimo o povećanju plaće da ne bih kasnije to smetnuo s uma onda želim jasno reći dakle da je Vlada kao poslodavac, kroz povećanje osnovice svim zaposlenicima, dakle svim državnim službenicima i javnim službenicima i namještenicima povećala plaću 11,5% temeljem podizanja osnovice. No mi pri tome zaboravljamo ili namjerno prešućujemo činjenicu da je kroz tri kruga porezne reforme, da je posebno kroz povećanje osobnog odbitka, da je posebno kroz izmjene stopa na dohodak, ta plaća, primjerice ako sada govorimo o državnim i javnim službenicima i namještenicima rasla u prosjeku 17%, 17%, pa ako tome još pridodamo i ovu najavu koju smo malo prije čuli onda će država kao poslodavac, prema svojim zaposlenicima u mandatu od 4 godine povećati plaću u što kažem se uključuje i povećanje osnovce ali i porezna reforma oko 22%, oko 22% Prema tome, to dovoljno govori, taj podatak o povećanju plaće od 22% u mandatu Vlade što je više nego tri Vlade prije toga najbolje govori o uspješnosti, sposobnosti reformskom kapacitetu, znanju ove Vlade. Kažem, puno više nego što će nam to naši oporbeni prijatelji ovdje na temelju njihovog dojma, na temelju njihovog viđenja stranački obojenog govore o stanju u državi. Podatak kojega sam pročitao ovih dana a koji govori o BDP-u po glavi stanovnika u Hrvatskoj koji je 1. siječnja 2016. godine iznosi 10 tisuća i 800 eura a danas iznosi 12 tisuća i 900, dakle oko 21% je povećan BDP po glavi stanovnika temeljni je podatak koji govori kako se danas živi u Hrvatskoj u odnosu na 2016. godinu. Predsjednik Vlade je iznio brojne podatke i kada je u pitanju povećanje plaće u Hrvatskoj, dakle ne među ovih 240 tisuća državnih službenika i namještenika nego uključujući i cijeli realni sektor, dakle sve zaposlenike u Hrvatskoj. A da i tu kažem, danas ih je oko milijun i 600 ili 165 tisuća više zaposlenih nego kada je ova Vlada preuzela odgovornost za vođenje Hrvatske. Ili da još to plastičnije prikažem 137 dnevno novih je radnika u sustavu rada u Hrvatskoj, 137 dnevno. Za vrijeme Vlade Zorana Milanovića, SDP-a 26 dnevno ih je gubilo posao i onda smo tada bili došli na stopu nezaposlenih od 17, 18%, danas je ona ispod 9% Dakle taj podatak da dnevno se u Hrvatskoj zapošljava 137 radnika govori također o reformskom kapacitetu Vlade, o brizi hrvatske Vlade i o njenoj uspješnosti. Kada govorimo o povećanju mirovina od 11%, o povećanju minimalne plaće od 20%, onda tim jezikom i tim pokazateljima možemo govoriti o radu Vlade Andreja Plenkovića. Ono što je bitno i što je predsjednik istaknuo, ja bih naglasio, jer sam bio član Vlada koje su imale rast i od 4,5, 5%, dakle sudjelovao sam u radu Vlade kada su imali rast 4,5, 5% ali smo se u tim Vladama da bismo mogli prije svega graditi autoceste, graditi kapitalnu prometnu infrastrukturu značajno zaduživali i tim smo načinom ulagali prije svega u javnu infrastrukturu koja je, u javne investicije koje su tada iznimno brzo i u velikom obimu građene. Pa kada to usporedim s današnjim rastom koji je oko 3% i to treba reći iznad prosjeka EU, rast hrvatskog BDP-a iznad prosjeka EU temeljen isključivo na vlastitom znanju, na vlastitim sposobnostima, na vlastitim snagama. Dakle, bez zaduživanja i pri tome bih posebno izdvojio podatak koji je vrlo važno ga istaknuti jer govori o značaju članstva Hrvatske u EU, a taj podatak kaže da preko 80% svih investicija u Hrvatskoj, svih javnih investicija u Hrvatskoj je temeljem na sredstvima Europskih fondova. A da bimo tih 80% javnih investicija u Hrvatskoj mogli provoditi temeljem Europskih fondova trebalo je ubrzati procedure, trebalo je pojednostavniti procedure kako bismo što prije ugovorili, kako bismo što prije izvršavali te radove, tu te javne investicije koje se financiraju sredstvima EU i od 11,7 milijardi EUR-a kolika je financijska omotnica u RH za ovo financijsko razdoblje 100% je u natječaju, 78% ugovoreno i sada kako se ti radovi ostvaruju dolazi do plaćanja i na taj način se dodatno potiče zapošljavanje i potiče rast gospodarstva u RH. Predsjednik je uvodno govorio o reformama u Hrvatskoj. O reformskom kapacitetu Vlade. Spomenuo je niz reformi i od, i zdravstvenu i poreznu reformu ispustio je reći nekoliko riječi o po meni vrlo važnoj reformi koja u svom nazivu nije reforma, ali u svojoj provedbi je polučila sjajan rezultata na cjelokupno hrvatsko gospodarstvo. Ta reforma po meni je omogućila da mi nastavimo sa sjajnim turističkim sezonama, da se uvede u Hrvatskoj reda kojega prije toga nije bilo u odnosu vjerovnik i dužnik, a to je reforma Agrokor. O tome nismo ovdje čuli, ali kada se 2017. godine donio Zakon o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima nakon toga se bitno mijenjaju odnosi u hrvatskome gospodarstvu. Pitajte sve poslodavce, pitajte sve vjerovnike da li su rokovi plaćanja danas bolji nego prije nego što je donesen Zakon o izvanrednoj upravi, je li se danas bolje, kakav je danas odnos dužnika prema vjerovniku, pa ćete vidjeti da je danas u Hrvatskoj i te kako promijenjeni su rokovi plaćanja, ja ne znam odakle, moram to reći, odakle ovaj podatak predsjedniku SDP-a Davoru Bernardiću da u Hrvatskoj veliki broj zaposlenika ne prima plaću. Mene bi taj podatak interesirao da mi ga kaže, koliko je to, koliko je to pravnih subjekata, koliko je to tvrtki i koliko je to zaposlenika, a ne ovako prosuti sa ove govornice podatak o tome kako veliki broj hrvatskih radnika ne prima plaću kad znam dakle da je upravo zbog toga što se uvelo reda, što se u taj odnos između poslodavca i radnika, između vjerovnika i dužnika se duboko promijenio. I ta činjenica da smo donošenjem Zakona o izvanrednoj upravi sačuvali velikih 30.000 radnih mjesta u Hrvatskoj, da smo sačuvali oko 150.000 radnih mjesta u tvrtkama koji su bili kooperanti ili koji su surađivali s Agrokorom. Činjenica da je u sustavu rada u Hrvatskoj ostalo 30.000 zaposlenika i da to niti jednu jedinu lipu nije koštalo državne obveznike dovoljno govori o kvaliteti i vrijednosti tog Zakona o izvanrednoj upravi u trgovačkim društvima od sistemskog značaja, a znamo i svjedoci smo koliko smo dana ovdje u ovoj sabornici čuli uvreda, kleveta, optužbi o tome da je taj zakon katastrofa da će on se prenijeti, da će on preko 60 milijardi kuna koštati državni proračun, pa onda i porezne obveznike. Na kraju od toga ne da nije bilo ništa, nego upravo obrnuto, vi znate da je i potpisana i nagodba i što je s tim zakonom kasnije napravljeno. Da ne govorim o reformi u cestarskom sektoru, u prometnom sektoru. No ta reforma najbolje pokazuje ono što smo već puno puta ovdje govorili, a to je da se rad ove Vlade temelji na trokutu, trokut financijske stabilizacije koja je u potpunosti načinjena, učinjena. Dakle, nikada do prije ove Vlade nismo imali suficit u državnom proračunu, a taj suficit u državnom proračunu nam se provodi na način da smo rasteretili hrvatske poduzetnike i hrvatske građane sa preko 6,5 milijardi kuna u odnosu na stanje prije 2017. godine. Dakle, u isto vrijeme smanjujemo poreznu presiju, smanjujemo rashode što je onda podredno znači i prihode državnog proračuna, a s druge strane bilježimo suficit državnog proračuna i u godini u kojoj smo bili primorani zbog lošeg rada vlade SDP-a isplatiti preko 4,5 milijarde jamstava za Uljanik. Prema tome, ta financijska konsolidacija, fiskalna konsolidacija državnog proračuna omogućila je sve ove makroekonomske pokazatelje o kojima je premijer govorio koje sam neke i ja naveo. I ta financijska konsolidacija je omogućila ulazak u sve one reforme koje smo maloprije spominjali i kad je u pitanju mirovinska i kad je u pitanju zdravstvena i kad je u pitanju i kad je u pitanju cestarski sektor o kojemu sam sada upravo htio reći zbog čega sam se vratio u ovaj trokut uspješnosti. Da se kroz financijsku konsolidaciju, kroz činjenicu da nam je smanjen javni dug omogućilo se da se krediti koje smo dizali, a koje sam maloprije spominjao da bismo gradili hrvatsku prometnu infrastrukturu, da su se obveze RH na godišnjoj razini smanjile za preko 400 milijuna kuna. Da ništa drugo nije napravljeno u cestarskom sektoru, sama činjenica da smo kroz sređivanje javnih financija omogućili da ne dođe do monetizacije odnosno privatizacije hrvatskih cesta koje je SDP namjeravao ali su ga onda građani referendumom zaustavili, mi ne da nismo prodali autoceste, ne da ih nismo iznajmili, ne da nismo, ne da one ne stvaraju dodati namet RH, nego smo kroz rad, kroz financijsku konsolidaciju omogućili da ta prometna reforma, reforma cestarskog sektora na godišnjoj razini uštedi se u odnosu na ono što je prije toga bilo gotovo 400 miliona kuna. I nažalost, nažalost zbog nesposobnosti vlade SDP-a kada smo se u 4 godine zadužili, pazite po glavi stanovnika 17.500 kuna u mandatu SDP-a u 4.g. kada vi utvrdite da smo se zadužili gotovo 78 milijardi kuna, pa podijelite sa brojem stanovnika, pa ćete vidjet da je to 17,5 tisuća kuna po jednom stanovniku. Mi smo taj javni dug koji je iznosio prije ove Vlade 85 ili 6% danas smanjili na 74%, što nam onda ostavlja mogućnost da možemo dalje investirati u RH. I pri tome onaj iznos koji se prije u hrvatskom državnom proračunu osigurao za javne investicije sada se, kao što sam rekao, naslanja na sredstva Europskih fondova i zahvaljujući upravo toj činjenici da jesmo država članica EU u najviše se danas upravo ulaže u te javne investicije, primjerice izgradnju Pelješkog mosta, ulaganje u željeznicu u koju se godinama nije ulagalo, danas se preko 2 milijarda EUR-a planira, i ulaže i planira u idućim godinama uložiti u željeznicu kao u jedan od najkvalitetnijih vidova prometnog povezivanja. Prema tome, sve ovo što je napravljeno, što je izloženo, a da ne govorim kad je u pitanju socijalna skrb povećanje rodiljnih naknada itd., izgradnja vrtića i svega onoga što je bilo riječi, najbolje govori o radu Vlade i zato ponavljam, između onoga što čujem, u kojem prije svega oporba govori o stanju u RH i od onoga što je se može vrlo jednostavno provjeriti, što joj se dade prekontrolirati, što se može izmjeriti, ja moram reć kao inženjer tehničke struke se, skloniji sam ocjenjivati nečiji rad na temelju, na temelju matematičkih pokazatelja iako u životu sve nije, nije sve crno bijelo, iako nije u životu sve matematika, puno je više i bolje odlučivati na temelju egzaktnih podataka, nego na temelju nečijeg dojma. I još ću nešto reći što se tiče pravosuđa. Svakako da je pravosuđe odraz stanja u hrvatskome društvu, može li ono biti bolje ili lošije, na nama je da o tome odlučimo, imamo stavku o tome. Čuli smo koliko je riješeno, kolko je manje neriješenih predmeta u hrvatskome pravosuđu i još nismo zadovoljni jer često puta je jedan, jedan predmet za kojeg se u javnosti digla bura, oko kojega se jako puno govori, napravi više štete hrvatskom pravosuđu, nego, nego tisuće riješenih predmeta i nisam ni ja, a ni mi u Klubu HDZ-a zadovoljni u cijelosti sa onime što radi hrvatsko pravosuđe, ali ako smo zakonodavna vlast ili naše kolege s druge strane Markova trga izvršna vlast, najmanje što možemo učiniti je osigurati promjenu zakonodavstva da olakša rad pravosuđa, puno više nego na jednom pojedinačnom predmetu govoriti o sveukupnom stanju u hrvatskome pravosuđu jer je to onda direktno miješanje zakonodavne i izvršne vlasti kad ulazi u pojedinačni predmet u rad hrvatskoga pravosuđa.

Zahvaljujem poštovanom kolegi Bačiću.

Ovo šta je g. Bačić sada ovdje izgovorio, ova količina neistina i stvari koje ljudi ne osjećaju svaki dan. Znači, on je ovdje govorio o, kako nam je pravosuđe izvrsno, ovdje, on je ovdje govorio kako ljudi u RH žive super, a zbog čega bi se 150 000 ljudi iselilo iz RH, on je ovdje govorio da ovo nije najkorumpiranija Vlada koja je RH imala, a 6 ministara je otišlo prije 2 mjeseca, pa nisu otišli valjda zato što su super radili, zato šta su mogli objasniti nepravilnosti koje je USKOK ustanovljavao i mogli opravdati ono šta su radili tijekom svog mandata na nekim drugim dužnostima, pa to je korupcija sama po sebi g. Bačić, ljudi to vide, 75% ljudi misli da ste najlošija Vlada koju je RH imala. I još jedna stvar, pitali ste kolegu Bernardića odakle mu podaci, pa pogledajte na FINA-u, 10 000 ljudi radi, a ne prima plaću, lideri tih, popisa tih tvrtki su bili do prije mjesec dana Uljanik i 3. Maj, tamo ljudi nisu primali plaću i još ima tvrtki u državnom vlasništvu gdje ljudi rade, a ne primaju plaću, ogromna je količina nesposobnosti i korupcije, ali u ovom trenutku najviše vidim strah u očima premijera Plenkovića boji se izbora, želi godinu dana još držat se za svoju fotelju i želi izbjeći podnijeti račune hrvatskim građanima. Pristat će na sve što god bude trebalo kako bi bio još godinu dana premijer. I gradonačelniku vječitom osumnjičeniku za kaznena djela i prevrtljivcima iz HNS-a, svima će sve popustiti ne bi li ostao još godinu dana premijer zbog straha [[Upadica: Zahvaljujem…]] da ne izgubi svoju fotelju. Zahvaljujem gospodine potpredsjedniče Hrvatskog sabora.

Nažalost za naše prijatelje iz oporbe, prije svega iz SDP-a koji su očito pod, još uvijek dojmom onoga što je predsjednik Vlade jutros ovdje izložio ostali smušeni i ne mogu se čudom načuditi da je na ovaj način riješen problem za koji su oni očekivali da će se štrajkovi valjati hrvatskim ulicama, pa još uvijek ne mogu doći k sebi. Što se tiče kolega Maras što građani misle o nama i vama govore već 10 čini mi se ili 9 izbornih ciklusa za redom, bilo kad se radi o nacionalnoj, bilo kad se radi o lokalnoj razini, a s obzirom da su izbori pred nama vidjet ćete što građani misle i o politici HDZ-a i što misle o oporbi za malo više od 2 mjeseca kada ćemo ponovno izići na izbore. A do tada ako vam nešto znače ankete koje rade hrvatske agencije koje propitkuju javno mnijenje, još uvijek debelo kaskate za HDZ-om, a vjerujte do izbora ćete zaostati jako puno.

Zahvaljujem kolegi Bačiću. Određujem stanku do 13 sati i 5 minuta.

Poštovane kolegice i kolege, nastavljamo sa radom plenarne sjednice. Izvolite. Hvala lijepa poštovani potpredsjedniče Hrvatskoga sabora, uvaženi gospodine Brkiću, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade gospodine Plenkoviću, kolegice i kolege. Žao mi je što eto nakon pauze se gospodin Bačić nije vratio kao što se nije vratila većina ljudi. Ja moram reći prije nego što se osvrnem na Izvješće o radu predsjednika Vlade da slušajući sat vremena gospodina Plenkovića bilo mi je doista sve toplije i toplije oko srca i oko duše ali kada sam čuo gospodina Bačića onda mi je kapnula i suza na oko. Dakle doista kao da sam slušao sekretara općinskog komiteta komunističkog sustava tamo negdje iz zlatnih '80.-tih godina.

Mislim da on može biti zloguki prorok i za ovu Vladu i za g. Plenkovića tako da ja bih se na neki način da sam na vašem mjestu g. Plenkoviću bojao toga da me g. Bačić brani. No dobro, osvrnimo se na ovo izvješće, ja sam kada je počelo izvješće najprije pomislio da vi dajete izvješće o radu opozicije i opozicijskih stranaka ili izvješće o radu g. Zorana Milanovića i Vlade koja je bila prije 5, 6 godina, tako mi je to ličilo. Da bih dočekao kraj kada sam pomislio da je riječ o izvješću premijera Švedske, Norveške, Islanda ili Švicarske, doista mi je to tako ličilo.

Naime, upravo je ona na svom inauguracijom govoru rekla da će Hrvatska biti jedna od najbogatijih zemalja svijeta a iz ovog izvješća je razvidno da je to danas tako. Mi smo najbogatija država na svijetu, jedna od najbogatijih, nismo baš u samom vrhu ali pri vrhu, teče med i mlijeko. Na našim granicama i u našim uredima, imigracijskim uredima stoje stotine tisuća zahtjeva ljudi iz cijelog svijeta obrazovanih, školovanih ljudi koji žele napustiti svoje domovine i doći živjeti u kraljevinu Hrvatsku. Nažalost, to tako nije i daleko je od bilo čega što je g. Plenković u svom izvješću rekao. Rekao je da je zatekao visoko polarizirano društvo, sada je kao nešto drukčije. Ja imam sad već dosta godina, tu smo negdje ista generacija, ja se ne sjećam da je ikada ovakvih podjela u hrvatskom društvu bilo a za to je odgovorna politika. Politika je ta koja potiče podjele, politika, prvenstveno onih vladajućih, je ta koja inicira situaciju i atmosferu koja se nerijetko čini kao da je iz '40.-tih godina prošlog stoljeća a ne iz 2019. godine. Mi živimo duboko zakopani i duboko pokopani u našoj prošlosti, u našoj povijesti, mi još nismo završili bitke u našim glavama niti iz '41., niti iz '45. Mi smo zemlja u kojoj su i najmlađi, dakle učenici podijeljeni po ideološkom sustavu ali ne iz ideologije iz 21. stoljeća nego iz ideologije iz početka 20. stoljeća. Rekli ste da hvatamo korak sa zemljama istočne Europe, to je sramotna izjava da mi moramo hvatati korak s nekim, sa zemljama kojima smo, koje su ne hvatale korak s nama nego koje su bile nekoliko desetljeća po razvoju iza nas, svaka čast Mađarskoj, Poljskoj, Slovačkoj, Češkoj, Rumunjskoj, Bugarskoj, Albaniji. Mi hvatamo korak sa Bugarskom? Dajte molim vas. Opet ponavljam, mi koji smo malo stariji mislim da to, to je u principu izjava koje trebaju ići suze na oko ali ne ovaj puta radosnice nego suze od tuge da mi hvatamo korak sa Bugarskom, Rumunjskom ili Poljskom, sramota. Štitimo manjinska prava, ne bih previše se uopće osvrtao na tu izjavu jer to je izjava koja nema nikakve veze sa situacijom u kojoj se Hrvatska nalazi 2019. godine. Prava svih manjina i nacionalnih, vjerskih, seksualnih nikad nisu bila ugroženija čak niti za vrijeme crnog, crvenog komunizma nije bilo toliko ugroženo pitanje svih vrsta manjina u društvu, u hrvatskom društvu. To je ta jedna floskula, jedna mantra koja se ponavlja uvijek kada se ne želi riješiti problem koji evidentno u hrvatskom pravosuđu postoji. Hrvatsko pravosuđe svaki dan dokazuje iz dana u dan, iz vijesti u vijest da je na dnu, da nema nikakve odgovornosti, čast izuzecima, u tom pravosudnom sustavu. Da ste napravili sustav u kojem taj trodioba vlasti u kojoj je jedan od stupova vlasti pravosudni sustav kao neovisan prvo biran po političkom ključu, svi znamo da je dobar dio sudaca i dobar dio ljudi koji se nalaze u sustavu biran politički, da ih je birala politika a oni poslije toga ne odgovaraju čak niti toj politici. Dakle za vrijeme komunizma je bilo bolje jer je politika birala suce, da, ali su oni odgovarali toj politici, odgovarali su partijskim sekretarima itd. a danas ih HDZ politika bira ali oni više ne odgovaraju niti HDZ-u niti nikome, postaju nezavisni, postaju svete krave i onda se događa ovo što se događa. Da, ne smije se utjecati na neovisnost pravosuđa nikako drukčije osim promjenom zakona. Zakone treba promijeniti, to je utjecaj koji politika treba imati na pravosuđe, promjene zakona koje će predvidjeti drastično kažnjavanje sudaca, oni ne mogu biti zaštićeni kada rade stvari kakvima svjedočimo u zadnje vrijeme, iz dana praktički u dan da sada ne spominjem pojedine sramotne slučajeve koji bacaju ljagu ne samo na pravosuđe, ono je već davno oblatnjeno u očima hrvatskih građana, nego bacaju ljagu na cjelokupni sustav jer u percepciji javnosti naravno ne može biti ništa drukčije nego, nego što jest da je politika ta koja je ključna pri komuniciranju odnosno ključna pri radu pravosuđa i ključna za nesankcioniranje sramotnih odluka iz pravosuđa. Tu nije bilo niti riječi o reformi tog sustava, nije bilo riječi o korupciji, nije bilo riječi o porijeklu imovine, dakle ajdemo vidjeti porijeklo imovine sudaca, bilo je to razno raznih govora oko porijekla imovine i oko zakona koji je HSS predložio, koji SDP sutra predlaže, fokuse je reko na političare, zašto ne bi fokus bio na suce, pa da vidimo da li postoji neki drugi razlozi zbog čega suci donose takve odluke od kojih su neki doista sramotne i nemaju veze s ničim, hoće li netko provjeriti tu imovinu, dakle tu treba zagrebat, o tome niste govorili naravno, niste govorili niti o sukobu interesa, ali to je obzirom na zadnja događanja meni bilo i očekivano i razumljivo, jedino nije razumljivo da jedna institucija, a Vlada RH, predsjednik Vlade RH jest institucija, ne poštuje drugu državnu instituciju, a to je bila zadaća koju smo se obavezali prilikom ulaska RH u EU i ne znam kakva bi to poruka trebala biti. Ha, mogu vam se sviđat ili ne sviđat određene odluke određenih tijela, ali ih morate poštivati kao legalista, kao predsjednik Vlade, kao predsjednik HDZ-a, kao pravnik po struci. Govorili ste o nastavku decentralizacije, ja je doista ne vidim, to je sad i moja struka. Sjednice Vlade na terenu, njih 10 kolko ste održali, nisu decentralizacija. Niti porezna reforma s kojom se hvalite nije decentralizacija, dapače ona je u kontradikciji sa onim što ste govorili o decentralizaciji, dakle kad ste govorili o tome da su donesene porezne olakšice, da je smanjen porez na dohodak itd., porez na promet nekretnina, to su prihodi lokalne uprave, dakle time ste doveli RH odnosno proveli dodatnu centralizaciju RH, a ne decentralizaciju, sve suprotno dakle od onoga što ste rekli o decentralizaciji, porekli ste odnosno kontradiktorno je ono što ste pričali o poreznoj reformi. O prepolovljenom broju nezaposlenih ja doista ne bi trošio riječi, srećom ušli smo u EU, srećom granice su otvorene i srećom hrvatski građani koji su dovoljno sposobni se mogu pobrinuti i otići na drugo tržište rada i to nije problem, to smo svi skupa htjeli i to je očekivano, jedino što je neočekivano da u RH nitko neće htjet doć, dakle kod nas niti migranti sa Srednjeg Istoka ne žele doć, nego žele samo proć kod nas, kod nas nitko neće doć. I o stranim investicijama ste govorili kako se tu nešto povećalo, mislim, nemoguće je da strane investitore više privučete bilo kakvim, bilo kakvim, sada nepostojećim stimulacijama ili odlukama ili, ili, ili razno raznim stvarima kojima se mogu privući investitori. Naime, investitor neće doć tamo gdje nema radne snage, niti kvalificirane, a u RH više niti nekvalificirane, dakle nemoguće je da dođe strane investitor da mu date besplatno, da ga oslobodite svih poreza, da mu date sve besplatne priključke i još 10.g. da ne mora nikakve poreze plaćat državi, on neće doći primjerice u Gospić jer tamo nema 1000 radnika koje taj investitor treba. Dakle, tu pada svaka priča oko stranih investicija u vodu i možete sve mjere koje niste donašali u prošlosti, a sad ih eventualno donosite, staviti mačku o rep jer nema ljudi, investitor traži radnu snagu, te radne snage više nema. Mi koji smo čelnici lokalnih uprava koje su malo bolje stojeće u RH, koje malo odskaču od prosjeka ili su u samom vrhu, znamo jako dobro da u zadnje 2 ili 3.g. dolaze poduzetnici, hrvatski obrtnici, privatnici, moliti da li znamo nekoga tko bi radio, znaju ugostiteljski, ugostitelji u Dalmaciji kad je sezona da nema radnika u RH, da ih moraju uvažati izvana i tu je problem jer i ta procedura izdavanja radnih dozvola strancima kod nas kaska, mi i dalje strance koji bi došli raditi i puniti hrvatski proračun, puniti vaš proračun iz kojeg bi onda, iz kojeg možete onda evo povećati plaće kao što ste najavili, što naravno pozdravljam, dakle i tu i dalje u RH postoji taj konzervatizam jer se bojimo stranih radnika umjesto da otvorimo mogućnosti da dođu ljudi tu raditi na poslove za koje u RH više nema radnika jer ih jednostavno, jer su jednostavno otišli negdje drugdje ili je demografska situacija tako, takva kakva jest. I kad govorite o lex Agrokoru i dalje govorite o nečemu što je dobro. Ja se nadam da ste u zadnje 2.g., 2,5.g. koliko je prošlo od toga ipak uspjeli uvidjeti što ste s tim zakonom napravili, da niste zaštitili odnosno govorite da ste zaštitili državne interese, jeste, samo ne hrvatske državne interese, nego državne interese Rusije i Amerike. Naime, Agrokor jest nastao na privatizacijskoj pljački, HDZ-ovoj privatizacijskoj pljački '90.-tih godina, ali u međuvremenu Agrokor taj koji je ipak na neki način vukao hrvatsko gospodarstvo, a bio je u 100%-tnom vlasništvu hrvatskog građanina kakav god da on je o tom potom, danas to više nije. Dakle, vi ste predali strateško, strateško poduzeće i dobro ste to stavili u zakon, u ruke strancima. I samo pogledajte tko je danas vlasnik Agrokora i onda ćete vidjeti što ste napravili. Ja sam uvjeren da su vas nagovorili na to, da to niste krivi vi g. Plenkoviću, nego ljudi koji su oko vas nagovarali na takav potez i nadam se da ćete i vi uskoro uvidjeti da je to bio pogrešan, pogrešan potez i da od toga RH ne da nema nikakve koristi, nego ima dapače dugoročno štete, da će strateški u hrvatskoj poljoprivredi, u hrvatskoj prehrambenoj industriji, da RH strateški više u budućnosti neće imati pravo glasa, nego će to raditi netko drugi. I opet o digitalizaciji, to je isto nešto što se vuče već godinama i opet ću vas podsjetiti na ono što sam govorio i prije godinu dana u ovom sličnom govoru, mi još uvijek g. Plenkoviću, ponavljam rečenicu, imamo dokument koji se zove rodni list i koji vrijedi 6. mjeseci. Podsjetit ću vas, bez rodnog lista, ne možete dobiti domovnicu, bez domovnice, ne možete dobiti osobnu kartu. Dakle, ako imate osobnu kartu, podrazumijeva se da ste rođeni u Hrvatskoj, da ste hrvatski državljanin, da vam ne treba rodni list ali vam usprkos vašoj „digitalizaciji“, taj dokument nažalost, u Hrvatskoj još uvije treba. Pa dajte barem to maknite da ne moram za godinu dana govoriti ili prije, ja opet o rodnom listu ili netko drugi. To je bezveze, to je doista bezveze, nadam se da se slažete s tim, to nije nikakvo predbacivanje, to je jednostavno sitnica koja možda ne znači puno znači ali znači puno zbog toga jer se zbog takvih tisuću sitnica gomila birokracija u Hrvatskoj, jer su ljudi koji izdaju rodne listove u principu birokrati koji ništa ne rade nego prevrću papire s jedne na drugu stranu, za to dobivaju plaću a guše jednostavno komunikaciju, guše mogućnost brzog rješavanja određenih papiroloških problema hrvatskih građana i vrijeđaju zdravu logiku i zdravu pamet svih građana RH. Rodni list u Hrvatskoj ne treba postojati, pogotovo ne kao dokument koji ima rok trajanja od 6 mj., to je suludo. Poljoprivreda i zaštita sela. I o tome ste pričali, hvalili ste se brojem novootvorenih mladih odnosno OPG-ova mladih poljoprivrednika a zaboravili ste koliko ih je propalo, zaboravili ste kako je priča sa hrvatskim selom bila u zadnjih 15-ak godina, kakva je bila još davno prije, možemo otići u 60-te, 70-te godine kad je politička mantra bila industrijalizacija zemlje kad je tjerano praktički stanovništvo sa sela misleći tada da će selo biti zauvijek rezervoar stanovništva jer će biti obitelji koje imaju puno djece, koje će onda napučivati gradove a bit će naravno još dovoljno i za izvoz, ta vremena su prošla. I nije problem što su prošla, živimo naravno, dio smo zapadne Europe, dio smo Europe u kojoj je taj demografski tranzicijski proces došao do svojih određenih zakonitosti, jedna od tih zakonitosti je da nema djece i nema tih mjera budimo posve otvoreni, koje će imati za rezultat da prosječna hrvatska obitelj ima petero ili više djece. Nema ih, da date milijun eura, neće imati petero djece ali da se zaustavljanje iseljavanja sa sela koje je definitivno devastirano, koje je uništeno, za ove u Slavoniji sad post festum, nemojte zaboraviti da je hrvatsko selo prvo uništeno u Lici, u Gorskom kotaru, na hrvatskim otocima, u Hrvatskom zagorju, Bilogori, Slavonija je zadnja došla na red ali je došla. Hrvatsko selo je uništeno, mi smo prazan prostor. geostrateški ne možete braniti, voljno ne možete braniti prazan prostor. Imamo situaciju sa migrantima u bihaćkoj, odnosno Cazinskoj krajini. Ako se njih tamo skupi 300, 400 000, oni će pregaziti do Zagreba, znate zbog čega? Nema nikoga. Mi smo prazan prostor postali.

Imate već primjere u Hrvatskoj, imate natpise u određenim medijima, u određenim novinama da u određenim područjima Hrvatske Hrvati postaju manjina odnosno da su mladi među stranim državljanima ili pripadnicima drugih nacionalnosti već postali većina. Dakle to će se događati u Hrvatskoj ali to naravno ne želimo na ovakav nekontrolirani način. A tu vam je vezana i cijela priča sa državnom nebrigom za selo. Osnovna djelatnost na selu, barem je bila, ne znam sad u budućnosti da li će biti su primarne djelatnosti, primarne djelatnosti su poljoprivreda, lov, ribolov, itd., itd. Dakle to je osnovna djelatnost hrvatskog ruralnog prostora hrvatskog sela. Kada su otvorene granice, kada je pušten nekonkurentni, jeftini, često, vrlo često i najčešće nekvalitetan proizvod kao konkurencija proizvodu hrvatskog sela, hrvatsko selo je počelo propadati. Tu se treba poraditi i tu se trebaju naći mehanizmi kako da proizvod sa hrvatskog ruralnog prostora postane konkurentan na domaćem tržištu a onda naravno računamo i na europskom tržištu kojeg smo dio ali tu se Hrvatska kao država treba strateški pobrinuti, nije dovoljno otvarati OPG-ove, nije dovoljno davati milijarde kuna poticaja jer to ide u bunar, ti poticaji često idu „poljoprivrednicima“ koji imaju sjedište u gradovima, znate, koji svoju zemlju koju su dobili često niti ne vide a poticaje uzmu. Ja sam išao tamo u okolici Kutine, vidio nasade oraha iz eko uzgoja za kojeg nitko od nas i poljoprivrednici ne bi rekli da je orah ako baš ne znaju. Milijarde su otišle na to. Poduzetnicima koji su članovi vaše stranke, btw., koji su registrirani u Zagrebu. Ja sam već pozdravio i opet ću pozdraviti povećanje odnosno najavu povećanja plaća službenicima od 6%, 2 plus 2 plus 2. Ja to naravno moram pozdraviti i samo se pitam zbog čega ta odluka nije došla prije, zbog čega smo morali gledati ovakve svađe u vladajućoj koaliciji i čija je sad to zasluga jer je sad za očekivati da će HNS reć da to nije njihova zasluga a vidjet ćemo kako će to sve skupa na kraju izgledati ali eto, da ne ispada da samo kritiziram. Ali moram na kraju završiti sa time da nije bilo samo kritike, u sat vremena opet niti jedna riječ „pogriješili smo“, niti jedna riječ, nemoguće je, statistički je nemoguće ako radite godinu dana da nigdje niste pogriješili. Uvijek se pogriješi i to je ljudski pogriješiti jer onaj koji ne griješi, taj ne radi, tko radi, taj i griješi. Pa dajte probajte naći barem jednu stvar koju ste pogriješili, izmislite ju ako baš mislite da niste pogriješili nigdje. Nema bezgrješnih ljudi a ponajmanje to može biti u politici u kojoj postoji tisuću stvari, tisuću čimbenika, tisuću subjekata na koje ne možete utjecati.

Poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora, poštovani predsjedniče hrvatske Vlade, poštovani ministre. Uvažene kolegice i kolege zastupnici. O Godišnjem izvješću Vlade moglo bi se reći mnogo toga i na mnogo načina zavisno od pristupa. No kao i uvijek ispred kluba IDS-a fokusirat ćemo se na sadržaj i bit svari, ne na populizam, demagogiju i realno kao opozicija u Parlamentu pokušati ukazati na stvari koje je potrebno činiti bolje i učiniti boljim. Bilo bi licemjerno reći da se ne radi baš ništa, da ništa ne valja, da je sve loše, ali niti nakon tri godine ove Vlade ne vidimo dovoljno strateškog promišljanja i dovoljno odlučnosti. Još uvijek nije uspostavljen sustav u kojem se zna što tko mora raditi i na koji način u kom svaki pojedinac ima slobodu, ali i odgovornost za svoje postupke. Sustav koji je zapravo jamstvo sigurnosti, sigurnosti kod investicija, bilo javnih ili privatnih, kod poslovanja, kod provođenja zakona jednako prema svima. Ono što zapravo je dojam da to nije slučajno, naprotiv i daleko od toga da je taj problem došao s ovom Vladom, ali ga isto tako niti ova Vlada nije uspjela riješiti. Štoviše, svojim čestim promjenama ministara i sama narušava jedan kontinuitet i unosi nesigurnost. A primjera da kvalitetan sustav ne postoji ima mnogo, stoga ćemo se fokusirati samo nekoliko njih. Prvi primjer je najavljeni sustav reformi. Moramo priznati da smo očekivali više, više hrabrosti, više odlučnosti, više vizije ne umanjujući pri tom volju i trud, naprotiv mislimo da želja nije upitna. Ali nedostaje pogled 10, 20 godina unaprijed u kom smjeru idemo, koji su nam industrije nosioci i gospodarstva sljedećih 20, 30 godina, koje brojke moramo dostići, koje su nam strateške gospodarske grane u narednom razdoblju. One koje će nam se razvijati paralelno sa sustavom znanosti i obrazovanja, one koje će uzrokovati strateški planirane investicije, one koje će nas dići na jedan viši nivo, to nam nedostaje. Jer kada nema definiranog strateškog smjera ili smjerova, sve ostalo što se nadovezuje tada zapinje, ne uspijeva, nema glavu ni rep i ne realizira se u potpunosti. Imamo primjer tzv. reforme obrazovnog sustava, reforme koja bi trebala biti jedan od temelja razvoja društva, ne samo u društvenom već u svim pravcima. Ali reforma podrazumijeva potpuno promjene sustava, potpuni zaokret u razmišljanjima kao i osiguravanje osnovnih preduvjeta za njenu provedbu. A sustav je promijenjen samo djelomično, zaokreti u razmišljanjima su na bazi individua, a ne sustavni, a osnovni preduvjeti nisu osigurani. Dovoljno je napraviti jedan đir po ruralnim dijelovima zemlje, negdje nažalost i urbanim i pogledati kako nam izgledaju škole, koja je brzina interneta ako ga uopće imaju, kako izgleda oprema potrebna za nastavu. Da, pitanje je da li izgradnja cijelog obrazovnog sustava košta? Naravno da košta, ali ako je cilj kroz određeno vrijeme imati obrazovane mlade ljude u najboljim svjetskim uvjetima i po najnovijim svjetskim standardima, ljude koji će pokretati procese ispred svog vremena tada je to investicija s povratom ulaganja i na taj način je treba gledati. A mi smo zapeli već na jednoj nabavci udžbenika i radnih bilježnica, a s obzirom na to da su štrajkovi postali svakodnevica, očigledno je da smo doslovno pali i na valorizaciji sustava i onih koji u tom sustavu rade. I sada dolazimo do osnovnih pitanja, da li smo postavili cilj gdje želimo biti na gospodarskoj karti Europe u budućnosti? Turizam, u redu ali samo od njega se ne živi. Poljoprivreda i proizvodnja hrane, ali je poljoprivreda strateška grana hrvatskog gospodarstva gdje nam je dugoročna poljoprivredna strategija jer bez obzira na slobodu tržišta države koje sebe vole i poštuju planiraju i štite svoju poljoprivrednu proizvodnju. To rade i po pitanju očuvanja tradicionalnih industrija, poput brodogradnje, naravno s prilagodbom modernim izazovima proizvodnje. A mi imamo prilike čitati ovih dana da Hrvatska ima najveći pad industrijske proizvodnje u EU. Moderne industrije, IT sektor po mnogima velika prilika za ovako malu zemlju. Osim poduzetničkih inkubatora koji su izgradile lokalne i regionalne samouprave i u kojima su mnogi započeli sa svojim start up tvrtkama ne vidi se da je nešto došlo kao rezultat strateškog planiranja. I tako bi mogli nastaviti još dugo, ali nije to cilj, nije to cilj ove rasprave. Cilj je bio ukazati na stvari koje su po našem mišljenju veoma važne i o kojima će ovisiti budućnost Hrvatske i njenih građana. Ali također kroz ovu raspravu cilj nam je podsjetiti na jedan gorući problem gdje očekujemo da uz Istarsku županiju i država preuzme svoj dio problema i odgovornosti, radi se o gospodarenju otpadom u Istarskoj županiji. Istra je poštujući obavezu RH sve sukladno Direktivi EU o odlaganju otpada izgradila Centar za gospodarenje otpadom te je u potpunosti sanirala otvorena odlagališta u gotovo svim jadnicama lokalne samouprave, sve sukladno zakonskim propisima RH koji se tiču predmetne tematike. Iako država je kroz svoja tijela propisala mehaničko-biološku tehnologiju obrade i zbrinjavanja otpada, ista nije uspostavila tržište sekundarnih sirovina uključujući i krupni otpad te nije ponudila dugoročno rješenje zbrinjavanja goriva iz otpada. Zato od Ministarstva zaštite okoliša, vidio sam da je prije ovdje bio i ministar zaštite okoliša, očekujemo učinkovite mjere za uspostavljanje tržišta sekundarnih sirovina i zbrinjavanje goriva iz otpada. A od Fonda za zaštitu okoliša očekujemo obećanu, dogovorenu i sporazumom potvrđenu financijsku pomoć za saniranje evidentiranih nedostataka na Centru za gospodarenje otpadom Kaštijun koje uzrokuju širenje neugodnih mirisa što stvara zabrinutost mještana, izvanredne situacije ljeti i tijekom turističke sezone. Mi jednostavno ne smijemo dozvoliti novu turističku sezonu bez uspostave kvalitetnog, ekološki prihvatljivog sustava zbrinjavanja otpada. Vjerujem da razumijete kakve bi to negativne posljedice bile za hrvatski turizam i za gospodarstvo u cjelini. I na samom kraju, neko je već od kolega spomenuo decentralizacija. Ta riječ koji svi tako lako izgovaraju pred svake izbore, a nitko nema dovoljno snage provesti je u potpunosti, a bez nje nećemo ići naprijed. Stalno ćemo se vraćati na početak na Uravnilovku. Decentralizacija ne isključuje solidarnost prema slabijima, naprotiv, ali nepotpunom decentralizacijom usporavamo one najjače, najsnažnije, da još brže pokreću procese i kažu put onim sporijima, tromijima jer ovih drugih nažalost ima i oni ne mogu vući, ponekad opravdano ponekad ne, ali ne mogu i zato je potrebno potpuno decentralizirati zemlju, a prava decentralizacija je samo ona kad je ona i funkcionalna i fiskalna. Kada damo lokalnoj i regionalnoj samoupravi obaveze, tad im treba dati i mogućnost i alate da ostvare svoja prava i benefite koje će ponovno ulagati u daljnji razvoj. Decentralizacija sigurno nije vođenje sporova između države s jedne strane, te gradova i općina s druge o zemljištu koje pripada tim gradovima i općinama. Kako je još mnogima previše apstraktno za shvatiti da bi većina zemljišta koje je danas u vlasništvu RH trebala biti zapravo vlasništvo gradova i općina, a posljedično naravno i privatno na kojem će vlasnici stvarati nove vrijednosti, kako je još mnogima previše apstraktno za shvatiti da je za razvoj, da je razvoj cjelokupne zemlje moguć i jedino ako većina poreznih prihoda ostaje tamo gdje su stvoreni i gdje će se ponovno ulagati umjesto da hrane previše ogroman, preskupi i previše tromi državni aparat, za početak predlažemo da RH obustavi sve sporove koje ima s gradovima i općinama odnosno povuče tužbe za one čestice koje se nalaze unutar granica građevinskog područja naselja na datume definirane zakonom, te da to zemljište vrati tim gradovima i općinama. Tada će se polako početi buditi nada kako ipak postoji šansa da netko shvaća zašto su najrazvijenije europske države decentralizirane i zašto im nije koncentracija moći u samoj jednoj točki.

Prelazimo na slijedeću raspravu, u ime Kluba zastupnika Hrvatskih suverenista i nezavisnih zastupnika, poštovani kolega Hrvoje Zekanović, izvolite.

Pozdravio bi prvo predsjednika Vlade, Andreja Plenkovića, međutim on je upravo napustio sabornicu, pozdravljam zato ministra Marića, dopredsjednika HS, kolegice i kolege, dakle ja sam pozorno slušao predsjednika Vlade, on eto moće mene pregledati kasnije, kasnije na televiziji ili možda na društvenim mrežama što sam mu imao poručiti, a zapravo njega vjerojatno nije ni briga, on je govorio o Agrokoru, govorio je o manjinskim pravima, govorio je o društvenim podjelama, o lažnim informacijama, a sam ih je iznosio, govorio je o pravnoj sigurnosti, vidimo kako je RH u tom smislu sigurna, govorio je o govoru mržnje, a onda je malo govorio i protiv SDP-a, evo baš se to i fino osjetilo kako se izbori bliže i kako se on odjednom mora udaljit od SDP-a jer u suprotnom hvata isto glasačko tijelo, ako on danas govori protiv suverenista kao što je govorio cijelu kampanju za europske izbore jer smo mu najveća konkurencija, e onda je u problemu, onda će imati još lošiji rezultat nego što je imao, tako da se on vraća onom svom tradicijalnom neprijatelju, pod navodnike naravno, a to je SDP-u, pa eto govori protiv SDP-a. Osjeća se da je vrijeme izbora blizu i da je savjetovan, ovaj put je savjetovan da mora uzeti one desne tradicionalne glasače HDZ-a, a to može samo na način da napada SDP iako, ja moram naglasiti, a svi koji ovo gledaju neka razumiju, Andrej Plenković nema ništa protiv stavova, svjetonazora i ideologije SDP-a, dapače on bi se tu savršeno uklopio, znači on bi bio jedan savršen predsjednik SDP-a i ono što ja uvijek tvrdim, a zapravo javnost već i zna, sutra, sutra će to biti i velika koalicija Andrej Plenković i kolege iz SDP-a, dakle to će, znači oni će pokušati upravljati državom. Nadalje, on je počeo za promjenu spominjati njegovanje vjere i tradicije, govorio o neovisnosti pravosuđa, o digitalizaciji, govorio je o tome da ima manje dužnosnika i to je laž, to nije neistina, to je laž, znači dužnosnika ima više nego što ih je bilo, samo što ih je on u nekom segmentu nazvao znači državnim službenicima, al ih ima više, državni aparat nikad nije bio veći.

Andrej Plenković koji je, ponovit ću, nije tu nažalost, evo upravo je izašao kad sam ja došao za govornicu, ne zna da Osijek više nema 103 000 stanovnika, nego 30-40 000 manje, 30-40 000 manje, dakle to je laž, dakle Osijek ima 30-40 000 manje koje je izgubio mahom za vrijeme njegovog mandata. Govorio je onda o kurikulumu, inače hrvatska riječ je kurikul, on koristi onaj izraz koji koristi njegov koalicijski partner HNS odnosno ministrica Divjak, a koja nije hrvatska. Dakle, on nije pogriješio jer to je čovjek koji govori jako mnogo jezika, on je jarudit, nego on namjerno koristi riječ koja nije hrvatska, a to je kurikulum, a hrvatska riječ je kurikul, kao što i kolege iz SDP-a koriste tu riječ i reču nažalost većina kolega iz HDZ-a koji moraju slušati i slijediti svog predsjednika stranke. Govorio je o obitelji, znači govorio je o obitelji i govorio je kao o temeljnoj zajednici života odnosno nekakvog društva i onda je lijepo rekao da u RH imamo negativne demografske trendove, a onda je odmah, nakon toga je rekao imamo pozitivne demografske trendove, pa je kazao da je u 2018.g. rođeno 417 djece više nego lani, točno, pa je rekao da imamo prirodni prirast za 927 ljudi, djece, nego što je bilo u 2017., a to je laž, to je laž jer nemamo prirodni prirast, nemamo rast broja stanovnika imamo prirodni pad koji je samo mrvicu manji nego što je bio u prethodnoj godini a ove godine ćemo imati veći nego što je bio u 2018., i to nije ni kazao pa ću i ovaj put kazati jasno i glasno ono što hrvatska javnost mora znati, u 2018. g. s kojom se pohvalio Plenković, s kojom se pohvalio naš predsjednik Vlade, nije rođeno 927 stanovnika više nego što je umrlo nego je urmo 15 761 stanovnik više nego što je rođeno, 15 761 više.

To su strašne brojke, to je strašno. A nisam spomenuo a sad ću reći i negativnu migracijsku bilancu.

Dakle hrvatska država trenutno ima manje od 4 milijuna stanovnika. Vratit ću se opet maloprije na ono napadanje SDP-a. Neće napadati suvereniste više zbog toga što su suverenisti ostvarili treći najbolji rezultat u državi i boji se da ne bi rasli a rasti ćemo, tu smo i rastemo bez obzira na njegovo napadanje ili nenapadanje. Ono što još moram naglasiti a iznimno je važno a to je reforma školstva, tzv. Škola za život.

Pa kad govorimo o toj famoznoj Školi za život, znate li da djeca nemaju tablete a krenuli su u tzv. projekt te reforme? A onda kažu profesori pa dobro djeco, imate smartphone. Prosječan smartphone, znači pametni telefon košta 1500 kn, to je još jedan udar na džep hrvatskih obitelji o kojima je lijepo, onako sam empatijom maloprije govorio naš predsjednik Andrej Plenković sa ove govornice. Kada djeca dođu u školu kažu im profesori ajde djeco sada proguglajte, potražite na internetu neki podatak ali nema Wi-Fi-ja u školi, nema mreže. Dakle djeca moraju imati plaćeno roditeljskim novcem svoj Internet jer inače ne mogu funkcionirati, jednostavno ne mogu biti na nastavi. I onda mi govorimo o Školi za život. Još jedna tema koju predsjednik Vlade nije spomenuo a demografiju koju ja govorim 5 minuta ili 10 od mojih 20, predsjednik Vlade je potrošio 30 sekundi od sat vremena, to je njegova briga za demografiju. To je njegova briga za demografiju. A slijedeća tema je migrantska kriza. Nije se usudio spomenuti da trenutno tisuću migranata maršira, imate snimke na internetu, pogledajte, maršira prema hrvatskoj granici, tisuću migranata. Rekao je da je Hrvatska zaustavila nekoliko stotina krijumčara tobože a nije rekao koliko je migranata promarširalo kroz Hrvatsku bez putovnice, bez dokumenata, neovlašteno preko teritorija Hrvatske. Dakle, smatram da predsjednik Vlade Andrej Plenković skreće fokus sa bitnih stvari i najbitnijih stvari o kojima je govorio u kampanji a govorio je ponovit ću, o demografskom oporavku Hrvatske a toga nema.

A kad treba provoditi politiku kršćanskih demokrata, premijer Vlade Andrej Plenković nije kršćanski demokrat. On ima obvezu od strane Ustavnog suda staviti u proceduru, dati ovdje u ovaj dom novi zakon kojim bi se reguliralo pitanje pobačaja. Ja taj zakon nazivam zakon o zaštiti života, on ga naziva zakon o pobačaju i još neki kolege iz SDP-a, nažalost mnogi iz HDZ-a i mnogi drugi. On je kršćanski demokrat kada treba primiti izaslanstvo HBK, Hrvatske biskupske konferencije ovdje kod sebe na Markovom trgu a nije kršćanski demokrat nit je kršćanin kad treba zaštititi život od njegovog začetka, kad treba sve ono što ti biskupi koje je primio, propovijedaju, to ga ne zanima. I stoga sam mu dao knjigu, dobio je i posvetu od Abby Johnson knjiga, „Neplanirano“ Žena koja je doživjela svoju katarzu, koja je bila voditeljica klinike za pobačaje. Danas Andrej Plenković vodi državu na isti način kao što se i u toj klinici, kao što su se događale u toj klinici pobačaji, tako se događaju i u Hrvatskoj.

Nadam se da je makar pročitao poruku i da će kao kršćanin, kako se on naziva da je, razmisliti o poruci i napraviti ono što u konačnici crkva, a kojoj on formalno pripada i propovijeda zašto se zalaže.

Izvolite. Hvala lijepo poštovani potpredsjedniče Hrvatskog sabora. Uvaženi ministre Mariću, kolegice i kolege, mi smo imali prilike slušati premijera i Izvješće o radu Vlade za 2019. godinu. Premijeru je očito, ima nekih drugih stvari, pa uvijek imaju neki mogućnost da govore kad je premijer tu, a drugi imaju mogućnost da govore kad premijer nije tu. Svi smo pripremili određene govore, a onda je premijer održao u sat vremena nešto što teško da se može samo nazvati Izvješće o radu Vlade za 2019., ja bih to nazvala jednim predizbornim govorom. Trg Sv. Marka na kojem se mi nalazimo je uvijek prepun turista koji dolaze tu bez obzira da li ujutro ili navečer i zamislite jednog od tih ljudi koji je slučajno zalutao, imao prilike slušati Izvješće o radu Vlade za 2019. godinu i ne znajući ništa što se dešava u Hrvatskoj on bi s pravom došao i rekao, ljudi moji pa to je idealno, pa ja uopće ne razumijem zašto vi imate primjedbe na rad te Vlade, pa ta Vlada bi trebala ostati i dalje, pa vi bi trebali u vašem saboru odnosno vašem parlamentu donijeti odluku da ta Vlada radi i slijedećih 4 godine jer ti rezultati su savršeni. Ali mi koji živimo tu mislimo nešto drugačije. Tako da bi ja ovo umjesto izvješće o radu Vlade nazvala predizborni govor gospodina Andreja Plenkovića, a onda bi u podnaslovu bilo, kako namiciti koalicijske partnere. Mene zanima gospodine Plenkoviću i gospodine Mariću kad ste donijeli odluku o ovom povećanju plaća, kad je to bilo? Jer cijeli vikend mi slušamo kako je, odnosno u petak smo imali priliku onako vidjeti kad je premijer izašao van i rekao povećat ću plaće 100% Iza toga je pustio svoje koalicijske partnere iz ove poznate trgovačko ucjenjivačke koalicije i polako ih je micio da vidim šta ćete sve napraviti. To su bili govori koalicijskih partnera, pozicija vezanih uz parlamentarne izbore da svako pokaže da je on baš taj koji je omogućio povećanje plaća, da je on baš taj koji je osigurao nastavnicima i profesorima bolju plaću. I gledao je što se dešava. I onda je vrlo jednostavno izašao danas, najprije je povukao cijeli onaj set zakona vezano o, uz rad do 68 tako da smo tu završili temu poslodavaca, a onda je izašao van za ovu govornicu i rekao, dečki moji u toj koaliciji sam ja gazda, a vi meni trebate onoliko koliko ću vas ja pustiti da mi trebate i to je bio taj govor koji je danas gospodin Plenković imao. Ali da se vratim na onog turista koji se šeće Markovim trgom i koji se pita što je tu. Mi koji živimo tu, koji radimo tu imamo potpuno pravo se pitati i reći neke druge stvari. Tako da evo ja ću ići malo redom, nešto što zovemo reformama. Na ovom našem polju u Hrvatskoj vrlo često i vrlo rado koristimo riječ reforma, ali bojim se da reforma ne stanuje u prostorijama Vlade, da reforma je zapravo samo jedna zgodna riječ i da od reforme baš i nema nešto. Pa ću nekako ići redom. Ajmo vidjeti mirovinsku reformu. Mirovinsku reformu kako je to izgledalo? Najprije smo se tu slušali da je to nešto savršeno i najbolje na ovom svijetu, onda su uloženi milijuni u kampanju i onda kad su ljudi izašli van, onda se odustalo. Nema je. Sutra ćemo imati jedan zakon u koji će biti ugrađeno samo ono što se kroz referendumsko pitanje pitalo, a ono što je bila nekakva savršena ideja rada do 68 godina kad su poslodavci rekli ljudi moji nemojte odgovornost sa države prebacivati na nas, kad su najavili da će danas imati presicu od toga se odustalo, ali ajdemo biti iskreni i nemojmo se lagati. Nismo mi ništa drugo ni očekivali. Obrazovanje, u obrazovanju reformu koju smo vidjeli imamo zaista novu reformu modernog modela štrajka, pa se sad to zove štraj koji cirkulira od županije do županije i to imamo. I tako se pale i gase lampice pa budući da imamo e-imenike da roditelji dobivaju obavijesti mailovima, pa onda sad roditelji gledaju mail samo da vide da li da djecu pošalju u školu ili ne. I to su zapravo te lampice štrajka koje se pale po Hrvatskoj i bojim se da su to jedine lampice koje se glede reforme obrazovanja su se upalile jer kad imate nesposobnog i kupljenog koalicijskog partnera koji se brine samo o nabavljanju raznovrsne opreme za škole i kad ste njemu dali budućnost Hrvatske u ruke to možete i očekivati. Ali gospodine Plenkoviću ta odgovornost je na vama, vi ste taj koji ste odgovorni za to i vi ste odgovorni za to što zbog vas i vaše Vlade svaka nova generacija sve više i više zaostaje i svakoj novoj generaciji šanse za uspjeh su sve manje. Ajmo o reformi zdravstva iako oko tome g. Plenković nije htio reći ništa, reko je da će bit u popodnevnim satima kad će vjerojatno povučen već, imali smo pred godinu dana, doći tu u 15-tak, 20 minuta formalno obranit ministra Kujundžića, onda ga ostaviti da se brani tu, jer nešto što je karakteristika ove Vlade, to vam je valjda i to zarazna bolest, to je bahatost. Naš premijer, zaista ga karakterizira ta jedna bahatost, ali ta jedna bahatost je očito prijelazna, pa karakterizira i ostale ministre, pa ćemo imati priliku vidjeti kako to g. Kujundžić koji je, već najavljuje da očekuje i da se baš veseli gdje će, veseli raspravi gdje će se on očito na osobnoj raspravi, na osobnoj razini raspravljati s pojedinim saborskim zastupnicima. Kako izgleda reforma zdravstva? Izgleda tako da medicinske sestre i tehničari pod prozorom Markovog trga traže povećanje jer im ta bijedna crkavica koja, koju dobivaju za svoj rad, zaista nije dostatna. Ali pri tom nemamo nikakav problem i da se budu odluke Vlade gdje se ulaže u gubitaše, kao što je recimo Croatia airlines, zašto? Možda zato jel će ti ljudi koji su ispod prozora Vlade štrajkali brže do Münchena doći avionom, nego kad idu autobusom i naravno uvijek je karta u jednom smjeru. Zdravstvo je u raspadnom stanju, a mi, premijer nije htio u ovom govoru ništa reći, al sam sigurna da će zaista štititi svog ministra, a ono što svi vidimo i znamo da taj ministar zaista vrlo teško može voditi i kućni savjet. I to, ova Vlada i njen rad, ali uvijek odgovornost je na prvom čovjeku, odgovornost je na g. Plenkoviću iako zaista moram priznati nije baš sve ministre g. Plenković bio spreman otrpiti do kraja. Kad se ljudima odnosno ministrima taj putar cijedio s glave, a pekmez padao s ruku i policija počela kucati na vratima, e onda se ohrabrio i napravio rekonstrukciju Vlade i to sve zajedno bilo bi smješno da nije žalosno. Kad je riječ o institucijama, ja sam prvi put čula od premijera, ja sam zapravo ono kad vidite životopis premijera onda tamo piše da je naš premijer pravnik, ali prvi put sam čula da premijer voli crtat, pa je onda premijer nacrtao Povjerenstvo za sprečavanje sukoba interesa, pa očito to povjerenstvo nije do kraja razumjelo što je naš premijer nacrtao, ali on svojim postupkom gazi institucije i to je inače, gaženje institucija je inače način rada ove Vlade jer premijer je odlučio dokumente ne dostaviti povjerenstvu, ali meni se čini da bi trebao imati hrabrosti i provesti nešto do kraja. Ajdemo g. Plenkoviću, imajte hrabrosti i pošaljite u ovaj parlament Zakon o ukidanju povjerenstva, pa provedite to do kraja, pa da vidimo da li će ga ovaj HS izglasati i dal je u stvarnosti ste u stanju gaziti instituciju ili je riječ bilo zapravo samo o jednom bezobrazluku, jer uvijek, ali baš uvijek, prijezir prema institucijama RH idu ruku pod ruku s ustima punim tobožnjeg domoljublja, ali dobro. Imamo dojam i koji vi ostavljate da nam u Europi ide sve dobro, da će RH uskoro preuzeti presjedanje, što je činjenica, al tu postoji jedna mala nelagoda ili šteta, da vodeće članice EU, prvenstveno Njemačka i Francuska nisu baš impresionirane da smo mi spremni za to, pa su nam za svaki slučaj poslali i organizirali tutorstvo i nadzor nad predsjedanjem, isti oni koji kako stvari čine nas baš ne žele pustiti u Schengen odnosno njima je strah da to naše predsjedanje ne bude fijasko. Zašto? Pa zato što u briselskim hodnicima se ipak zna s kim se ima posla. Kako idu pripreme? Nemamo pojma. Koji su prioriteti predsjedanja, u Zagrebu se govori jedno, a u Briselu drugo, a to je, imali smo prilike zaista ove godine slušati, najvažnije odnosno najsnažnije područje g. Plenkovića, pa je stoga ispalo da zapravo maksimalnu energiju je g. Plenković koristio da pozicionira sebe, pa onda da pozicionira članove HDZ-a, a za državu šta je ostalo, nije važno, ostalo je malo. Imamo tu primjer, slučaj gđe. Lore Vidović kad je premijer jasno rekao da ga predstavnici RH u međunarodnim tijelima zanimaju samo ako su HDZ-ovci. Kad bi bilo tko od nas, bez obzira da li je sa strane vladajućih ili sa strane opozicije, morao onako relativno brzo nabrojiti tri rak rane našeg društva, sigurna sam da bi jedno od ključnih stvari bilo pravosuđe, ali s pravosuđima nema hrabrosti ova Vlada i ovaj predsjednik Vlade uhvatiti se u koštac. Jedan od glavnih razloga nepovjerenja građana i mogućih investitora u državu nastavljaju punite rubrika skandali vezani uz pravosuđe u svim našim medijima. U proceduru su poslati zakoni koji zapravo baš ništa bitno ne mijenjaju, imamo dojam da se nešto dešava, ali se stvarno ne dešava. Mi u GLAS-u smo poslali u saborsku proceduru zakon kojim se jasno definiraju odgovornosti sudaca za rad kazne i nagrade za one koji rade loše odnosno dobro, samozadovoljno taj ste zakon odbili. I možemo tako u nedogled, možemo tako nabrajati i navoditi i gospodarstvo i iseljavanje i demografsku obnovu i društvenu pravednost i solidarnost i nadilaženje društvenih podjela i zaštitu obitelji i poduzetništvo i investicije i poljoprivredu i ruralni razvoj i kreiranje radnih mjesta i javnu upravu i ravnomjerni razvoj svih krajeva Hrvatske i zaštitu socijalno najugroženijih, kulturu, manjine, medije, sve su to pojmovi iz programa vašeg gospodine Plenkoviću i vaše Vlade. I sada se moramo upitati u kojem se od tih područja nešto napravilo? Zapravo se ne moramo pitati jel odgovor znamo, osjećamo ga svi, svi građani RH to osjećaju. Nitko ne očekuje da predsjednik Vlade ima čarobni štapić, nitko ne očekuje da jednim pokretom tog čarobnog štapića se riješe svi problemi, ali očekujemo da će se nešto početi rješavati. I stoga premijer u izvješću o radu Vlade zapravo održi predizborni govor i održi niz obećanja što će on obećati i što će napraviti. Čemu čuđenje? U predizbornoj godini to je uvijek tako. Ali ono što mi znamo, mi znamo kako je bilo te tri godine i znamo što se je napravilo, a nije se napravilo ništa. Zapravo, napravljena je jedna reforma da bih bila iskrena do kraja. To je reforma datum državnih blagdana. I stoga drage moje sugrađanke i sugrađani, obrazovanje, zdravstvo, pravosuđe, javnu upravu, investicije možete potpuno zaboraviti sve vaše i naše probleme riješit će se kada opet službeno ćemo proslavljati dan kada je HDZ prije 29 godina prvi put došao na vlast i to ćemo službeno svi zajedno proslavljati. U ime Kluba zastupnika Stranke rada i solidarnosti nezavisni zastupnika poštovana kolegica Marija Puh. Izvolite. Zahvaljujem potpredsjedniče Sabora. Obrazovanje, demografija i zapošljavanje klub Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika ova tri stupa stavlja kao prioritete kojima bi se mi u Hrvatskoj trebali baviti, a koje ujedno smatramo i prioritetima kojima bi se trebala baviti Vlada. Iznimno mi je drago da je predsjednik Vlade se danas dotaknuo u svom izvješću baš svakog od ova tri stupa koja mi u klub Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika smatramo najvažnijima. Obrazovanje, pogotovo ono osnovno obrazovanje koje je zapravo i ustavna kategorija i upisana u Ustavu od ove godine ima jedan veliki napredak. Ova jesen bila je prva jesen kada su građani puno lakše i smirenije dočekali početak nove školske godine, sve osnovnoškolce udžbenici su dočekali na njihovim mjestima u školama. I ono što je posebno važno za napomenuti je da je baš zalaganjem kluba Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika došlo do toga. Također jako je bitno što se tiče besplatnih udžbenika da napomenemo da su i oni na kraju osigurani za apsolutno sve predmete iako se odlukama koje su dolazile iz ministarstava željelo iz toga izbaciti izborne predmete koje učenici moraju izabrati i samim time im oni postaju obavezni predmeti. Ja osobno što se tiče samog obrazovanja moram istaknuti veliko zadovoljstvo što je ova Vlada ispravila dugu nepravdu koja je bila prema mojoj Krapinsko-zagorskoj županiji. Mi smo naime bili jedina županija u RH koja nije imala apsolutno nikakvu mogućnost da studenti ostanu živjeti u svom mjestu i da tamo mogu besplatno studirati. Ova godina se definitivno može i mora označiti kao povijesna godina za Krapinsko-zagorsku županiju po temi i pitanju obrazovanja. Prije dva tjedna prva generacija studenata upisala je Veleučilište Hrvatsko zagorje-Krapina na područje moje županije bez bilo kakve obaveza plaćanja školarine. Sve ono o čemu sam govorila kada sam upozoravala potrebu prijenosa osnivačkih prava Veleučilište Hrvatsko zagorje-Krapina na RH se i ostvarilo. Broj studenata koji su ove godina aplicirali za upis se nemjerljivo povećao u odnosu na apsolutno sve protekle godine kada je studiranje u Krapini koštalo nažalost i više od 15.000 kuna i to po godini. Kod ove priče jedino nam još ostaje otvoreno pitanje pomoći osnivačima Veleučilište Hrvatsko zagorje-Krapina. Naime, mi smo donošenjem u ovom Visokom domu u proračunu za 2019. godinu predvidjeli da će država osnivanje odnosno prava veleučilišta preuzeti na sebe za cijelu 2019. godinu, a to se dogodilo tek u srpnju pa su svi naši osnivači koji su već i do tad znatna sredstva uložili u preživljavanje veleučilišta kroz protekle godine doveli teret financiranja njegovog funkcioniranja i prvu polovicu ove godine, iako smo mi u državnom proračunu imali osigurani novac za cijelu godinu financiranja veleučilišta. Što se tiče demografije, posebno bih se osvrnula na obnovu i izgradnju dječjih vrtića za što su bila osigurana sredstva iz više izvora što preko mjere 7.4., a što preko Ministarstva demografije i obitelji. Naravno da pozdravljamo takve postupke i mislimo da treba omogućiti da svi naši građani imaju mogućnost ostavljanja na čuvanju svoju djecu dok odlaze na posao. Također trebamo voditi brige i o tome da se omogući ostanak djece u vrtiću i u popodnevnim satima jer znamo da ne rade svi od 7 do 3 nego postoji i smjenski rad pa onda popriličan broj roditelja često ima problem gdje će s djecom kada rade popodne. Naš prijedlog je da bi trebalo razmisliti o nekoj racionalizaciji sustava upravljanja vrtićima jer sada su bile jedinice lokalne samouprave te koje su se javljale na natječaj i koje rade i grade vrtiće a gledajući malo projekte i ono što se gradi, neke od jedinica lokalnih samouprava su radili vrtiće čak i za kapacitet od svega tridesetero djece. Znamo da nijedan vrtić ne može biti rentabilan ako nema upisano oko stotinjak djece. Vrtići će se izgraditi, oni će biti tu no pitam se gdje će jedinice lokalne samouprave kroz nekoliko godina naći sredstva za sufinanciranje tzv. hladnog pogona za svaku buduću godinu? Po meni trebalo bi pristupiti nekoj racionalizaciji barem na razini županija. Treba razmišljati o eventualnoj uspostavi javnih ustanova ili nečega drugoga u koje bi ušli svi javni vrtići pa bi se tada smanjila sredstva koja su potrebna za ravnatelje, tajnice, stručno osoblje poput pedagoga, psihologa, logopeda. Oni bi tada stajali na raspolaganju svima a i puno lakše bi bilo upravljati sa zamjenama koje su potrebne prilikom bolovanja, porodiljnih ili drugih slučajeva kada će biti zaposlenici spriječeni doći na svoj posao. Što se tiče porodiljnih i roditeljskih naknada, moram reći da je ova Vlada stvarno učinila ogromne pomake i povećala ih no moja apel za budućnost je da se razmisli o potpunoj delimitaciji roditeljskih naknada za drugih 6 mj., da žene koje koriste porodiljni godinu dana tijekom cijelog tog perioda, primaju iznos svoje prave plaće s radnog mjesta. Znam jako puno svojih vršnjakinja koje iako razmišljaju o trudnoći, jako dobro kalkuliraju jer ih demotivira činjenica da će u drugih 6 mj. imati poprilično manje prihode nego što ih to imaju na sadašnjem svojem radnom mjestu. Vjerujem kada bi došlo do delimitacije porodiljnih naknada, da bi se broj rođene djece značajno povećao pa bi i ove trenutne brojke koje su bile za 417 više rođenih u 2018. g. se još značajno povećale. Decentralizacija. Pojam koji se godinama provlači u našem javnom prostor. Ja bi rekla da on konačno dobiva svoje obrise i svoj smjer kojim bi on trebao krenuti. Za vrijeme svih prijašnjih Vlada naše jedinice lokalne samouprave pale su na koljena pogotovo tu govorim o jedinicama lokalne samouprave u kontinentalnoj Hrvatskoj a poseban naglasak se treba staviti na one koje su imale status brdsko-planinskih i potpomognutih područja. Tada kod prijašnjih Vlada mnogi su ostali i bez do 40% svojih izvornih prihoda uslijed već ugovorenih projekata i planova za buduće. Pitam se kako bi vama bilo da sutra ostanete bez 40% svojih prihoda bez bilokakve najave ili slutnje da će se to dogoditi? Porezne reforme ove Vlade te zakonska rješenja o brdsko-planinskim i potpomognutim područjima donekle su stabilizirali situaciju i omogućile su da jedinice lokalne samouprave stanu na noge. Naš apel je da se i kod budućih poreznih reformi posebno briga vodi o jedinicama lokalne samouprave da nam se ne bi opet ponovio crni scenarij od prije nekoliko godina. Sufinanciranje EU projekata jedinica lokalne samouprave odnosno pomoć koju država daje u podmirivanju vlastite komponente, po nama je iznimno bitna. Kako bi naše povlačenje sredstava iz europskih fondova bilo što bolje, potrebna je dodatna pomoć jedinicama lokalne samouprave te smatramo daje potrebno razmisliti o povećanju ove stavke jer su već sad mnoge jedinice lokalne samouprave dizale kredite kak bi zatvorile vlastite komponente u financiranju pa je upitna njihova mogućnost prijave na buduće natječaje koji će tek doći a isto tako i pripremu projektne dokumentacije za buduću omotnicu. Jedinice lokalne samouprave je potrebno osnažiti i biti im potpora jer ipak su one prve adrese na koje se obraćaju naši građani prilikom bilokakvih svojih zahtjeva ili ne daj bože problema. Prometna infrastruktura je bila područje na koje ste se također osvrnuli u vašem izvješću, konačno nakon godina i godina obećanja gledamo Pelješki most kako iz dana u dan raste, Hrvatska će konačno biti ponovno prometno povezana. Gradilišta su na strane i to je dobro i potrebno je da ih bude još više. Ovih godina ja bi rekla da je bilo dosta veliko težište stavljeno na cestovnu infrastrukturu a mislim da bi bilo dobro da u budućem razdoblju i kod prijave i pregovora oko budućih omotnica iz EU-a se malo više fokusiramo na željezničku infrastrukturu. Ja osobno sam za svoja putovanja po Europi češće i radije birala željeznički prijevoz od onog zračnog i stvarno moram reći da sam uživala i želja mi je da i u RH kroz nekoliko godina možemo putovati vlakom po europskim standardima. Često sam ovdje u Saboru pričala o prometnoj nepovezanosti i izoliranosti mnogih ruralnih područja, naši građani su u nekim dijelovima RH jednostavno izgubili vezu sa svijetom i nemaju mogućnost sa javnim prijevozom doći ni do bolnice ni do nekog malo većeg grada, jednostavno moraju imati vlastiti automobil ili moraju posuđivati automobil ili moliti nekoga za prijevoz. Ono što klub Stranke rada i solidarnosti i nezavisnih zastupnika predlaže je integrirani prijevoz kao rješenje za takve naše sredine. Znam da je osnovana radna skupina za izradu Zakon o integriranom prijevozu, moj apel je i prema vama, prema Vladi, da to stavite u svoj fokus kako bi što prije imali gotovo zakonsko rješenje i da krenemo navikavati građane da što više koriste javni prijevoz, a i da što manje zapravo budu prometno izolirani u ruralnim sredinama. I za kraj moram iskoristiti ovu priliku i reći da s nestrpljenjem i optimizmom čekam najavljenu sjednicu Vlade RH koja će se održati u Krapini i nadam se da će određeni projekti koji će biti tada dogovoreni dati jedan dodatan zamah Zagorju i cijeloj našoj sredini. Zahvaljujem kolegici Puh. Slijedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HDS-a, HSLS-a i HDSSB-a. Poštovani kolega Goran Dodig. Izvolite kolega.

I vama gospodine predsjedniče, gospodine potpredsjedniče. Ja nisam bio spreman da se govorim danas, al sam odlučio da govorim tu i da imam veliku potrebu da kratko govorim danas, a govorim iz dva razloga.

Pa još ću jednom spomenuti zašto nisam mogao govoriti.

Hvala bogu ostao sam živ i danas mogu govoriti.

Ocjenu koju mogu dati predsjedniku, zašto vi mislite da ste u pravu, molim, ne, [[Upadica: Molim vas kolega.]] prvo ću ocijeniti njegovu intelektualnost, intelekt. Njegova, moja ocjena odličan. A može, može možemo diskutirati, može slobodno, ali vi kao unaprijed znate da nešto ne vrijedi, a ja želim govoriti sada da je to čovjek koji ima intelekt, intelekciju koja ga čini odličnim.

Razumijevanje realnosti njemu bi dao vrlo dobar, realnosti u životu se mora dobro razumijevati mora gledati kako će gledat čovjek u politici, kako će se ponižavati u društvu i kako će

Ja nikada nisam vas uvrijedio niti jednog ni drugog, ni trećeg, ni četvrtog. … [[Upadica se ne razumije.]] Nemojte mi govoriti.

I bez obzira koji bio predsjednik ja podržavam HDZ jer morate voditi računa o toj činjenici.

Hvala vam lijepo što ste me čuli. Zahvaljujem kolegi Dodigu. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika HNS-a poštovani kolega Stjepan Čuraj. Izvolite. Poštovani predsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. Proteklih godinu dana sigurno je dobro što možemo i imamo dosta konkretnih stvari za istaknuti. Naravno, ne trebamo se uljuljati i reći da je sada sve gotovo i da smo sve napravili, uvijek ima prostora za više i sigurno u ovim najavama to mogu iščitavati. Svakako da neke od najava koje smo čuli, a i ono što se napravilo kada govorimo o nekim poreznim i financijskim aspektima rada ove Vlade i mjera koji su doneseni iz zakona, pravilnika i sve druge, minimalac koji je povećan na 3.000 kuna i da se najavljuje svakako dodatno povećanje. Ono mora biti kao što smo govorili ne dekretom nego sukladno promišljeno i znajući šta to znači prema našim poslodavcima i koje su kompenzacijske mjere i kako su se one pokazale u kojoj mjeri funkcioniraju. I s njima sigurno na umu je onda i povećanje minimalne plaće nešto što bi mogli razmišljati i pozdraviti za apsolutno povećanje dalje. Što se tiče poreza, mislim da podatak koji smo čuli da u tri mjere poreznog rasterećenja ukupno gospodarstvo i građani su manje uplatili poreza, nešto im je više ostalo novaca u iznosu od 8 milijardi kuna, što je svakako pokazalo se kao dobar smjer u smislu da svako rasterećenje je dovelo do povećanja potrošnje i da je to pratilo rast poreznih prihoda. Dakle, smanjiš poreze, porezni prihodi ti rastu, to je nešto što je normalno, što je u krajnjoj liniji već i počelo ja mislim i vjerujem još one prve porezne reforme kada smo krenuli u povećanje osobnog odbitka 2015. godine. I to se pokazalo dobro i pokazalo se dobro što se radi sustavno, što se radi planski, što nije na hu bu, što nije odjedanput i da je to gospodarstvo i da su građani zapravo reagirali. I sigurno i najava svaka koja ide u daljnje porezno rasterećenje plaća je nešto što prije svega u HNS-u pozdravljamo i za što se i zalažemo pa čak i ako ide na uštrb linearnog smanjenja PDV-a koje vjerujem da ne bi donijelo konkretno nikome bolji standard niti nikakvo dodatno rasterećenje stvarno gospodarstva, a sigurno da možemo to tražiti kroz ovakvu preraspodjelu u boljem solucijama i za građane, ali i za naše gospodarstvo i to apsolutno pozdravljamo, dakle i najavljeno povećanje osobne olakšice, ali i ostalih mjera naravno uz napomenu da se i dalje pogotovo što je napravljeno u ovom mandatu, da se dalje vodi računa o fiskalnom izravnavanju naših općina i gradova, da nešto što smo mi predlagali još u onom sazivu s SDP-om tada nije uspjelo proći, danas na snazi i da upravo na taj način vodimo računa i ravnomjernom razvoju naše cijele Hrvatske i fiskalnih kapacitetima naših i općina i gradova da oni ne smiju biti ti koji su zakinuti bilo kakvim poreznim rasterećenjem jer onda nam se događa kada rasteretimo one koji su, kako bi rekao ministar Marić u poreznim škarama, koji imaju nešto veće plaće, oni koji imaju manje to ne osjete, a uzmemo gradovima i općinama, a oni to kompenziraju povećanjem komunalnih usluga, javnoga prijevoza, smanjivanjem ulaganja u sport, udruge, zapravo imamo pad standarda. Ono što je dobro kada gledamo fiskalno, suficit druga godina za redom u iznosu od 0,2% BDP-a ili gotovo 800 milijuna kuna, mislim da to jasno govori da se ovo radi sustavno i planirano i da je imalo i ima uvijek prostora da ide se ono što će donijeti boljitak svim našim građanima. Sukladno tome i udio javnog duga pada, dakle mi ispunjavamo daleko one mastriške kriterije i apsolutno kada govorimo i o neravnoteži izlasku iz procedure prekomjernog proračunskog deficita, dakle, sigurno da su to određeni podaci koji, zašto to govorim? Tako je i premijer rekao, da nam sve to jamči niže kamate, jeftinije zaduživanje, al ne samo od države jer smo tu čuli sa 12 na 9 milijardi za kamate i manje od 9, ispod 9, nego i za građane jer danas ne morate biti preveliki ekonomski stručnjak da odete i da vidite koliko određeni proizvodi financijski i krediti koštaju i tu se već vidi prvo naličje stanja u državi i stanja i financijskog stanja i državne blagajne i makroekonomskih pokazatelja, a to govore i ove agencije, to je ono što građani osjete, to je ono što njima treba reći da oni danas koji imaju veće kamate mogu i moraju i trebaju ili bi trebali otići kod druge banke i u istu banku i tražit refinanciranje svog kredita, apsolutno legalno, moguće, ako je netko digao stambeni kredit 6% prije 5.g., danas ga može dobit za 3, al ako su ostale stvari iste. To je danas suština i realnost, zato i ovim putem koristim da pozovem građane nek se interesiraju, nek odu kod svojih osobnih bankara i nek traže ponude, odu kod drugih banaka, apsolutno je moguće jel nije kad si jednom digao kredit da to sada do kraja života u tih 30., 20., 15.g. kolko je ročnost da to tako mora bit, ne mora, to građani trebaju znati, novac je sada daleko jeftiniji i mogućnosti su veće za građane, a što je naravno sve posljedica sveukupnog stanja u državi i javnih financija. Tako da apsolutno što se tiče gospodarskih postignuća mislim da smo na dobrom tragu, da ove najave što se tiče i naših nastojanja i u povećanju plaća da imaju temelj i to se je sada i pokazalo, da sigurno da ono što nam je apsolutno bitno u mandatu ove Vlade je naravno i u resorima koje imamo HNS i formalno vodi, ali prije svega je stavio svoj sav usmjerenje, prije svega za, kada govorimo o potpredsjedniku Vlade i ministru Štromaru, da u ovih pa i godinu dana pogotovo imamo energetski obnovljeno preko 1300 bolnica, škola, dječjih vrtića, dvorana, učeničkih domova itd., od čega milijardu i po bespovratnih sredstava, preko milijardu kuna vrijednih projekti energetske obnove više stambenih zgrada, deseci tisuća ljudi imaju sada bolju nekretninu, vrjedniju nekretninu i manje troškove, onako da najjednostavnije kažem, to je energetska obnova, to nam ona donosi sa tuđim novcima, naravno a da ne govorimo o javnom sektoru. Preko 5300 subvencioniranih kredita, preko 8000 POS stanova, znači mlade obitelji, tisuće mladih obitelji su ostale u RH kada su se vezali uz nekretninu i sada tu žive i ne gledaju kako otić. S jedne strane kada gledamo i poticaj da svako novorođeno dijete u sklopu POS-a ili subvencioniranih kredita, onda imamo i tu, i taj demografski aspekt, dakle preko 36000 mladih ljudi ukupno u 13500 domova s tim mjerama, to je konkretno. Možemo mi imat dojam ovakav, mislit o nekome onako, ovo su sve konkretne stvari, naravno uvijek se nađe onih koji kažu moglo je puno bolje, može puno bolje, ja ću isto reći uvijek može bolje, nikad se ne treba zadovoljiti, jednom kad staneš zapravo propadaš, ideš unatraške jel svi drugi idu ispred, uvijek se treba truditi i biti brži, bolji i efikasniji. Sigurno da sa digitaliziranom, bržom i jednostavnijom procedurom ishodovanja dozvola raste i sami broj investitora, to će se vjerojatno viditi i na samim, na samoj zapravo kroz i Doing Business ljestvici gdje sigurno će se nešto vrednovati što je napravljeno u tom smjeru, apsolutno da prije si moro za običnu kuću, za, za privatnu imati pet puta 10 kg projekata papira, sad je to sve digitalizirano, uveden je institut svojevrsne šutnje administracije da više vi ne morate zivkati sve javnopravne ustanove, vodovode, struje, sve živo, odvodnje, nego to sve mora riješiti grad ukoliko odnosno uprava koja izdaje dozvolu, ukoliko joj se ne javi u dva tjedna, pojednostavilo je, ubrzala se procedura. Znači, jedan efikasniji, brži i jeftiniji sustav izdavanja dozvola, sigurno da tu ne treba apsolutno niti zaboraviti na nešto što je puno puta stavljeno sa strane, a to je možda i … [[Govornik se ne razumije]] postalo obilježje ove Vlade da se uhvati u koštac sa puno tema koje su onako uvijek bile sa strane i u onoj Vladi nas je to dočekalo, to nije ništa novo, ali ovdje se rješava dosta toga, pa tako i problem zaštićenih najmoprimaca gdje se 30.g. to nekako izbjegavalo. Što se tiče Ministarstva znanosti i obrazovanja, sigurno je prva i osnovna stvar najveća reforma obrazovanja u RH jedna od najvećih reforma općenito u kojoj sudjeluje sada preko 150 000 učenika i preko 40 000 učitelja u preko 1300 škola, od toga, jel bilo je puno onih koji su rekli dajte im plaće, nemojte im kupovat opremu. Dame i gospodo, ta oprema i to financiranje se izvodi u omjeru zapravo preko 800 milijuna kuna iz Europskih fondova gdje ne može se to preusmjeriti osim ono što je ciljano, što je namjenski i što je za tu svrhu, ne možemo dobit novce za povećanje plaća iz tih budžeta, ali to ne znači da se nije uzelo, milijarde su se osigurale za ulaganje u obrazovanje. Tu sam čuo da je netko spomenio da je samo briga HNS-a kako kupovat opremu, ne to radi Središnji državni ured za javnu nabavu, ne mi, ne ministarstvo, ne nitko jel nije to cilj, cilj je da imamo moderne učionice u opremljenim, opremljenu učionicu, u što bolje uređenim energetsko obnovljivim zgradama, sa što kvalitetnijim kurikulumom i što bolje obrazovanim profesorom, učiteljem i naravno što zadovoljnijim jel ako je on zadovoljan i motiviran, onda je i krajnji rezultat taj i u tom smislu je i bio naš stav da takva jedna velika reforma treba pratiti i ljude koji ju iznose u smislu financijske, iz financijskog dijela i zato i pozdravljamo ovo najavljeno povećanje koje smo tražili, naravno i ovu najavu da se i usklade i koeficijenti složenosti poslova odnosno da se to dovede u neke realne okvire što prije nadam se, da sigurno treba adekvatno nagraditi one koji rade dodatno, oni koji imaju ekstra posla i naravno to je i boljka svih državnih i javnih službenika da uvijek imate onih koji za istu plaću odrade fenomenalan posao, a i onih koji ne odrade baš ni upola toliko. I onda naravno kad treba nešto zahtjevnije napraviti date onome koji je već i opterećen, ali to je jedan drugi par rukavica koji ne možemo izdvojiti samo tako. Zato ako je ovo naše i ustrajanje za povećanjem plaća učitelja dovelo da dobiju svi javni i državni službenici povećanje pa govorim i o vatrogascima, policajcima itd., medicinskim sestrama onda i to pozdravljamo. Mi znamo što je naš cilj bio i što je u strategiji i što je ono što smo obećali i rekli da ćemo napraviti i na čemu radimo. I to je nepobitno. Kada govorimo o strukovnom obrazovanju, do sad nam u 25 centara izvrsnosti 50 miliona kuna omogućeno svaki, dakle milijardu i pol kuna, iz Europskih fondova povučeno je 3 milijarde kuna za ulaganje u sustav znanosti i obrazovanja, dakle više zbilja milijarde i milijarde u pojedinim segmentima, apsolutno ulazak u CERN je nešto što je obilježilo nakon toliko i toliko godina, nakon mislim da za ministra Jovanovića se prvi puta podnio zahtjev, sada je to napravljeno. To nije došlo samo od sebe i sigurno kada gledamo ukupni iznos EU fondova, dakle 2,5 milijarde kuna je sigurno nešto što je vrijedno spomena i vrijedno efekata i konkretnih rezultata koje imamo. Tako da apsolutno podržavamo dosadašnje rezultate, naravno sa ovim ozbiljnim svojevrsnim obećanjem da će se i taj to pitanje koeficijenata složenosti poslova razmotriti i da će se zbilja valorizirati oni koji rade dodatno i oni koji jedini možda rade tako neku sveobuhvatnu reformu. A pozdravljamo i ne smatram to nekim uspjehom HNS-a što sada svima su plaće otišle gore još 6%, na takav način ne želim ni razmišljati, ali sigurno želimo razmišljati o rezultatima, o onome što ostavljamo iza i onome što će biti, a to je jedan samo mali korak u svemu onome što sam samo nešta ovdje spomenuo.

Hvala potpredsjedniče. Poštovani predsjedniče Vlade, kolegice i kolege kako mi u HNS-u uvijek govorimo prošlost pustimo povijesti, želio bih se sa par rečenica osvrnuti na ono što nas čeka u budućnosti, a to je jedan vrlo odgovoran zadatak, obaveza, ali isto tako i prilika predsjedanje ovo što nas čeka iduće godine. Naime, evo vrlo kratko izazovi su pred nama, očekivanja odnosno najave da će se smanjiti, da će se u stvari povećati postotak nacionalnog sufinanciranja, a isto tako i da će se ukupna omotnica lokacija za Hrvatsku za 6% smanjiti. Pa evo, možda je prilika da se u tom dijelu i kroz tih 6 mjeseci predsjedanja na neki način kvalitetnije pozicioniramo. Ono što je bitno to su operativni programi, ono sa čime će se Hrvatska prezentirati u novo financijsko razdoblje od 2021. do 2027., manje-više u određenim resorima napravili su se kvalitetni pomaci, međutim na nekim sektorima treba raditi kontinuirano, neovisno da li smo u ovom trenutku manje ili više zadovoljni. Prvenstveno radi se o transformaciji gospodarstva, povećanja produktivnosti, rasta konkurentnosti, kompletno znači ne samo malih, srednjih, nego svih, kompletno gospodarstva. Ono što nas čeka to je vjerojatno već i je u nekoj vrsti inicijacije to je industrijska tranzicija, a svemu tome naravno moramo imati i ono što je po meni ključan faktor, a to su školovani, obrazovani i stručni kadrovi. Isto tako poučeni i dosadašnjim radom u resoru obrazovanja smatram da treba se izboriti kroz operativne programe upravo da nam europski novac bude kao poluga, da i ovaj dio reforme koja je u školama da se dovede do one željene razine. Ono što bih također želio tu kazati, a što se kolega Ćuraj je načeo i analizu i ono što očekujemo to je jedna i revizija koeficijenata složenosti poslova u kompletnom javnom sektoru, tu vidim priliku i ono o čemu se godinama govori, činjenica je da ni jedna vlada nije u cijelosti uspjela sprovesti što realno i za mandata vlade je vrlo teško, a to je reforma kompletne javne uprave. Počevši od lokala pa do resornih ministarstva i svih javnih službi. Naravno i tu isto tako i novu financijsku perspektivu vidim kao priliku da se jedan dio novca, a vjerujem da bi nešto slično tome i podržala EU, znači da se javna uprava racionalizira, da se poboljša, da bude efikasnija, naravno kroz operativne programe i zato je neka i preporuka, a koje ste svakako i sami svjesni da je prilika da se sa europskim novcem i tu može uz učešće domaće komponente napraviti kvalitetni pomaci. Što se tiče ostalih operativnih programa u kojima je sadržano, pogotovo u 4 prioriteta predsjedanja koje ste i naznačili, jačanje unutrašnjeg tržišta, konkurentnost itd., e znači prometna, energetska, digitalna infrastruktura. To je nešto u čemu Hrvatska zaostaje i svakako je prilika i na tom, u tom dijelu također možemo uz kvalitetne programe napraviti i u tom periodu financijske perspektive jedan kvalitetan iskorak. Pogotovo što se tiče prometa i isto tako na onoj razini, lokalne razine znači od županijskih, lokalnih do nerazvrstanih cesta koje iako imamo dosta dobre autoceste ta razina lokalnih prometnica je u izuzetno lošem stanju.

Prelazimo na slijedeću raspravu. U ime Kluba zastupnika HSU-a i nezavisnih zastupnika i snage, poštovani kolega Glavašević. Hvala gospodine potpredsjedničke sabora. Dobar dan gospodinu predsjedniku Vlade. Kolegice i kolege ja bih danas želio progovoriti o onome dijelu Izvješća o radu Vlade o kojemu predsjednik Vlade nije želio govoriti u ovoj točki, a tiče se zdravlja odnosno zdravstva. Prije svega funkcionalni zdravstveni sustav, prevenira i liječi, on pruža kvalitetne zdravstvene usluge jednako svim građankama i građanima. Funkcionalni zdravstveni sustav nadgleda i procjenjuje sve zdravstvene potrebe stanovništva, donosi odluke o raspodjeli resursa kako bi na najefikasniji način pružio kvalitetnu zdravstvenu njegu svima i pod jednakim uvjetima. Svi smo svjesni da naš zdravstveni sustav to ne radi i ne pruža. Ono što želimo time reći je da niti prati zdravstvene potrebe građa, niti efikasno raspodjeljuje ljudskim i financijskim resursima, niti pruža jednaku njegu svima pod jednakim uvjetima. Funkcionalni zdravstveni sustav jedan je od temelja i ljudskog i društvenog razvoja, no disfunkcionalni sustav oduzima zdravlje i reproducira nejednakost u društvu. Funkcionalni sustav poštuje dostojanstvo zdravstvenih radnika i svih pacijenata jednako te se temelji na znanosti i na činjenicama. Disfunkcionalni zdravstveni sustav, a to je onaj što imamo nažalost mi privilegira neke zdravstvene radnike, neke pacijente i stavlja vjerske ideologije iznad znanosti. U funkcionalnom zdravstvenom sustavu jedan svećenik ne vrijedi kao 20 liječnika, nego 1 liječnik vrijedi kao 1000 svećenika. Ministar zdravstva, a o tome ćemo raspravljati kasnije, ne treba odstupiti samo zbog toga što nije uspostavio funkcionalni sustav zdravstva, što mu je primarna i glavna zadaća kao ministra zdravstva. No, on je odgovorniji zbog toga što promovira i podržava jednu drugu mnogu opasniju patologiju, a to je patologija oduzimanja čovječnosti ženama kroz nepriznavanje ženskog bola i kroz dopuštanje sustavne diskriminacije i nasilja nad ženama u pružanju reproduktivne zdravstvene skrbi na ginekološkim odjelima i bolnicama diljem Hrvatske. I Vladi i različitim ministarstvima puna su usta toga da žene trebaju rađati više djece za potrebe države, kad te iste žene kažu da ih se maltretira, da ih se diskriminira, da ih se ponižava tijekom poroda i tijekom drugih zahvata koji se tiču reproduktivnog zdravlja onda se to ignorira. Statistički se prati koliko plodnih žena imamo u državi, ali se ne prati koliko žena je doživjelo bolni medicinski postupak bez anestezije, koliko žena nije bilo informirano o njihovim pravima i posljedicama postupaka, ne prati se recimo koliko je nasilnih liječnika, koliko je ženama uskraćeno pravo na pobačaj. Naprosto žene su tu da rađaju za državu, ali država nije tu da pruža adekvatnu njegu ženama. Sjetimo se samo hrvatske verzije Meetup pokreta koji je svoju kulminaciju doživio potresnim svjedočanstvom naše kolegice saborske zastupnice Ivane Ninčević Lesandrić, a potom i 100-tinama žena kojima je oduzeto pravo na reproduktivno zdravlje na kvalitetnu zdravstvenu njegu bez boli, bez diskriminacije i bez ponižavanja. Sjetimo se također reakcije ministra zdravstva na traumatično iskustvo saborske zastupnice i preko 400 žena koje su svjedočile kako im je na živo, pod navodnicima rađena kiretaža, pobačaj, aspiracija ili šivana međica nakon poroda, kako su im noge i ruke vezane, kako ih nitko nije informirao da imaju pravo na postupak bez boli i da imaju opciju anestezije. Reakcija ministra tada nije pružala podršku, nije pružala razumijevanje niti kritičko razmišljanje o očitim propustima u zdravstvenom sustavu te kako ih adekvatno spriječiti. Nego njegova je reakcija bila da žene lažu, da ne znaju procijeniti vlastitu bol, da ne poznaju svoja tijela, a iako je bilo nepotrebnih bolnih postupaka to je sasvim prihvatljivo zato što nemamo dovoljno anesteziologa pa neka žene šute i trpe. Naše građanke umjesto prava doživjele su nehumanost bol, patnju i poniženje. Ovo ministarstvo i ovaj ministar o kojemu ćemo razgovarati kasnije, ova Vlada i ovaj premijer o kojima razgovaramo sada, ženama su oduzeli prava. Iako su čak i međunarodne organizacije poput UN-a pokazale zabrinutost za diskriminaciju i nasilje nad ženama u hrvatskom zdravstvenom sustavu ministarstvo i vlada uporno ignoriraju glas i bol žena. Ženama je nadalje uskraćeno oduzeto i pravo na pobačaj. Da budemo jasno bogate žene će uvijek moći financirati skupi pobačaj ili u Hrvatskoj ili u inozemstvu. Hrvatska uskraćuje pristup pobačaju ženama slabijeg imovinskog statusa, ženama koje žive u ruralnim krajevima i koji nemaju društveni i fizički kapital kako bi sami odlučili za sebe kada i koliko djece će imati, time reproduciramo društvene nejednakosti, ovo pravo je postalo igračkom u zlosretnim, gotovo zloglasnim političkim rukama ove iste Vlade i ovog istog ministra. Zato mislim da i ministar i premijer ne trebaju odstupiti samo zbog toga kako liječe, nego prije svega zbog toga kakvu bolest podržavaju i šire, a to je bolest oduzimanja ljudskosti ženama, bolest koja daje prioritet individualnim vjerskim uvjerenjima nad građanskim pravom, na kvalitetne zdravstvene usluge koje im trebaju, to je bolest koja vidi i prikazuje ženu samo kao alat za rađanje, a ne kao potpuno ljudsko biće koje kao i svi mi muškarci ima pravo odlučivati što će raditi sa svojim tijelom i koji ima pravo na zdravstvenu zaštitu i usluge bez diskriminacije, bez boli i bez ponižavanja. Htio bih još prije nego što predam riječ kolegi Žagaru, predsjedniku Vlade pročitati poruke građana koje su mu uputili preko, preko moje facebook stranice prilikom slušanja njegovog izlaganja jutros, dakle ovo je jedna prilika da premijer čuje doista glas građana, pa evo Jasna poručuje premijeru da je jadna zemlja u kojoj pravdu treba tražiti peticijama i ostavlja predsjedniku Vlade link na peticiju Hoćeš li šutjeti ako dirnu u tvoje dijete? Bojan kaže, al ne ja, nego jedan drugi Bojan, kaže da slušamo premijera kako laže i nitko ništa, svi sjede i slušaju, jel netko uvjeren u to sve što je slagao, umirovljenici, silovane žene, sirotinja, nezaposleni, ovako bih do sutra mogao nabrajati. Nikola kaže premijeru da narod nije glup kako ga on pravi i da sve više ljudi odlazi upravo zbog njegove politike i HDZ-a i da mu se, kako kaže, povraća od bahatosti i diktature. Ljerka kaže, katastrofa od njihovog vladanja, gledaju samo sebe, a običan narod ne. Mirjana poručuje premijeru da je jučer kćeri koja je maturantica rekla da završi tu školu i pakira kofer jer ovdje kao mlada djevojka i žena iz obitelji koja ni na koji način nije povezana s politikom i čiji roditelji rade u privatnom sektoru, nema baš nikakve budućnosti. Razmislite o tome g. predsjedniče Vlade. Zahvaljujem. Kolega Žagar izvolite.

Izvolite kolega Žagar. Uvaženi predsjedniče hrvatske Vlade, kolegice i kolege, s obzirom na kratko vrijeme pokušat ću direktno reći što sam u ovom izvještaju vidio ili što nisam vidio i da slikovito kažem ako je ministar, pardon ako je premijer doveo, dovezao vozilo na tehnički pregled, ajmo ipak podići malo haubu da vidimo što se to krije ispod i što mi se čini ne samo opasno nego možda i u budućnosti upitno, a vezano je za financije u kojima, o čemu je premijer govorio i, a u posljednje vrijeme to se značajno ističe i ministar financija, a to je financijska stabilnost na kojoj se temelji rad ove Vlade. Naime, evo za početak samo par, par činjenica koje su dostupne i koje su bile i u prethodnim izvještajima ovdje u HS. Istina je da je prosječna administrativna stopa nezaposlenosti smanjena, zapravo za 8,9% je iznosi, dakle smanjen je broj nezaposlenih osoba, ali nažalost to ne prati znatno povećanje broja osiguranika. Najveći broj povećanja je bio u građevinskom sektoru, ono što sada možemo čuti i od projektanata je to da broj projekata se smanjuje, to znači da će u skoroj budućnosti, ne možda već iduće godine, ali za 2.g. sigurno pasti i broj investicija. Ono što smo iz prethodnih izvješća vidjeli, izvještaj o izvršenju proračuna je da je rast BDP-a u RH da se temelji najviše na porastu osobne potrošnje. I još jedna činjenica, polovica stanovništva u RH nema priliku otići 7 dana izvan svog mjesta boravka, dakle unatoč tome što RH posjeti 20 milijuna turista, gotovo polovica stanovnika nema priliku otići na more. Zašto ovo sve govorim? Naime, ja pozdravljam današnju odluku ili najavu premijera da će povećati plaće javnom sektoru za 6%, žao mi je što ovdje ne sjedi ministar financija sad da čuje i on to. Ono što nije dobro, što se zanemaruje i ministar financija se nekako na to oglušuje i ministar rada i mirovinskog sustava, a to je konstantno upozoravanje da cenzus za dopunsko zdravstveno osiguranje je prenizak, treba povećati jer građani, mnogi građani i umirovljenici evo indeksacijom dolaze u situaciju da moraju platiti dopunsko zdravstveno osiguranje, umjesto povećanja mirovina imaju smanjenje mirovine. Dakle, to treba, to bi, to bi, o tome bi Vlada trebala vodit računa i to bi trebala napraviti, a zašto mislim da se to može napraviti, čak bi preporučio premijeru da od 1. studenog poveća plaće već u javnom sektoru.

Ako pogledamo izvršenje proračuna za prvih 6. mjeseci 2019. onda imamo povećanje, možemo projicirati uz povećanje od 4,7%, 0,47%, 4,7% pardon, gotovo za 2,5 milijarde kuna. Ako se taj novac, a premijer je najavio da će se odustati najvjerojatnije od smanjenja stope PDV-a za 1%-tni poen, to bi značilo negdje po onim procjenama milijardu i 800 milijuna kuna bi kao bili manji prihodi, ako se taj novac usmjeri prema plaćama onda je posve izvjesno, a govorimo o plaćama učitelja, policajaca, da će taj novac ići u potrošnju, on će uzrokovati porast osobne potrošnje, dakle on će uzrokovati porast BDP-a Drugim riječima, gotovo sam siguran da Vlada neće izgubiti kada bi i smanjila stopu poreza na dodanu vrijednost za jedan postotni poen ne bi izgubila ovaj iznos od dvije milijarde kuna već bi se on ubrizgavanjem u plaće u javnom sektoru i povećao. Slična je stvar s umirovljenicima, vi ako povećavate mirovine, posebno one najniže mirovine, onda je posve za očekivati da će takvo povećanje mirovina sigurno uzrokovati veću potrošnju građana jer umirovljenici, učitelji, policajci oni neće taj novac stavljati na štednju, vjerujte, taj novac će ići u potrošnju. Dakle iako je matematika trialna ona govori da prostorna ima, samo se sada postavlja pitanje zašto se nije reagiralo prije, zašto se pustilo da učitelji idu u štrajk? Trebalo je to prije odreagirati, trebao je ministar financija reći postoji prostora jer ako se kaže da će gubitak u blagajni s jednim postotnim poenom biti za milijardu i 800 kuna manje, a ne uzima se u obzir porast koji je evidentan. Evo izvještaj imamo znači od 2018. u odnosu na 2017. za 4 milijarde kuna, a od ove godine u odnosu na prošlu za 2 milijarde i 400 milijuna kuna, onda neko da se tako izrazim ne govori istinu. Dakle imamo povećanje prihoda od poreza na dodanu vrijednost. A i sam ministar je ovdje priznao kada se smanjila stopa poreza na dohodak da se s tim smanjenjem stope poreza povećao ubrani porez. I još jedna stvar na koju bih htio upozoriti premijera, neka dobro obrati pažnju, riječ je o obiteljskim mirovinama. U ruralnim prostorima uglavnom su to žene. Žena koja se ustala svako jutro u pet sati po magli, kiši i snijegu, išla na posao i kada dođe u mirovinu ona može birati ako je suprugova mirovina bila veća 70% njegove, ali se u tom trenutku ona mora odreći svoje mirovine, svih onih 40 i nešto godina koliko je kažem u takvim uvjetima išla na posao. Premijeru razmislite o tome. Ono što sam želio poručiti u ovoj raspravi, očigledno je da novca ima, samo je pitanje želi li se taj novac dati u potrošnju, govorim sada u potrošnju jer opet naglašavam ako se povećaju plaće učitelja, penzije umirovljenika bit će povećana potrošnja. To sigurno neće biti novac koji će štedjeti, rijetki su oni učitelji koji imaju nekoliko milijuna eura na računu. Dakle, premijeru obratite posebnu pažnju na najugroženije slojeve stanovništva. Hvala. Zahvaljujem kolega Žagar. Sljedeća rasprava u ime Kluba zastupnika SDSS-a poštovani kolega Milorad Pupovac. Izvolite. Poštovani gospodine potpredsjedniče, poštovani predsjedniče Vlade, poštovane kolegice i kolege. U ime Kluba zastupnika SDSS-a krenut ću od glavne točke današnjeg izlaganja predsjednika Vlade o radu Vlade u ovoj godini dana u kojoj je premijer iznio stajalište Vlade o prijeporu koji se proteklih tjedana otvorio, a zapravo se otvara u proteklih nekoliko mjeseci, a to je pitanje kako i na koji način udovoljiti zahtjevima predstavnika javnih službi u zdravstvu, u školstvu, u policiji i sutra vjerojatno u nekim četvrtim ili petim sektorima iznoseći prijedlog koji se sastoji u tome da Vlada predlaže da sljedeće godine uslijedi povećanje u tri koraka ili u tri poteza u visini od 6,12% Premda klub nema uvid u sve činjenice koje predsjednik Vlade ima i ministar financija imaju, mi mislimo da je to u ovom trenutku razuman prijedlog što se tiče očekivanih zahtjeva. Razuman prvo zbog toga što niko neće biti segregiran i s druge strane što nećemo za mjesec dana imati novu skupinu zahtjeva u odnosu prema Vladi nego će se to odnositi na sve. Razuman je i zbog toga što Vladi odnosno ministarstvu s obzirom na fiskalnu odgovornost stavlja mogućnost da u tri koraka razmotri kako je moguće i na koji način je moguće ispuniti taj zahtjev, s obzirom na dinamiku punjenja proračuna. Razuman je i zbog toga što se odustaje od planiranog smanjenja stope PDV-a jer u protivnom taj zahtjev ne bi mogao biti ispunjen. Ja ću tome dodati u ime kluba još nešto, a ne tiče se niti smanjenja stope PDV-a, a niti se tiče samoga postotka povećanja plaća u javnom sektoru.

Jedan aspekt se tiče toga iskustva koja smo imali sa prošlogodišnjim smanjenjem stope PDV-a za pojedine proizvode kao što su proizvodi hrane znači mesu, ribi, voću, povrću gdje je stopa PDV-a značajno smanjena. Efekti toga smanjenja nažalost za građane i za državu nisu bili povoljni. Može biti da Vlada ima neku drugu analizu, ja bih volio da Vlada kaže da to nije točno. Razlozi su ne u pogrešnoj odluci Vlade nego u nedostatku kontrolnih mehanizama i praćenje mehanizama kako se odluka provodi. Ovdje sjede barem dva ministra financija koja ja znam iz ranijih perioda, jedan s desne, jedan s lijeve strane, a pitanje praćenja mjera fiskalne politike u njihovoj realizaciji mi se čini jednom od najozbiljnijih poteškoća u provedbi politike Vlade koje onda stvaraju ozbiljne teškoće u percepciji kod građana. Ako je mjera PDV-a bila uvedena zbog toga da bi se smanjio PDV i da bi se povećala potrošnja i da bi se na taj način poticalo smanjila potreba i pritisak na to da se povećavaju plaće, mi nismo dobili taj efekat.

To sigurno niko nije htio ali je tako ispalo. Druga stvar koju je predsjednik Vlade rekao jesu koeficijenti u javnim sektorima. I to je potrebno preispitati i mi se slažemo s tim da se poboljša radna klima i da se stvori ozbiljnija pravednost među ljudima koji rade. Kada kažem bolja radna klima, znači poticajniji uvjeti za rad unutar javnoga sektora, a istovremeno da ljudi koji ne rade u javnom sektoru nemaju osjećaj da ljudi koji rede u javnom sektoru nemaju nikakvih poticajnih pretpostavki za svoj rad i mislim da je to dobra mjera. Ali i ta mjera kao i ova što se tiče poreskih mjera zahtjeva ozbiljnu pripremu državne uprave, državne administracije i rada ministarstava i o njoj ovisi koje ćemo rezultate postići. A ja mislim da o njoj ovisi i vjerodostojnost svake naše odluke ovdje i svake odluke Vlade. I na kraju o njoj ovisi koliko su ljudi privrženi državi, koliko vjeruju državi, koliko je smatraju svojom. I predlažem da se tome posvetimo, predlažem da ova Vlada i vladajuća koalicija pojačaju taj segment svojega programa i svojih mjera. SDSS će u tom pogledu sasvim sigurno biti požrtvovan partner u mjeri u kojoj može. Drugo što bismo htjeli reći, sasvim je točno da je povećana značajno povećano ugovaranje sredstava iz europskih fondova i da je apsorpcija sredstava iz europskih fondova preko različitih ministarstava poljoprivrede, regionalnog razvoja značajno porasla. Međutim, ono što smatram da je neophodno da otvorimo na kraju ove godine i ocjene o tome kako smo radili u ovoj godini, ako je to bio nužan korak, a sigurno jeste, sljedeći nužan korak bi trebao biti da pogledamo kvalitetu te apsorpcije. Koliko je ta apsorpcija i povećanje sredstava recimo u poljoprivredi, koliko je doprinijela tome da imamo povećanu poljoprivrednu proizvodnju i u kojim to sektorima i u kojim to segmentima? Koliko je ta apsorpcija pomogla za trajnost poljoprivredne proizvodnje u segmentima za koja su sredstva bila osigurana i za koja su sredstva povučena? Ne da to radimo zbog slike prema Bruxellesu, ne da to radimo zbog slike jedni prema drugima nego zbog činjenice da je uz turizam poljoprivreda i ono nešto industrije što imamo zapravo ključna grana nacionalna. I ako smijemo gospodine predsjedniče Vlade predložiti da kao jedna od mjera naše Vlade bude sagledavanje upravo ne samo apsorpcijskih kapaciteta koje su sada već približavaju zemljama koje imaju staža apsorpcijske kapacitete nego da se vidimo koja je kvaliteta toga, koja su postignuća toga, koji su efekti toga na unapređenje u ovom slučaju poljoprivredne proizvodnje, smanjivanja regionalne nerazvijenosti i razlika u regionalnoj razvijenosti i onda ostaje naravno ključno pitanje javnih ustanova, škole, sveučilišta, bolnica i svih drugih koji bi ove programe trebale obilato i značajno više koristiti nego što koriste danas.

Ono što se nama čini u našem klubu jeste kako i na koji način i gdje i u kojim segmentima mi kao zemlja možemo pojačati naš kapacitet naše nacionalne politike. Procesi koji se događaju u našem susjedstvu, južnom susjedstvu, jugoistočnom susjedstvu iznimno su važni za našu politiku prema BiH. Procesi proširenja EU koja je, koji proces je u ozbiljnom zastoju iznimno su važni za različite aspekte naše nacionalne sigurnosti, a za različite aspekte naših ekonomskih interesa i za različite aspekte onoga što nazivamo našim nacionalnim interesima. Kako i na koji način da pojačamo utjecaj naše državne politike u toj sferi zanima Klub zastupnika SDSS-a jer tu čini mi se postoje neiskorišteni potencijali, a ne samo neiskorišteni potencijali, postoje i neke vrste imperativa, zbog toga što su su neki drugi akteri mnogo ozbiljnije i snažnije prisutni nego što mi uspijevamo ovoga trenutka biti. Što se tiče pitanja pravosuđa o kojem pod različitim dojmovima i različitim aspektima danas govore različite kolege, kolegice i naravno izaziva različiti interes medija. Jedno je sasvim sigurno, mi trebamo efikasnije, još efikasnije i još profesionalnije pravosuđe nego što ga imamo. Ono što je jednako sigurno jeste da pravosuđe neće postati efikasnije ni u kojem segmentu, ni u segmentu vrlo emocionaliziranih slučajeva u kojima pravosuđe treba djelovati kao što je nasilje prema djeci i nasilje prema djevojčicama bilo koje vrste ili ratni zločini i međuetničko nasilje kroz koje smo prošli tokom '90.-tih. Ukoliko će raditi pravilo ili princip narod treba slušati, bio to narod kroz usta gradonačelnika ili bio to narod kroz usta bilo koga drugog. Emocionalni patriotizam o kojem se raspravlja povodom naših razlika je važna stvar, ali nikako ne može biti važniji od ustavnoga patriotizma, poštivanja zakonitosti u svakom segmentu i na svakom mjestu. Ovime smo došli do kraja izlaganja po klubovima, šta? Ne, ne, došli smo do kraja izlaganja po klubovima zastupnika i sada završno u ime izvjestitelja još jednom predsjednik Vlade, poštovani Andrej Plenković, izvolite. Zahvaljujem kolegicama i kolegama zastupnicama i zastupnicima koji su u ime klubova danas izlagali bilo da su dali podršku, bilo da su kritizirali rad Vlade u proteklih godinu dana ili uopće u protekle 3.g. Smatram da smo današnjim izvješćem i tu zahvaljujem svim članicama i članovima Vlade i njihovim suradnicima, zahvaljujem i vama kao saborskim zastupnicima koji ste kroz proteklu godinu i protekle 3.g. usvojili brojne zakone koje je Vlada predlagala, dali pregled činjenica, konkretnih, provjerljivih činjenica, podataka koji se odnose na gospodarstvo, koji se odnose na sve sektore kojima se Vlada u svojim aktivnostima bavi, sve što se odnosi u najširem smislu na provedbu načela solidarnosti, dal je to od socijalne politike, dal je to od demografske revitalizacije, dal je to od politike uključenosti svih u hrvatsko društvo il je pak riječ o pitanjima sigurnosnoga karaktera, pitanja koja se tiču vojske, policije, hrvatskih branitelja ili pak našeg međunarodnog pozicioniranja. Nekoliko poruka koje mi se čine važnim iz današnje rasprave su da svi zajedno moramo poraditi još uvijek na pouzdanosti, učinkovitosti i neovisnosti našega pravosuđa. To je po mom sudu jedna od temeljnih zadaća koja će našim sugrađanima ulijevati više povjerenja u funkcioniranje institucija države, mogućnost ostvarivanja svojih prava i da ipak svi skupa zajedno pokušamo razabrati načela diobe vlasti i podjele zadaća institucija u hrvatskoj državi, to je jako važno. Politički možemo željeti nešto u našim programima, u našim aktivnostima možemo to stavljati u prvi plan, ali moramo svi zajedno kao društvo, kao građani znati tko je za što nadležan, to su temeljna načela razvijene demokracije, temeljna načela kvalitetno funkcionirajućeg društva. I stoga i u pitanju koje se tiče problema koji još živi u hrvatskom društvu, a to je traženje istine, pitanja koja su ostala nakon domovinskog rata, rješavanja pitanja ratnih zločina Moramo stvoriti klimu da do istine treba doći da zločini odnosno njihove počinitelje treba kazniti, al da to moraju raditi institucije koje su za to nadležne, to ne mogu raditi političke stranke. To je jako važna poruka. To moramo svi razumjeti u hrvatskom društvu. Ujedno smatram da na jednom segmentu kojeg sam spomenuo na početku, a kojeg su komentirale i neke kolege iz oporbe to je pitanje polariziranosti odnosno podjela u društvu. Da li smo na tom skoru dovoljno dobro radili, da li smo dovoljno učinili? To je možda element s kojim sam najmanje zadovoljan. Hrvatsko društvo iz niza razloga prati možda i neke globalne i europske trendove i ne uspijeva dovoljno učinkovito i dovoljno brzo smanjiti polarizaciju u društvu. Po meni to je temeljeno pitanje hrvatske budućnosti. Mi smo zemlja koja ima 4 miliona ljudi, zemlja kojoj praktički svi naši susjedi, zemlje koje su naše sjevernije od nas zavide na onome što imamo, u pozitivnom smislu, vole našu zemlju i kažu kako je kod vas lijepo. Većina njih misli da je nama imat to što vi imate, u najboljem smislu. Nema strateške zadaće koju Hrvatska nije riješila u ovih 30 godina, slobodna zemlja, demokratska zemlja, međunarodno priznata zemlja, zemlja koja je bila žrtva agresije, zemlja koja je i narod koji je oslobodio svoj teritorij, zemlja koje je riješila sve strateške nacionalne zadaće. Pozicionirala se u međunarodnoj zajednici, dio je kolektivne sigurnosti kroz NATO, dio je političke, razvojne, pravne i ekonomske, kontinentalne snage koju nam daje EU. Sve što je bitno smo mi riješili kao država i kao narod. Sve što nam je ostalo međunarodno su doslovno nijanse. Sve što je bitno smo već riješili. I zato je odgovornost svih nas koji danas imamo povjerenje hrvatskih ljudi da kroz napor svih i onih koji imaju većinu danas, oni koji imaju manjinu da pokušamo iznjedriti jednu drugačiju, bolju, manje isključivu Hrvatsku, to je po meni tema budućnosti jer na gospodarstvu, na konsolidaciji proračuna, na rastu plaća, na povećanju socijalnih prava, na razvoj infrastrukture, na vrlo temeljitom praćenju i hvatanju koraka sa globalnim trendom četvrte industrijske revolucije mi svi dajemo svoj doprinos. Hrvatska niti u jednom segmentu ne ide nazad, ni u jednom. U ovom segmentu internom, koji je slojevit u smislu podjela, moramo učiniti više, moramo učiniti više, više tolerancije, više uvažavanja. Zato sam rekao na početku, ova Vlada i naša politika je da hrvatske manjine trebaju njegovati ono što imaju u proteklih 30 godina i moraju biti uključene u hrvatsko društvo na adekvatan način. Samo na taj način jačamo položaj i Hrvata koji žive u susjednim zemljama, bilo da su konstitutivan narod u BiH i da su primjerice manjina u Srbiji. Samo tim putem, težeći reciprocitetu. Ali ove stvari radimo radi sebe, radi homogenosti našeg društva. To je za mene jako bitno jer na takvim pitanjima struktura, tkivo društva pokazuje kakvo je. Ujedno moramo mijenjati društvenu klimu, društvena klima ako gledate ankete, gledate medije, raspoloženje rekli bi da sve propada, to je katastrofa, prevladava pesimizam, prevladava negativa. Da li je to baš tako? Da vam je to ozračje u kojem živimo baš takvo ili je situacija realna nešto drukčija.

I svatko tu od nas se angažira u konačnici javno da bi dao doprinos da to što radimo za budućnost bude bolje nego što je danas. I stoga moramo poraditi kao političke stranke, ali i drugi akteri u društvu ipak na kreiranju jednog ozračja u kojem ima malo više optimizma, a malo manje pesimizma. To je naša zadaća. To je vrlo važan detalj za svako društvo jer ozračje utječe i na rezultate u bilo kojoj organizaciji u bilo kojem aspektu, ako je ozračje tmurno, rezultati su slabi, ako je ozračje malo pozitivnije, rezultati su bolji. I upravo na tom tragu rasprave poput današnje koja je, za razliku od ove koja će slijediti popodne malo drukčija, više je strukturirana, mirnija je, daje nam za mogućnost da možda promislimo i na takav način i to zajednički i to za dobrobit cijeloga društva neovisno je li netko desno, lijevo, u centru, konzervativac, liberal, ljevičar ili bilo što drugo. Pokušajmo malo pogledati kako da svi zajedno kreiramo optimističnije društvo jer kad realno pogledamo sve bitno što je ova država trebala riješiti proteklih 30 godina je riješila, sve bitno. Praktički uz cijeli taj aki već tu iza nas. Nekad se ponašamo kao da nije, ali je. I zato ćemo i ova pitanja koja su sada otvorena, pitanja plaća, pitanja obrazovanja, uloge sindikata rješavati na dobronamjeran način. Svima je u interesu naši ljudi ne budu potplaćeni da im okolnosti u kojima rade budu veće, da zaposlenost bude veća, da budu primjerenije nagrađeni za rad koji daju. I zato sam i kazao danas ne radi se samo o postupcima i bodovima, radi se isto tako i pitanju produktivnosti, valoriziranju učinka, plaćanju po učinku. To je koncept društva u kojem mi živimo, sustava u kojem smo zadnjih 30 godina, to je bit i tu se krije ključ ove vježbe na koju sam pozvao da nam i oni na koje se to odnosi, a to su predstavnici sindikata pomognu, a to je temeljita, stručna vrlo precizna rasprava o koeficijentima. To je jedno od najsloženijih pitanja od svih resora koje sam ja vidio. Reći ću vam otvoreno, mi smo dva puta kao ova Vlada pokušavali doći do konsenzusa o prijedlogu zakona kojeg bi uputili u Hrvatski sabor. Niti jedan jedini put nema ministarstva koje nije reklo da nije zadovoljno, svi su nezadovoljni jer su svi posebni i drukčiji i bolji od drugih. Zato ta vježba nije tako jednostavna. I slažem se, nepravde koeficijenata nelogičnosti, različite vremenske faze, različiti utjecati pojedinih ministara, resora, stranaka, politika ostavile su sustav u kojem niko nije sretan. Nema nikoga tko je zadovoljan i mi to znamo, svjesni smo toga, ali je naša zadaća da pokušamo pronaći rješenje da li ga možemo naći sami. Ovo što smo mi probali teško ide, a nisu uspjeli ni drugi, teško ide, jednostavno teško ide. To većina vas koji ste bili u vladama ranije jako dobro znate i u Hrvatskom saboru. Mi ćemo tu napraviti napor. Ono što smo danas ponudili to ću još jedanput apostrofirati su vrlo jasne poruke. Izlazimo u susret onoliko koliko možemo, čak na uštrb nekih vlastitih izbornih obećanja pa i već usvojenih zakona jer tih ekstra sredstava za koje možda neko misli da ih ima na prihodovnoj strani proračuna nema, nema ih danas, njih jednostavno nema. Oni se mogu namaknuti za iduću godinu u polovici kako smo to danas kazali, jedino ako ostavimo taj jedan postotni poen u općoj stopi PDV-a, to je izvor odakle uzeti, inače ga nema jer budimo svi skupa svjesni ako jedna skupina traži 6%, već iz istoga sektora došao je zahtjev koji bi išao usuprot onome što je bio glavno načelo sindikata iz osnovnog i srednjeg obrazovanja, ajmo loviti korak s jednim segmentom visokog, već ovaj zahtjev visokoga ponovno bi povećao tu razliku. To nije zahtjev Vlade, to su činjenice. Iz drugih resora policije na primjer, došao je već isto tako zahtjev za koeficijentima. I samo kada zbrojim, samo ta tri segmenta već smo praktički u financijskim okvirima ukupnoga troška ovoga prijedloga kojeg smo danas dali, a koji ide svima i državnim i javnim, ima svoju logiku, ima svoju utemeljenost i ono što je najvažnije ima konzistentnost u pristupu i politici Vlade u proteklim godinama u vrijeme dok mi obnašamo odgovornu dužnost za Hrvatsku i za naše građane, ima konzistentnost. I ako to spojimo sve zajedno onda ćemo doći skoro do 18% povećanja plaće samo podizanjem osnovice, plus za mnoge naše sugrađane i porezne olakšice. Neću sada spekulirati koliko to točno kome prosječno je, ali je preko 20% povećanja plaća u mandatu jedne vlade. Pa to je ozbiljan iskorak, to je dosta ozbiljan iskorak da se ne uspoređujemo s bilo kim, to je ozbiljan iskorak. On govori o onome što možemo u okviru realnih proračunskih mogućnosti, a da pri tom ne srušimo sve što smo radili zadnje tri godine jer ako srušimo u zadnjoj godini mandata sve što smo radili tri godine, to ne bi bilo osobito mudro, ne bi imalo nikakvog smisla, baš nikakvog. I zato smo osmislili ovakav prijedlog koji ide u korak i sa osobnim odbicima, sa 3.800 na 4.000 kuna, govorim o privatnom sektoru koji nakon idućega tjedna i konzultacija sa socijalnim partnerima ide i za novim značajnim povećanjem minimalne plaće, ali ne tako da one poslodavce koji imaju zaposlenike na minimalnoj plaći bacimo na koljena, pa da umjesto ljudi dobiju veću plaću na kraju ostanu bez radnoga mjesta jer to je stalna dilema tog pristupa, to je ta stalna dilema. Uglavnom, hvala vam na raspravi, na sugestijama, bit će zanimljivo vjerujem i kroz otprilike sat vremena kada se vidimo ponovo u dijalogu oko ministra Kujundžića i nadam se da ćemo svi skupa i dalje raditi da našim sugrađanima život bude kvalitetniji i bolji, a da nam zemlja bude uređenija, smirenija i rekao bih na kraju u smislu ozračja optimističnija. Zahvaljujem predsjedniku Vlade. Hvala lijepo. Premijer je povrijedio članak 232. Poslovnika, udaljio se više puta od teme, govorio o budućem radu Vlade, a ne o izvještaju koje je danas ovdje podnosio. I zaboravio je spomenuti da su ljudi opravdano nezadovoljni kada vide korupciju u Vladi, kada vide nepravdu u pravosuđu, kada vide da 25 milijardi kuna više prihoda koje ova Vlada ima nego šta je imala vlada Zorana Milanovića dijele samo svojim interesnim skupinama.

Sjednite i dobili ste opomenu.